Kolegice i kolege, vrijeme za stanku nam je isteklo, pa ćemo sada prijeći na pojedinačne rasprave i prva će govorit poštovana zastupnica Vesna Vučemilović, izvolite.

Ozbiljna tema poljoprivreda, barem za nas Slavonce i Baranjce, ali kad slušamo evo i kolege iz IDS-a i za njih je bitna i za sve nas u Dalmaciji, ali nekako ova prazna sabornica mi ne ulijeva povjerenje da mi sami ozbiljno pristupamo ovom problemu. Svi znamo da je glavna boljka i značajka te naše poljoprivredne proizvodnje niska produktivnost i to na druge članice EU nedostatak samodostatnosti i taj nekakav proces transformacije je počeo '90.-tih ulaskom u tranziciju, pozicionirao je OPG-ove kao nositelje poljoprivredne proizvodnje i onda su se te strukturne promjene nekako intenzivirale, tu su i neke druge okolnosti bile, poglavito ratna razaranja, raspad tržišta, raspad kanala distribucije i u konačnici ta naša boljka pretvorba i privatizacija. I ulazak u EU je dočekao naše poljoprivrednike nespremne, nekako je to otvaranje tržišta nanijelo taj završni udarac našoj poljoprivredi, nažalost oporavka nema na vidiku. Povlače se značajna sredstva, ulažu se značajna sredstva, ali i dalje nismo samodostatni i kad pričate sa ljudima koji se bave poljoprivredom problema je na sve strane. Problema imaju i ratari, a o stočarima da i ne govorimo. Rekla je i ministrica mi sad govorimo o poljoprivrednoj proizvodnji, ali govoriti o poljoprivrednoj proizvodnji bez prerađivačke industrije je jednostavno nemoguće. Ne možete odvojiti jedno od drugog. Važna vertikala u toj i važna karika u toj vertikali koja evo mene osobno kao nekoga iz Slavonije jako pati su u principu ti mali i srednji gospodarski subjekti koji, njih je u 5 slavonskih županija bilo čak 200 u gradovima koja imaju otprilike negdje do 10.000 stanovnika. Jer vi kad pogledate i voće i povrće relativno mali dio se proda u tom nekom konzumnom obliku jel sa, sa njive, sa stabla, većinom to ide u nekakvu preradu i upravo su ta mala, ta poduzeća bila nositelj tog razvoja, ali isto tako i stvaranje radnih mjesta u tim manjim mjestima po Slavoniji, Orahovica, Slatina, Našice, Valpovo. To je samo moja županija i susjedna. Brojna su bila ta postrojenja, toga više nema. I osvrnut ću se samo još na taj dio povezivanja tih OPG-ova jer znamo da i usitnjenost zemljišnih površina i velik broj OPG-ova koji obrađuju male površine je također karakteristika naše poljoprivredne proizvodnje. Ukoliko ne dođe do tog povezivanja, a naši OPG-ovci tome nisu skloni zbog tog nekakvog još uvijek negativnog nasljeđa zadrugarstva koje ima jedan negativan kontekst kod nas, to će biti ukoliko ne dođe do stvaranja proizvođačkih organizacija, to će biti jedan izuzetno ograničavajući čimbenik u razvoju, u povlačenju sredstava, u nastupu na tržištu i mislim da tu se moraju poduzeti daleko jače mjere i snažniji koraci kako bi se motiviralo znači OPG-ove da se udružuju i zajednički nastupaju na tržištu jer jedino tako mogu imati veću pregovaračku moć i prema tim trgovačkim lancima gdje je proces okrupnjivanja otišao u jednom dalekom smjeru i završen je i tu onda Ministarstvo poljoprivrede, ali i lokalna područna regionalna uprava mora kroz sredstva iz EU fondova doprinjeti ubrzanju tih procesa i onda mi možemo govoriti i o tom nekoj višoj dodanoj vrijednosti, višoj prodajnoj cijeni finalnih proizvoda, kombinaciji ruralnog turizma, zelenih politika, poljoprivrede i onda je to taj nekakav paket kojem mi u principu težimo i kojeg nastojimo ostvariti.

Kolegice Vučemilović, dakle iz današnje rasprave moglo se čuti kako nam 1% poslovnih subjekata, poljoprivrednih subjekata koristi skoro 40% ukupno isplaćenih potpora u poljoprivredi, pa isto tako znamo da nam 5% subjekata koristi više od polovice ukupno obradivog poljoprivrednog zemljišta, dakle konstantno generiramo velike i podupiremo velike sustave, a Europa nam sugerira rješenje, nudi nam rješenje za taj problem u vidu tzv. kepinga odnosno ograničavanja maksimalnog iznosa isplaćenih potpora po jednom subjektu. Međutim, predstavnici našeg Ministarstva poljoprivrede ipak drže da trebamo zadržati individualan pristup po tom pitanju i zapravo time ne prihvaćaju tu sugestiju. Pa to je naša boljka, znači ne možete se bavit poljoprivredom ako nemate zemlje jel.

Ali ovo što ste iznijeli su porazne brojke i nisam za neka rješenja koja će se provoditi na silu jel ali činjenica je da tim brojnim OPG-ovima, a ima ih preko 150.000 moramo ipak omogućiti da mogu povući više sredstava i moramo malo više misliti na njih kod svake strategije, ali i kod svakog zakonskog prijedloga koji se odnosi, koji se reflektira na njih kako bi oni bili konkurentniji i kako bi mogli na tržištu imati puno bolju poziciju.

Birokracija koja im je nametnuta otežava njihov rad i povećava troškove proizvodnje.

Nije poljoprivreda nažalost izuzetak, kad pogledate i naše zdravstvo i medicinske sestre smo pretvorili u administrativne djelatnice i svako olakšanje mislim da njima, da će njima dobro doći. Tu bi naravno pomogla nekakva digitalizacija i korištenje informatičkih alata, ali mi moramo biti svjesni ko su naši poljoprivrednici, koliko oni imaju tih znanja, koliko oni imaju uopće i školske spreme i koliko imaju godina. To je uglavnom staro stanovništvo koje ima eventualno srednju školu i nametanje bilo kakvih novih administrativnih obaveza, a svi znamo kada oni apliciraju na nešto da je to hrpa papira jel, tu, mislim da ona savjetodavna poljoprivredna služba mora odigrati puno značajniju ulogu i koliko ja vidim evo kod mene na terenu oni su dosta aktivni i dosta pomažu Poštovana zastupnice Vučemilović, evo ja sam iz ove lijepe slikovnice izvadio intervenciju E4, uvođenje programa za razvoj vještina. Citiram, Strategija poljoprivrede najavljuje uvođenje novih modula za obrazovanje i osposobljavanje radnika u ruralnim područjima. Stat ću, neću citirati do kraja. Jučer smo ovdje raspravljali o strukovnom obrazovanju i uvidjeli smo, svi smo bili suglasni u raspravi da imamo negdje manjak učenika, negdje višak, očigledno takva zanimanja izgleda nisu atraktivna, nažalost nisu atraktivna. Što vi mislite hoće li ovakvo uvođenje programa za razvoj vještina uopće kako će izgledati i kakve bi uopće učinke moglo imati? Dok god nama studenti koji su inženjeri poljoprivrede rade u Pevexu kao trgovci, a ja ih znam nekoliko, nemamo mi šta pričat o ovakvim ovaj mjerama i pitanje je koliko će to pomoći našim poljoprivrednicima da treba širiti znanja i usvajati nova znanja, to je činjenica, ali mi imamo jednu popriličnu koliziju između toga što nama treba, ko se uopće bavi poljoprivredom, a u konačnici što rade oni koji završe poljoprivredne fakultete i koji su dobri. Nažalost, vrlo često za njih nema posla i završe kao što sam i rekla negdje gdje im trebaju neka sasvim druga znanja i cijelo to njihovo školovanje bude onda uzalud.

Jedan od razloga leži u tome što nemamo dobru infrastrukturu, prvenstveno logističke centre, nemamo dovoljno hladnjača.

Pa evo ja sam se i osvrnula na to da mi ne možemo razgovarat o poljoprivredi ako ne razgovaramo i zajedno razmišljamo i promišljamo i o prerađivačkoj industriji jer jedno bez drugoga jednostavno ne ide.

Da nam nedostaju ti kapaciteti o kojima vi pričate ne samo skladišni nego isto tako i za preradu to je činjenica i sve to skupa ide sporo. Navest ću vam Regionalni distributivni centar u Osijeku koji još uvijek nije gotov, ne možemo se mi oslanjati samo na fondove EU, to su dosta komplicirane procedure i naravno ti imovinsko pravni odnosi koji koče gotovo svaku investiciju u Hrvatskoj gdje je sve to skupa neriješeno i na kraju imate situacije gdje se grad i županija ne mnogu dogovoriti, pa ta zamjena zemljišta traje mjesecima i godinama. Postavili ste jedno pitanje ministrici koje ću joj ja još jednom postaviti iako je mnogo zastupnika i zastupnica postavilo to pitanje, ako se ministrica pojavi jer je trenutno nema na ovoj raspravi iako je rekla da je važno jel da ovdje u saboru raspravljamo o ovoj strategiji i da nam je to ona omogućila, a to je bilo pitanje kako ćemo postati samodostatni u onim kategorijama hrane u kojima proizvodimo izuzetno malo znači hrane poput meso, mlijeka, jaja, voća, povrća gdje je inače naš izvozni deficit najveći, znači čak 46% iznosi deficita baš te znači kulture. Ono što je ona vama odgovorila otprilike je bilo navođenje datuma kada se objavljuju potpore zapravo upućujući na to da je očito moguće da neki još nisu umrli od tih proizvođača, no niste je to pitali.

To je rak rana naše poljoprivredne proizvodnje. Znači mi proizvodimo sve više pšenice i kukuruza koje onda izvozimo, a uvozimo tjesteninu i smrznute pekarske proizvode koji se peku u trgovačkim lancima, stranim, u stranom vlasništvu, jedemo loše i skupo to je moje mišljenje i moja sreća je da ja živim u kraju gdje su mi u blizini brojni OPG-ovi i mogu kupovati zdrave namirnice što naravno u velikim gradovima je vrlo teško našim građanima. Hrana je strateški proizvod kao i energija. Evo sada imamo energetsku krizu. Prehrambena nam može doći svaki tren. Bilo kakva nekakva pošast koja može zahvatiti neki sasvim drugi dio svijeta može se odraziti kod nas jer mi ovisimo o cijeni rajčica u Španjolskoj, cijeni bijelog luka u Kini itd. da sada ne nabrajam, a imamo hvala bogu danu prekrasnu zemlju koja bi mogla hraniti [[Upadica Reiner: Hvala.]] ne samo ove, nego i daleko više stanovnika koliko nas ima.

Ono što bi moglo biti rješenje da bi ministarstvo zajedno sa jedinicama lokalne samouprave i županijama napravile mjere koje bi takva domaćinstva, takve kuće priveli životu, revitalizirali ih. Dakle što vi mislite da li je to trebalo biti u strategiji zapisano i kako vi vidite taj dio problema? To je rak rana, područje iz kojeg ja dolazim. Znači ovih pet slavonskih županija plus Sisačko-moslavačka, ali nije ni Bjelovarsko-bilogorska daleko od toga. Naš ruralni prostor je prazan i tu je ta funkcija poljoprivrede koja u stvari i zadržava ljude na tom području. To je sada uglavnom seosko staro stanovništvo, mladi odlaze. Mi gradimo biciklističke staze i vrtiće u selima u kojima ljudi nema, nema djece i to su sve veći i veći problemi. Koristimo europska sredstva. Europa nama daje sredstva za ono što ona misli da nama treba, a ne za ono što nama uistinu treba. Pa to su pogranična područja koja su potpuno prazna i ja očekujem, evo kaže i državna tajnica iz Središnjeg ureda za demografiju da uskoro ćemo imati novu demografsku strategiju, pa ćemo je ukrstit sa ovom poljoprivrednom, vidjeti gdje smo.

Svi se pozivamo na poljoprivredu i smatram da jedina demografska mjera u nerazvijenim područjima je jedna od najznačajnijih ulaganja u poljoprivredu poglavito u znanja oko poljoprivrede. Kada sam postao gradonačelnik moj prvi korak je bio razgovor sa sveučilištem da u Sinju bude poljoprivredno sveučilište, dio za poljoprivredu u Sinju. I već smo krenuli sa tim koracima, imamo sporazum. Osigurali smo objekat koji ćemo sad kandidirati zajedno sa dekanom i rektorom sveučilišta. Što je bitno? Bitno je kad ljudi iz moje Dalmacije, iz Dalmatinske zagore kao što i iz Slavonije imaju mogućnost obrazovanja na tom području. Prema tome, vrlo malo je Hrvatska ulagala u znanje o poljoprivredi. Zbog toga i jesmo tu.

Mislim da je to dobar put. Nadam se da ćete imati i dosta polaznika. Prije pa sad već dosta godina ja sam radila jednu anketu među polaznicima srednje Poljoprivredne škole. Vjerujte mi, nije baš bilo previše interesa za daljnje školovanje i slabi taj interes kao i za strukovna zanimanja što je jučer bilo, znači na plenarnoj sjednici tako isto i za poljoprivredu i daljnje obrazovanje u poljoprivredi što nije dobro, jer trenutno stanje nam govori da imamo staru populaciju koja nema dovoljno obrazovanja upravo u tim nekakvim posebnim vještinama. Dosta se radi po onome, po iskustvenim metodama i onako kako se to radilo, a poljoprivreda također napreduje i nove tehnologije su i tu itekako prisutne što trenutno velika većina naših poljoprivrednika u stvari ne može pratiti.

Ne znam koji je smisao ove rasprave ukoliko ministrica nije na njoj prisutna, moram priznati. No, krenimo redom. Trebamo se okrenuti domaćoj proizvodnji lijekova, medicinske opreme i hrane“, citiram. Tu je rečenicu rekao ni manje ni više nego ministar Marić u doba početka korona virusa, znači pandemije. Od tada očito da je puno toga zaboravio, ali to kad sam čula iz njegovih usta moram priznati da sam osjetila nekakvu pozitivnu vibraciju misleći da su se stvari preko noći promijenile. Na žalost ništa od toga. Htjela sam postaviti i ministrici ono pitanje koje su mnogi ovdje postavljali i to je pitanje na koje bi ona uistinu trebala odgovoriti, a nije na njega odgovorila niti jedan puta, a to je kako će ova strategija nama osigurati da do 2030. godine postanemo samodostatnim u onim kategorijama hrane, proizvodnje hrane u kojima smo daleko od toga i to uvozimo. To je upozorit ću hrana i to su proizvodi sa višom dodanom vrijednošću. Mi proizvodimo i samodostatni smo samo u ratarskim kulturama koje imaju nižu dodanu vrijednost i zato sam rekla i ministricu upozorila na to da HDZ neprestano govori o povećanju izvoza, smanjenju uvoza. Ona je na to rekla nisam se ja baš sa tim hvalila, ja sam se hvalila pozitivnim trendovima ali HDZ nikad ne propušta to napomenuti iako znamo kako je došlo do toga i to nije realno stanje stvari. Isto kao i njihova manipulacija s BDP-om jel imamo najveći BDP u Europi mislim to je ono stvarno dosta ovako spektakularno smiješno ako uzmemo u obzir koliki je bio pad BDP-a prošle godine, no o tom potom. Znači, ministrica je na to odgovorila evo kolegici Vučemilović recimo znači kako ćemo mi to početi samodostatni 2030. godine i počela je navoditi datume onih natječaja koje ministarstvo raspisuje vezano uz te kategorije kao da je dovoljno ustvrditi da proizvođači mlijeka, mesa, jaja nisu mrtvi. Ona je zapravo nama upozorila nas da oni nisu mrtvi, oni postoje, postoje neki natječaji, oni se javljaju na natječaje, ali kolegica pretpostavljam nije htjela ustvrditi kliničku smrt jel tih proizvođača nego upozoriti da oni su stvarno u što je i kolega Lenart iz mojeg kluba upozoravao u podređenoj poziciji znači na tom famoznom tržištu. Znači kad govorimo o proizvodnji dobro je poznata ta struktura vanjskotrgovinske razmjene RH žitarice i uljarice generiraju 70%, 77% suficita, a najveći deficit je ostvaren u razmjeni mesa, mlijeka, jaja, hrane za životinje, voća i pića. Meso, mlijeko, jaja te hrana za životinje generiraju čak 46% deficita. I ono što je apsolutno neprihvatljivo je da se onda daju potpore velikim proizvođačima kojima se ne nameće da sirovine uzimaju od domaćeg proizvođača, a znamo da su to ne znam Pevec, Gavrilović, Žito itd., oni koji uvoze itekako puno mesa. Znači to je neprihvatljivo da mi dajemo potpore da istovremeno njima ne namećemo da moraju od domaćeg proizvođača kupit sirovinu. Mi imamo znači deficit od skoro 1 milijardu EUR-a. Tako da bilo kakav govor o tome, ministrica je isto tako u tom odgovoru rekla da je došlo do porasta proizvodnje u tim segmentima ako se dobro sjećam 2% Što je to 2% U odnosu na što? Znači mi smo u potpunosti ovisna država o uvozu unatoč subvencijama da se razumijemo. I tu isto tako treba reći, da unatoč subvencijama smo uvozno ovisni. Zašto? Zato što postoji i problem sa strukturom tih subvencija i tim što mi možemo s tim subvencijama raditi, što ne možemo, a ne možemo apsolutno nikakav državni protekcionizam postaviti kao okvir, a naši se proizvođači ne mogu natjecati na tom europskom tržištu jer nisu konkurentni. Tako je onako jedno veliko lijepo pitanje kako ćemo doći do iznosa od 30 milijardi kuna vrijednosti poljoprivrede sa 19 milijardi, al podsjetit ću vas 1991. godine smo imali 30 milijardi vrijednost poljoprivrede. Nama HDZ obećava da ćemo se vratiti 30 godina unazad i to je nekakav napredak.

Kolegice Peović, rado bih čuo jer mislim da budem sasvim iskren razgovarali smo o tome prije, ali nisam uspio iz vaše rasprave dobiti vaš stav o GMO.

Hvala Bojane, ono što sam htjela reći da je još apsurdnije možda to da mi uvozimo znači GMO obrađenu soju za stočnu hranu, a izvozimo znači soju koja nije znači GMO soja, evo kolega Lenart mi je pričao kakve su to oštre kontrole, moraš imati papirologiju, moraš čak proći i određeni i test, znači sad ta soja je znači savršeno tretirana, a kasnije uvozimo stočnu hranu. A inače znači ta stočna hrana je ogromni znači udio ima u tom deficitu izvoznom. Znači to je apsurdno.

Mali poljoprivrednici navode se kroz različita područja intervencije i provedbene mehanizme ali oni nisu prioritet. Koje je vaše mišljenje, zanima me zašto se mladim i malim poljoprivrednicima u ovom strateškom dokumentu ipak ne daje onaj bitan i važan značaj. Pa mislim da je nažalost to ona politika koja vlada gotovo pa u svim segmentima našeg društva, a to je da je naša vladajuća politika vrlo sklona i vrlo pažljiva prema velikim, stranim trgovinskim lancima, prema velikim proizvođačima, privilegiranim elitama, a prema onima malima koji žive od svojeg rada ili žele živjeti od svojeg rada u svim segmentima pa tako i u segmentima recimo malih OPG-ova, malih proizvođača koji se uistinu bore za svoj život i za dah o čemu kolega Lenart je isto tako pričao, znači iz mjeseca u mjesec, to je borba za, za doslovno znači vlastiti život nažalost.

Poštovana, strategija ne obuhvaća i socijalnu uvjetovanost javnih subvencija. Dakle, netko tko prima subvenciju, potporu trebao bi biti taj koji poštuje i prava radnika, biti socijalno uključiv i sve ostalo što javni novac bi trebao predstavljati onome tko prima javnu potporu. Što vi mislite da li je strategija trebala obuhvatiti i taj novi koncept ili ne? Moram priznati da nisam sigurna da li sam vas dobro razumjela, ali u svakom slučaju ono s čim bih se mogla složiti, ono što ste vi rekli da bilo kakav tip javne potpore mora biti definiran i na neki način i ograničen i radničkim pravima i socijalnom osjetljivošću i svim onim strateški deklarativnim načelima koje mi ovdje dobivamo pa i u ovoj strategiji. Isto tako moramo priznati da je velikim dijelom strategija u nekim svojim odlomcima i locirala problem. Mislim u strategiji mi nalazimo ovaj problem, znači i trgovinskog deficita i proizvodnje i izvoza onih ratarskih proizvoda premale proizvodnje i teške borbe za konkurentnost proizvođača mesa, mlijeka, voća, povrća itd. ali nema rješenja i nema onog što je ovdje bilo rečeno isto tako konkretnih brojki i načina kako će se doći do nekih rezultata. U svakom slučaju se slažem sa tim da socijalna pravednost, radnička prava, okvir znači ovaj deklarativni, strateški mora biti prisutan pogotovo kod ovih koji primaju potpore. Bio sam nedavno sa obitelji na Papuku i ogromni kamioni grme niz tu hrvatsku planinu vozeći drvnu građu. Ti kamioni idu u Italiju i onda mi uvozimo naravno namještaj, hrvatski vinari kupuju burad, bačve. To je sve naravno sa izuzetno visokom dodanom vrijednošću. Ista je stvar, evo sjetilo me i prisjetilo vaše izlaganje da izvozimo puno jednostavnih, temeljnih poljoprivrednih proizvoda, a primijetili smo u Hrvatskoj rast, izuzetan rast uvoza smrznutih pekarskih proizvoda. Na žalost oni danas ti mali ili sve veći i veći trgovački lanci ili pekare prisutni su u svakoj hrvatskoj ulici. Imate barem jednoga. To sve dolazi smrznuto izvana.

I mislim da je to možda jedna od najljepših slika naše privrede. Stvarno naša zadaća, zadaća ove Vlade je da nas svede na sirovinu i to na žalost ću reći čak i u ljudskom obliku, a da i da tu sirovinu eksploatira netko tko će proizvesti dodanu vrijednost na tome. Što se tiče uvoza, znači tih pekarskih proizvoda moram reći da tu trebamo biti pošteni i znači to je mislim ova lijeva politika koju ja ističem. Znači ako nema državnog protekcionizma vi ste osuđeni na taj tip politika, vi ste osuđeni na takvo izlaganje tržištu. Ne možemo biti da tako kažem licemjerni govoriti o slobodnom tržištu, a onda zazivati protekcionizam, iako naravno nisu za sve ista pravila i sve stoji. Poštovana kolegice Peović dotakli ste se jednog dijela koji se odnosi na ta izravna plaćanja, subvencije, poticaje, nazovimo to kako hoćemo. Znamo svi o čemu se radi, gdje je čak i bilo primjera da je Vlada i ministarstvo nastojalo potaknuti određene kulture. Drugi put su to bili orasi, ja sam navela taj primjer u svom izlaganju u ime kluba i sad mi imamo 10% udjela u nasadima oraha u EU, pazite a proizvodimo manje od pola posto. Nema kontrole kasnije. Znači, nakon što se daju i poticaji za ekološku poljoprivredu su značajno veći od ovih normi. Tu je jedan ogroman prostor gdje ako nema kontrole svega toga opet imamo neke koji love u mutnom i onda imamo nasade bez prinosa. Nigdje. Znači činjenica je da se politike mijenjaju iz godine u godinu i da zapravo proizvođači ni sami više ne znaju što je aktualno i što trebaju raditi. To je jedan od, mislim ne strateškim hajmo tako reći pristupa. Ali druga stvar, znači općenito što se tiče poticaja i politike poticaja ona bi trebala ići za tim da štiti domaću proizvodnju i nešto se malo ovo što ste vi napomenuli, znači uložilo i ide u tom smjeru ekološke proizvodnje. To mislim da je isto tako važno, ne možemo jedno bez drugoga gledati. Ali jedna stvar koju isto tako ovdje nismo napomenuli, dakle da Ministarstvo poljoprivrede ima obavezu svake godine predstaviti Saboru zeleno izvješće o poljoprivredi i organizirati saborsku sjednicu o poljoprivredi. Naravno ministrica bi tu trebala biti. Nemate više replika. I sada je na redu gospodin Bojan Glavašević.

Već više desetaka godina ova rečenica i njezine različite varijante krasile su razne strateške dokumente koji su iz godine u godinu zapravo devastirale našu poljoprivredu. Hrvatska kao mala i relativno tehnološki zaostala poljoprivreda teško može dosegnuti visoko razvijene poljoprivrede koje upravo imaju to o čemu se u ovoj viziji govori, dakle visoko kvalitetnu hranu po konkurentnim cijenama. Ova strategija treba novu i originalnu viziju koja će motivirati poljoprivrednike na proizvodnju, a mlade na odlazak na selo. U tom smislu kao mala i raznolika poljoprivreda bilo bi dobro usmjeriti se na gastro turističku ponudu i kratke lance opskrbe uključujući i razvoj školskih shema i zelenu nabavu javnih kuhinja u kojima se treba uvoditi ekološka hrana. Treba iskoristiti potencijale krških pašnjaka kroz ekstenzivno stočarstvo. A u blizini turističkih središta graditi logističko distribucijske centre kako bi se uspostavila ta famozna plavo zelena magistrala o kojoj smo i ovdje puno puta govorili. Potrebno je promovirati cijelu Hrvatsku kao gastro destinaciju. Treba razviti snažnu savjetodavnu službu, a postojeću akademsku mrežu staviti u funkciju razvoja agrara. To je ono kad u ovome dijelu gdje kažem da treba promovirati cijelu Hrvatsku kao gastro destinaciju mislim na ono što ćete vrlo često čuti od turista koje kakvih kao pa zašto ako netko dođe u Dubrovnik mu odmah ne promovirate nešto u Slavoniji jer ako je netko i došao iz nekakve Amerike ili s neke dalje destinacije svakako mu neće biti problem otići još malo dalje od naše obale, čisto kao primjer. Ekološka poljoprivreda koja je u Europi naglašena kao strateška potreba u našoj strategiji se spominje samo kao provedbeni mehanizam. Ekološka poljoprivreda je put ka održivoj poljoprivredi koja osim čuvanja prirodnih resursa ima i značajan tržišni potencijal jer naime tržište ekoloških proizvoda u Europi već godinama bilježi kontinuirani rast od približno 10% na godinu. S druge strane u resornom ministarstvu na poslovima ekološke poljoprivrede radi nekoliko ljudi od približno 900 zaposlenih službenika, tu me ako griješim slobodno ispravite. O neuspjehu mjere 3 mnogo i detaljno govorio kolega Matula u raspravi u ime kluba, a tome bih dodao samo ovo. To da država samo deklarativno drži do sustava ekološke proizvodnje govore i činjenice o poljoprivredno, i činjenice da je pri bodovanju za dobivanje državne zemlje u zakupu novoj inačici Zakona o poljoprivrednom zemljištu ekološka poljoprivreda rangirana skroz na začelju uz jednak broj bodova kao i braniteljske zadruge. Akcijski program razvoja ekološke poljoprivrede kasni s donošenjem, a nova EU uredba o ekološkoj poljoprivredi koja je stupila na snagu 1. siječnja ove godine uopće još nije implementirana u nacionalno zakonodavstvo, barem ne kroz Zakon o poljoprivredi. Bilo bi zato potrebno usmjeriti poticaje na proizvodnju ekološke hrane. Posebno bi trebalo poticati ponudu ekoloških proizvoda u turističkim destinacijama i poticati ekološke obroke u javnim restoranima uz primjenu zelene javne nabave, razvoj savjetodavne službe kao i povećanje primijenjenih istraživanja u biološkim metodama zaštite bilja i životinja od štetnika. U strategiji bode u oči i kontradiktornost u ciljevima. Istodobno se planira povećanje 60% intenzivne stočarske proizvodnje, ali i smanjenje uporabe pesticida i mineralnih gnojiva. Ti ciljevi jednostavno pobijaju jedan drugoga jer za povećanje stočarstva potrebno je značajno povećanje agrokemikalija za proizvodnju stočne hrane. Dakle, naš nekakav prijedlog bi bio poticati ekstenzivno stočarstvo na krškim pašnjacima i tako aktivirati Liku i Gorski kotar. U kontinentalnom dijelu treba razvijati održive stočarske sustave poput ekološkog stočarstva temeljenog na ispaši i voluminoznoj hrani, silaži itd. Prepoznate su i mjere koje bi trebale smanjiti utjecaj klimatskih promjena, ali nisu prepoznate mjere vezane za naknadu štete od prirodnih nepogoda koje nastaju i koje će još više pogađati naše poljoprivrednike. Zato bismo voljeli vidjeti da strategija ponudi i novi način naknade štete svima onima kojima mraz, požar, poplava, tuča i slično unište usjeve, a time im često uništi i život, ali i volju za daljnjim bavljenjem poljoprivredom. Eto, ovdje ću stati, pa možemo ako bude možda još kroz pitanja nešto reći o tome. Kolega Glavaševiću vi pripadate zelenim politikama tj. zeleno-lijeva koalicija. Što vi kažete, vaš stav o GMO-u, vaš stav o glifosatu koji je zasićen uvoznim proizvodima koji se prodaju na policama i ugrožavaju zdravlje naših ljudi, a naravno i uništavaju konkurenciju. Ja mogu kazati da sam dao zakone u proceduru o zabrani glifosata što su neke države već napravile, Austrija i vodi se bitka lobija Monsanta i ostalih koji žele prevladati multinacionalne kompanije i sjemenom i naravno i tretiranje to je glifosatom očito hrvatska vlada je svojim nečinjenjem ili je plaćena od Monsanta i lobista, sufinancirana jer ja sam dao zakon 22.7.2020. Jednom smo i glasali ovdje o zabrani GMO-o proizvoda osim u medicinske svrhe, tada je veliki broj zastupnika nažalost bio protiv toga. Pa drago mi je zapravo da ste baš vi postavili to pitanje kolega Bulj jer je to jako dobro pitanje. Ja se sjećam mi smo u prethodnom sazivu sabora imali zakon o GMO-u i tom prilikom različito smo glasali nas dvojica. Ja sam glasao čini, ako se dobro sjećam, a može se provjeriti, za taj zakon između ostaloga zato što je povećavao razinu zaštite građana od genetski modificiranih organizama odnosno regulirao je stvar u Hrvatskoj još strože nego što je ona regulirana u EU. A za potpunu njihovu zabranu se ne mogu zalagati između ostaloga zato se mnogi, zato što mnogi lijekovi sadržavaju ne aktivne nego pomoćne tvari koje su, koje su bitne, koje su ugojene recimo od genetski modificiranog kukuruza ne. A da ne govorimo o tome da GMO unatoč stigmi koju ima, ima ogromne potencijale za proizvodnju hrane u krajevima pogođenim klimatskim promjenama. Dakle, to nije riječ o kukuruzu koji je u prošlom životu bio štuka, nego o tome da su naprosto otporniji na neke štetnike. Evo, unatoč teorijama zavjere.

Kolega je povrijedio Članak 238., gdje nameće u biti neistinu gdje kaže da sam ja bio dao zakon o zabrani GMO-a. Da jesam, ali osim u medicinske svrhe, a vezano vam je GMO i glifosat, on je vrlo vezan, a znamo šta je to cidokor, znate šta je cidokor, trava ne reste, znači polijete trava ne reste. Sad zamislite što mi prodajemo i što jedemo, a mi našu svinjetinu ne možemo domaću prodat.

Evo kolega govorili ste o eko poljoprivredi, pa neke brojke koje imam. Znači što se tiče eko poljoprivrede stvar i nije tako loša jel, od 2018.g. broj proizvođača povećao se sa 1.413 na 4.374 proizvođača, ali to je udjel znači u ukupnom jel broju poljoprivrednih proizvođača tek od 2,6%, također značajno rastu i površine koje su uzgojene. No ono što bi trebalo analizirati je opet struktura ekološke proizvodnje. Najveće eko površine su u ratarstvu jel i to je opet onaj problem koji imamo sa svim drugim jel i širim jel pitanjima koje smo ovdje naveli.

Da, ono, ja sam govorio o ekološkom stočarstvu, prije svega u kontekstu aktivacije krških pašnjaka u Lici i Gorskom kotaru, dakle to je bio nekako moj fokus, ali se slažem s ovime što ste rekli da bi bilo potrebno vidjeti kakva je struktura. Recimo, imamo vrlo sličnu situaciju i kod navodnjavanja, dakle gdje je unatoč tome što je jako puno financirano, dakle čini mi se da je milijarda i 300 milijuna kuna ukupno s ciljem, bila je ideja da se do 2020. podigne na 6% navodnjavanih površina, mi smo i dalje na oko 2,5%, ali nemamo pojma između ostaloga što se točno navodnjava i kakva je točno struktura toga. Dakle, taj problem da, da ne znamo strukturu on postoji i drugdje, evo dakle čisto s te strane. Dakle, ja isto kao i vi podržavam eko proizvodnju, mislim da je to jedan od puteva kojima moramo ići i činjenica jeste da dakle zapadna Europa ima do 20% ukupnost eko proizvodnje u najboljem slučaju, mi smo daleko od toga. Da li po vama treba promijeniti ukupnost politike poticaja koja bi trebala biti više vezana uz eko proizvodnju i druge mjere koje bi to poduprle? Znamo da sada praktički dakle 1% onih su u proizvodnju dobivaju 30% poticaja, znači na 140.000 OPG-ova tek 1.200 zapravo subjekata dobiva trećinu ukupnosti onoga što država daje, u prijevodu od nekakvih 6,5 milijardi eura 2,5 milijarde eura doći će do tih 1.000, a preostatak će biti na 140.000 koji su preostali, da li bi dio toga možda trebalo preusmjeriti na eko proizvodnju sa posebnim mjerama i potporama? Dakle, to i je jedan od naših prijedloga, dakle mi smatramo da bi poticaje trebalo usmjeriti na proizvodnju ekološke hrane, posebno treba poticati ponudu ekoloških proizvoda u turističkim destinacijama, ekološke obroke u javnim restoranima i naravno uz primjenu zelene javne nabave. Također ono što smo, što smo sugerirali je razvoj ekološke savjetodavne službe, kao i povećanje tih primijenjenih istraživanja u biološkim metodama zaštite bilja i životinja. Dakle, da se tu postigne zaista jedan taj sinergijski efekt koji će onda u konačnici dati rezultate, a ne da zapravo imamo nešto što više možda izgleda kao popis dobrih želja. Gospodin Jakšić. Poštovani kolega Glavašević, apsolutno se slažem s vašim tezama o ekološkoj proizvodnji, a i dotakli ste se same politike poticaja, pa vas molim samo jedan kratki rezime dosadašnjih 30.g. hrvatskih poljoprivrednih politika i politike poticaja jer vidimo iz godine u godinu što su te poticajne politike napravile? A isto tako me zanima vaš stav s obzirom koliko dugo smo čekali ovaj dokument koliko je plaćen proračunskim sredstvima, dal vjerujete da on može opravdati svrhu i donijeti ikakav novi iskorak hrvatskoj poljoprivredi? Ja mislim da ako ste me tražili sažetak zadnjih 30.g. hrvatske poljoprivrede što je u minutu koliko imam i u stvari manje na raspolaganju ako ju moram, ako sam ju prisiljen sažeti onda ju mogu sažeti kao proizvoditi veću količinu visoko kvalitetne hrane po konkurentnim cijenama kao što je vizija u ovoj, u ovoj strategiji, ali šalu na stranu. Bez da dakle ovo je zapravo jedna vrlo civilizirana diskusija do sada čini mi se bila i zaista ju ne bih htio kontaminirati zbilja ni populizmom ni nekakvim strahovitim političkim ocjenama. Mislim da je rasprava vrlo konstruktivna i nadam se da će kolegice i kolege iz ministarstva i ministrica ako se vrati da će mnoge od ovih sugestija uzeti u obzir i da onda ta strategija može dati neke rezultate. Ja im to, mislim ja to nama kao Hrvatskoj od srca želim. Nema je, gubi pravo. … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] Je?

Zahvaljujem potpredsjedniče sabora, poštovane kolegice i kolege. Predložena strategija skup je lijepih i modernih trendi želja, a željeti se uvijek može i smije, a da li su sve te želje ostvarive i realne to je sada već neki drugi aspekt koji će protek predviđenog vremenskog perioda na koji se ta strategija odnosi i pokazati. Ali da ne budemo samo kritični naišlo se i na nešto dobro, a to je da će se nastojati strategijom više omogućiti razvoj, ulaganja, prilagodba, modernizacija i sve ostalo prvenstveno OPG-ima, malim OPG-ovima poljoprivrednim obrtima i obiteljskim malim poduzećima pod tvrdnjom da se hrvatska poljoprivreda temelji i da će se ubuduće temeljiti na proizvodnji malih kao temelju hrvatske poljoprivredne proizvodnje, ali se neće zanemariti ni veliki sustavi. Da li će se to i u stvarnosti provesti, o tom potom, živi bili pa vidjeli. Ja ću se najviše zadržati na dijelu kod Strategije, a to su razvojne potrebe i ciljevi Strategije, konkretno razvojna potreba 3, povećati pravičnost dodjele potpora poljoprivrednim gospodarstvima, ovim ciljem se želi bolje izbalansirati omjer nesrazmjer dodjele potpora malim i srednjima te sa druge strane, velikima. Citiram iz prijedloga Strategije, preusmjeravanje potpore prema malim i srednjim proizvođačima nužno je zbog velikog nesrazmjera koji trenutno postoji u omjeru sredstava izravnih plaćanja koja se isplaćuju velikim poljoprivrednicima u Hrvatskoj i 1% najvećih korisnika dobiva gotovo 30% od ukupnih sredstava izravnih plaćanja. Većina udruga predlagali su dugi niz godina neki vid ograničenja potpora baš zbog ovog nesrazmjera gdje većina novca potpora odlazila manjini, a većina je dobila manji dio potpora, no nikada to nije palo na plodno tlo jer se na puno primjera vidi i osjeti snaga i moć tih takvih velikih sustava, udruženja više njih ili pojedinaca. Zadnji primjer te moći je nadolazeći Zakon o raspolaganju državnim poljoprivrednim zemljištem o kojem ću na plenarnoj sjednici kada dođe na dnevni red. Ukratko, ovo je za pozdraviti pod uvjetom da zaživi u samoj provedbi, također, dio koji ne drži vodu je opetovano ponavljanje digitalizacije u raznim oblicima i dijelovima Strategije, razumljivo je, ali mislim da mi imamo pred sobom problem i još jako dug put do te digitalizacije hrvatske poljoprivrede zbog svima nama znanih činjenica i pokazatelja, a to su između ostalog, prosječne veličine naših poljoprivrednih gospodarstava, prosječna starost osnovnih oruđa za poljoprivrednu proizvodnju, strojevi, mehanizacija, traktori, opremljenost farmi ili štala te ostalih proizvodnih objekata, prosječna starost nositelja ili vlasnika gospodarstva, obrazovanje poljoprivrednih proizvođača, prvenstveno mislim na informatičku pismenost i znanje, a onda i na stručno obrazovanje poljoprivrednoga smjera. Da bi došli do te željene digitalizacije, mislim da imamo još puno stepenica za proći, a koje ne možemo preskočiti. Sljedeće je guranje stočarstva koje je Ministarstvo prepoznalo kao deficitarnu granu u poljoprivredi, pogotovo mljekarstvo, a do toga trenutnog stanja u stočarstvu su nas dovele promašene politike HDZ-ovih vlada kroz razne operativne programe pa svojedobno IPARD i SAPARD mjere kroz koje su upumpane jako velike količine novca, dobrim dijelom iz našeg hrvatskoga proračuna. Konkretno, to su operativni programi, a da na kraju nitko drugi dugi niz godina nije vodio računa niti kontrolirao ni na koji način ta velika i skupa ulaganja dok većina nije propala i rezultirala na kraju sa drastičnim smanjenjem proizvodnje. Sada ovo Ministarstvo želi pošto poto povećati ili podignuti tu proizvodnu zastupljenost, gurajući tu, to stočarstvo svuda, gdje god može, pa tako i kroz neke poveznice i proizvodnje, npr. u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji, totalno neshvatljivo što se toga dijela tiče. Kolegice Nikolić, kažete i citirate zapravo Strategiju koja kaže da treba voditi brigu o malim i srednjim proizvođačima, naravno, ne isključujući ni velike, ali mislim da ovu samu Strategiju demantira upravo ono što ste spomenuli, a to je već predloženi Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Strategija, ako je osmišljena kako treba bi trebala biti ishodišna točka svih zakona i zakonskih rješenja koja nudimo, a mi ovdje imamo već u proceduri Zakon o poljoprivrednom zemljištu koje je sve samo ne to jer to je zakon koji pogoduje isključivo velikima ili onima sa velikom financijskim zaleđem, a ne malima i srednjima pa bih volio vaš komentar upravo na upravo ovu činjenicu, da već zakoni koji su u proceduri zapravo demantiraju ovu Strategiju. Zahvaljujem kolega Hajduković. Sve što ste naveli ste potpuno u pravu, a konkretno u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu ćemo se osvrnuti kad dođe na plenarnu sjednicu, ali ste me podsjetili da također, u Strategiji nema ništa o konceptu pametnih sela. U dijeli koji se odnosi na financiranje prikazana je godišnja alokacija iz proračuna EU, dok dio koji će se financirati iz nacionalnoga proračuna nedostaje. Znači taj dio, recimo, nema uopće u Strategiji, a o tome se pričalo jako puno u medijima. Evo, kolegice Nikolić, vaše izlaganje na Strategiju i sad kad ste proučili Strategiju i izlagali i kad se vratite u Osijek od kud dolazite, a znamo gdje je centar poljoprivrede u Slavoniji, šta možete vi malim OPG-ovcima, srednjim proizvođačima, velikim proizvođačima, šta im možete u kratkim crtama reći, šta ta Strategija njima dobroga donosi, kad vidimo kakve su sad cijene repromaterijala, kad vidimo u kakvoj nam je kondiciji poljoprivreda, mi sad radimo nekakvu Strategiju, po meni slikovnicu lijepih želja, daleko da tu nema dobrih stvari, ali koje bi vi glavne crte mogli reći poljoprivrednicima šta će njima ta Strategija boljega donijeti sutra u ovakvoj našoj poljoprivredi kakva je? Zahvaljujem kolega Vukas. Da, ova Strategija pruža puno nade i kao što sam već i navela da je skup lijepih i modernih trendy želja, da li će se to ostvariti, to će vrijeme pokazati, ali imamo trenutno situaciju da je umjetno gnojivo poskupilo i to za 300%, tako da recimo, mali OPG-ovci koji su 6 tisuća kuna uložili prije u umjetna gnojiva, sad će morati uložiti 14 tisuća kuna, što znači da u startu to njima, oni unaprijed te novce moraju dati da bi uložili, a znamo svi u kakvom se financijskom stanju sami poljoprivrednici, tako da je to njima neisplativo i bojim se da će doći do toga će im biti najisplativije to da oni kupuju gotovi kukuruz koji neće biti, naravno, iste kvalitete kao što bi bio njihov domaći kukuruz. Vi dolazite iz Slavonije i s obzirom da smo dobili prve demografske pokazatelje u samoj Slavoniji i naravno da jednim dijelom ljudi odlaze preko granice i napuštaju taj dio Hrvatske, s jedne strane zbog propasti industrije, s druge strane, zbog nekonzistentnih poljoprivrednih politika po kojima je Slavonija od nekada bila prepoznata.

2015. godine imali smo poljoprivrednu proizvodnju 16,5 milijardi kuna i oko 4 milijarde ukupno svih proizvoda i izravne i ruralne i tržišne, a 2021. godine smo imali poljoprivrednu proizvodnju oko 19 milijardi kuna u koje smo ulupali oko 7 milijardi kuna poljoprivrednih potpora, a iz toga proizlazi da nam je danas poljoprivredna proizvodnja realno manja nego prije 6 godina. I zaključak svega toga je ne da nisu provodili, ne da su provodili promašenu poljoprivrednu politiku jer nam je opala poljoprivredna proizvodnja već je i milijun ljudi, građana otišlo iz Hrvatske, a najviše iz Slavonije koji su najviše i proizvodili [[Upadica: Hvala.]] aha dobro, ok. Hvala lijepo. Uvaženi potpredsjedniče povrijeđen je Članak 238., gospođa uvažena saborska zastupnica Nikolić je napričala toliko stvari koje apsolutno ne stoje, koja na taj način vrijeđa sve vrijedne ljude koji u Slavoniji rade, proizvode i trude se opstati na ovom globalnom tržištu koje je nemilosrdno. Miješati demografiju i poljoprivredu u ovom kontekstu u kojem vam je pitanje postavio gospodin Jakšić [[Upadica: Hvala, hvala gospodin Ivanović.]] mislim da nije niti pametno [[Upadica: Gospodin Ivanović!]] niti korisno. Vi znate da sam vas trebao prekinuti odmah na početku jel da, tako piše u Poslovniku ali samo opomenu ću vam dati, svih pustim da govore. Gospođa Petir, naravno rasprava vi nikada nemate povredu Poslovnika, izvolite. Gospođo ministrice sa suradnicima, zastupnice i zastupnici, nakon 20 godina Hrvatska donosi Strategiju poljoprivrede čiji je cilj povećati vrijednost poljoprivredne proizvodnje na godišnjoj razini do 2030. godine na 30 milijardi kuna. Sve aktivnosti koje su planirane ovom strategijom podudaraju se sa europskim strateškim planovima i strategijama, ali isto tako i sa nacionalnim prioritetima koji se odnose na povećanje vrijednosti obujma poljoprivredne proizvodnje, povećanje produktivnosti, poticanje poljoprivrednih gospodarstava posebice malih, srednjih i mladih poljoprivrednika, ali isto tako adekvatnog odgovora na klimatske promjene. Jasno je da je Strategija poljoprivrede ključan dokument za transformaciju hrvatske poljoprivrede i da donosi niz pozitivnih mjera. Ali dok strateški promišljamo i dugoročno također planiramo s druge strane moramo razumjeti da je poljoprivredna proizvodnja tvornica po vedrim nebom koja je izložena razno raznim utjecajima ne samo promjenjivim vremenskim utjecajima već i tržišnim turbulencijama na koje se mora reagirati brzo odnosno odmah. Od početka Covid krize država je interventno reagirala prema sektoru poljoprivrede sa 675 milijuna kuna kroz 13 mjera. Nedavna poskupljenja energenata uzrokovala su rast cijene gnojiva za gotovo 300%, rast cijene sjemena za 50% što sve bitno utječe na poskupljenje poljoprivredne proizvodnje. Drago mi je da je Vlada RH reagirala na inicijative i poljoprivrednika, ali i mene osobno i cijelog sektora da su zamrznuli cijenu plavog dizela na 6,5 kuna, ali isto tako i da su donijeli paket financijske pomoći za poljoprivrednike u iznosu od 200 milijuna kuna, za ribare u iznosu od 50 milijuna kuna i da su intervenirali još jednim krugom poreznih rasterećenja na način da su za hranu i poljoprivredni repromaterijal smanjili PDV sa 13 na 5% prije svega na svježe meso i ribu, jaja, voće, povrće, jestiva ulja, masti, dječju hranu, sadnice, umjetno gnojivo i pesticide te za maslac i margarin sa 25 na 5% Poremećaji koji se događaju najviše udaraju na male i srednje poljoprivredne proizvođače. Dijelom je to naravno uvjetovano i potrebom njihove prilagodbe novim tehnikama, tehnologijama, znanjima, inovacijama, ali dijelom i njihovoj slaboj pregovaračkoj moći koja je uvjetovana i slabim interesom za udruživanje i zajednički nastup na tržištu. Iako je RH usvojila zakonski okvir o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom moramo biti svjesni da se ipak te prakse još uvijek događaju, da je nelojalna konkurencija prisutna dok s druge strane potrošači ne prepoznaju u dovoljnoj mjeri značaj lokalno proizvedene hrane. Mislim da je na nama isto tako dužnost da posvjestimo da kad kupujemo lokalno da onda podržavamo lokalno i to bi po meni u nacionalnim okvirima trebalo brendirati u kompletnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dobro je da strategija prepoznaje potrebu usvajanja standarda koji promiču javne i privatne sustave kvalitete i certificiranja i do sad oznaka dokazana kvaliteta imaju hrvatske jabuke i jaja, ali mislim da je potrebno što više naših proizvoda uključiti u taj postupak jer na taj način ćemo bolje pozicionirati našu domaću proizvodnju. Budimo iskreni kad propišemo kvalitetu i određene standarde na taj način eliminiramo i veći dio uvoza i nije to ništa što neko drugi možda također ne radi i dapače to smatram pozitivnim. Također, mislim da smo puno govorili o povezivanju poljoprivrede i turizma, o važnosti što hitnije uspostave kratkih lanaca opskrbe hranom i to je nešto što treba primijeniti odmah. Poljoprivrednike osim kao proizvođače hrane treba gledati i kao čuvare ruralnog područja i zbog toga mislim da u budućnosti od velike pomoći osim ove strategije bit će i nova zajednička poljoprivredna politika koja na neki način posebno vrednuje mlade poljoprivrednike koja stavlja naglasak na digitalizaciju, proizvodnju, umrežavanje, pristup znanju i inovativnim rješenjima. Naravno da postoji strah poljoprivrednika da bi zelena ambicija mogla utjecati na sigurnost opskrbe hranom i tu vidim kao ključ rješenja proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u poljoprivredi što bi uvelike smanjilo pritisak na poljoprivredne proizvođače. Gospodin Bulj ima povredu Poslovnika. Hvala lijepo. Kolegica Petir je povrijedila čl. 238. di omalovažava zastupnike, kaže Vlada je stala u zaštitu malih i srednjih poljoprivrednika, što je netočno. Vlada omalovažava hrvatski narod, a poglavito hrvatske poljoprivrednike. Primjer su vam kolegice Petir staklenici u Kaštelima, znači staklenici u Kaštelima, pogledajte što se događa. Događa se da su uništili zaštitari istjerali ljude koji su proizvodili u staklenicima, najbolje u

Povrijeđen je čl. 238.jer kolega Bulj osim što omalovažava saborske zastupnike jer uopće nije slušao moju raspravu nego je zadnji tren utrčao da bi skupljao što više tih javljanja jer u javljanje naša javnost ne zna idu i povrede Poslovnika pa onda ispadne da je on najaktivniji zastupnik, a javlja se samo da bi se javljao, a ne sluša što govorim. Ja sam govorila o mjerama koje je Vlada RH poduzela reagirajući na zahtjeve poljoprivrednika i inicijative nas koji pratimo taj sektor kako bi se ublažio udar zbog porasta [[Upadica Radin: Hvala lijepa.]] porasta [[Upadica Radin: Hvala lijepa.]] cijene energenata.

Mislim da kolegica nema pravo omalovažavati kolegu Bulja i govoriti da on radi samo na statistici, da se javlja da bi se javljao kada je poznato koliko je kolega Bulj posvećen poljoprivredi i samo u ovoj godini je dao četiri zakona koji se odnose upravo na poljoprivredne teme, tako da molim vas da se s poštovanjem odnosite prema radu našeg i najaktivnijeg zastupnika Mire Bulja. Gospodin Bulj. Bila je replika.

Ja mislim da gospođa Petir ničim nije omalovažila niti jednog saborskog zastupnika kada je rekla da je Vlada reagirala i na njenu inicijativu i na inicijativu HDZ-a da zaštiti male proizvođače, da zaštiti poljoprivrednike, prema tome toliko o tome. Samo iz poštovanja ne prekidam nikoga, samo iz poštovanja, ne iz Poslovnika. Opomena. Dao sam opomenu. To je druga opomena. Čl. 238.kolega Ivanović me omalovažava i potpuno bezrazložno vrijeđa zato što sam ustanovila očitu povredu Poslovnika i omalovažavanje moga dragoga kolege Mire Bulja. A ne znam čemu ovo ako želite rado usporediti moju i vašu statistiku i doprinos saborskim raspravama pa ćemo vidjeti ko se kada i gdje pojavljivao. Nadam se da ste bar evo ovaj zakonski prijedlog odnosno strategiju pročitali kada već jučer ništa niste znali o temi o kojoj smo govorili, a ticala se obrazovanja. Tu nije bilo nikakvih omalovažavanja, osobnih uvreda, nije bilo ničega mislim, a i vama moram dati opomenu. Ja bih vas molio, evo sad imat ćete repliku moći ćete reć što god hoćete i ja vam neću ništa reć, tako da ja ne znam zašto koristite povreda Poslovnika, ali dobro. Pa evo kolegice Petir, htjela bi u odgovor vaš na i komentar zapravo na činjenicu da je Hrvatska sa Češkom ima jednu od najvećih koncentracija subvencija u poljoprivredi odnosno čini mi se nekih 70% subvencija ide onim najvećim subjektima u poljoprivredi. A na temelju toga također vas želim pitati šta je do sada Vlada i konkretno Ministarstvo poljoprivrede su napravili da bi malim proizvođačima osigurali, ne subvencije, nego zagarantirano tržište? Dakle, što je napravljeno primjerice po pitanju zelene javne nabave?

Vlada RH kroz ovu strategiju predlaže transformaciju hrvatske poljoprivrede i preusmjeravanje potpora više prema malim i srednjim proizvođačima i prema mladim poljoprivrednicima. To je i na tragu onog što se usvojilo u okviru zajedničke poljoprivredne politike jer smo mi kao država članica korisnik zajedničke poljoprivredne politike koja je već 60 godina najdugovječnija i najskuplja zajednička politika koju EU ima. U tom smislu dakle radi se niz analiza koje su uvrštene u nacionalni strateški plan gdje se potpore preusmjeravaju upravo u tom smislu i nacionalni strateški plan u svom nacrtu je poslan na konzultacije Europskoj komisiji. Mi smo kao Odbor za poljoprivredu zatražili od Ministarstva poljoprivrede da nakon odgovora Europske komisije odbor dobije na uvid taj nacionalni strateški plan i da nakon tog damo i svoje komentare, tako da kad vidim detaljno mjere, onda ćemo moći i detaljnije razgovarati.

Znamo da je upravo raspolaganje poljoprivrednim zemljištima jedna od naših najbolnijih točaka kada govorimo o kvalitetnim, odnosno nekvalitetnim poljoprivrednim politikama. U tom smislu zanima me što smatrate da treba biti naše rješenje u narednom razdoblju?

Da, moratorij traje do srpnja 2023. i dobili smo ga nakon prvotnog isteka moratorija i zahtijeva hrvatske Vlade prema Europskoj komisiji da se isti produži. Naravno da mi možemo opet uputiti taj zahtjev ali i iskustva drugih država članica do sad govore da teško da će Europska komisija dozvoliti još jednu rundu produženja što znači da moramo tražiti rješenja unutar vlastitih nacionalnih instrumenata. Osobno ono što vidim da se događa na terenu, da postoje poprilično visoki apetiti određenih stranih poslodavaca, tvrtki, investitora za zemljištem. Vidjeli smo takve primjere koji se odnose na land grabbing primjerice i u Rumunjskoj i u Mađarskoj i u Poljskoj i to je ono što mi moramo izbjeći, pa u tom smislu ćemo i tražiti instrumente kroz Zakon o poljoprivrednom zemljištu da to ograničimo.

Poštovana kolegice Petir, na početku svog izlaganja potvrdili ste da Hrvatska nakon 20 godina donosi poljoprivrednu strategiju za razliku od ministrice koja kaže da je poljoprivredna strategija već donesena. Potvrđujući tezu da donosimo tek Poljoprivrednu strategiju potvrđujete i činjenicu da mi s tim kasnimo barem godinu dana, pa me zanima kako komentirate činjenicu da Vlada ovime krši Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske kojim je propisano da se dugoročni akti poput strategije, odnosno strateškog planiranja donose za razdoblje od najmanje 10 godina. S obzirom da se strategija odnosi do 2030. godine, danas je 2022. godina, dakle krši se zakon jer se donosi samo za 8 godina.

To je ne neki način izmijenjeno Zakonom o poljoprivredi kojeg smo mi u stvari negdje tek na proljeće prošle godine raspravljali. Vlada je uputila u rujnu u saborsku proceduru strategiju. Ja mislim da je dobra ta izmjena Zakona o poljoprivredi kojom se utvrdilo da i saborski zastupnici mogu dati svoj doprinos raspravi o strategiji.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovana kolegice. Smatrate li da je ovaj prijedlog strategije u dovoljnoj mjeri prepoznao važnost i ulogu žena u ruralnim područjima? Mišljenja sam da nije. Naime, ovim prijedlogom strategije nisu planirane konkretne mjere za jačanje njihova položaja u vidu poticanja žena za pokretanje vlastitog poslovanja i povećanja broja nositeljica OPG-ova. Smatram da ovako važan strateški dokument zaista ne bi smio biti samo uopćen popis želja, nego svaki zacrtani cilj bi trebao biti potkrijepljen sa određenom mjerom koja ima za cilj i realizaciju toga. Molim vaš komentar. Hvala vam lijepo kolegice Šimunić na replici. Pa ja sam osobno zagovornica da se položaj žena u ruralnim sredinama i njihova multifunkcionalna uloga puno bolje prepozna, jer mi se čini da općenito, ne samo kad govorimo o nekoj hrvatskoj percepciji, nego i europskoj a to mogu posvjedočiti jer sam bila izvjestiteljica u Europskom parlamentu za ruralne žene i primijetila sam da se nekako na tu temu ne gleda baš sa dovoljno ozbiljnosti i da se mjere koje se predlažu kasnije ne validiraju, odnosno da se ne provjerava što se u stvari sa tim mjerama događa. Reći ću vam na jednom primjeru. Primjer je taj da sam otkrila kad sam analizirala što rade sve države članice koje su imale mogućnost da u svoje programe ruralnog razvoja kao štu su uvodile mjere za mlade poljoprivrednike uvedu mjere i za žene u ruralnom prostoru.

Javnosti je ministrica obznanila da je poljoprivredi namijenjeno 7,5 milijardi eura, a u strategiji je 4,9 milijardi eura. Da li smatrate da bi i ministarstvo trebalo jasno prikazati koliko sredstava je namijenjeno za poljoprivredu, a koliko za javne odnosno za državni sektor? Ja mislim da je u strategiji navedeno kako se došlo do tih 7 i pol milijardi eura kroz sedmogodišnje razbolje, dakle višegodišnji financijski program koji obuhvaća i izravna plaćanja, koji obuhvaća mjere ruralnog razvoja iz Fonda za ruralni razvoj. Tu su još dodatno i mjere za poljoprivredu iz Nacionalnog programa oporavka i otpornosti, dodatno imamo vinsku omotnicu i pčelarski program. Ono što sam ja primijetila, a sad ne znam možda će ministrica se kasnije osvrnut, u toj financijskoj strukturi primjerice nije navedena minska omotnica, a znamo da je još uvijek dio šumskog zemljišta u Hrvatskoj pod minama i u stvari smo mi sa dosta pregovaračkog umijeća i pritisaka uspjeli se izborit da se ta minska omotnica ponovo uvrsti i da se nastavi, tako da mislim da bi nju trebalo dodati još ovom iznosu jer se odnosi na šumsko zemljište koje se veže uz poljoprivredu. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovana kolegice. Brojni ciljevi koji su navedeni u europskoj Strategiji „Od polja do stola“ u ovoj strategiji nedostaju poput osiguravanja sigurnosti opskrbe hranom zbog potencijalnih prijetnji pandemije covid-19, poput promicanja održive potrošnje hrane i olakšavanje prelaska na zdravu i održivu prehranu ili smanjivanje gubitaka i rasipanja hrane ili borba protiv prijevara povezanih sa hranom u cijelom lancu opskrbe hranom. Također o nepoštenim trgovačkim praksama nema niti riječi. Također o pandemiji covida-19 se navodi samo u jednom poglavlju i to kod financiranja kao da pandemija nije imala nikakav utjecaj na poljoprivredu u Hrvatskoj. U … [[Govornik se ne razumije]] analizi poljoprivrednog sektora nema niti riječi opisno o pandemiji možda pod utjecajem parole da je Hrvatska pobijedila koronu. Kako to komentirate? Hvala vam kolegice Vlašić Iljkić na replici. Pa čula sam već kroz prijašnje rasprave gdje su zastupnici se referirali da neki segmenti nisu navedeni, imenom i prezimenom ako tako možemo reći, u strategiji, ali ono što stoji na početku strategije jest da ova strategija obuhvaća sve one europske politike i strategije koje se odnose na poljoprivredu, znači to nije samo zajednička poljoprivredna politika, to se odnosi na Strategiju „Od polja do stola“, to se odnosi na Strategiju biološke raznolikosti, to se odnosi na Zeleni plan. Naravno da neki od tih dokumenata nisu obavezujući, ali njihove preporuke se ne mogu zanemariti jer ako gledamo primjerice samo utjecaj klimatskih promjena bez obzira što mi jesmo na početno dobrim pozicijama, boljim od ostatka EU, ali sigurno da moramo uzet u obzir kalkulacije što će se dogoditi u 2050., što znanstvenici kažu, što će se dogoditi u 2070. i na taj način to modelirati. Hvala lijepo potpredsjedniče. Kolegice Petir, evo dok danas traje cjelodnevna rasprava o Strategiji poljoprivrede do 2030., hrvatski mediji izvještavaju kako ima zaista uspješnih primjera, čujemo danas što se događa na Pagu i u sirani Gligori, međutim s obzirom da mi dolazimo iz Sisačko-moslavačke županije i kao ljudi koji prate dakle poljoprivredu već godinama, priča o moslavačkom škrletu sigurno je jedna od uspješnijih priča u hrvatskoj poljoprivredi. Na sve ove opće ciljeve, strateške ciljeve ove strategije cilj je dakle povećati učinkovitost i dodanu vrijednost poljoprivrednih gospodarstava s obzirom na sve mjere koje je ministarstvo, lokalna i regionalna samouprava potpomogla, kakav je vaš stav o jednoj uspješnoj poljoprivrednoj priči u Hrvatskoj i je li sve u poljoprivredi baš tako crno? Hvala vam lijepo kolega Piletiću na replici, pa mislim da ste iz mojih izlaganja mogli vidjeti, a kojih sam nekoliko imala danas, da ne smatram da je u hrvatskoj poljoprivredi sve crno, dapače mene često optužuju da sam ja nepopravljiva romantičarka kad govorim o poljoprivredi i ruralnom prostoru zato što nastojim vidjeti ono što je dobro, naravno ne žmireći na one probleme kojih u poljoprivredi doista ne nedostaje i utjecati da se ti problemi poprave. Sad kad me pitate kao Moslavku moram se spustit skroz regionalno, o škrletu naravno da ću vam ja reć da je to najbolje vino koje doista ide uz sva jela i kad sam ga predstavljala u Europskom parlamentu moram reći da su europski dužnosnici bili s njim više nego oduševljeni, ali put do tog da danas javnost prepoznaje škrlet bio je dugotrajan i mukotrpan, trajao je gotovo 20-tak godina i mogu reć da još uvijek nije završen i još uvijek traje. Poštovana kolegice, znamo da brendiranje određenih autohtonih proizvoda u poljoprivredi čuva postojeće, ali i daje dodanu vrijednost. Zanima me evo koliko RH po vašem mišljenju ima još prostora za brendiranje određenih autohtonih proizvoda, a znamo da svako naše područje ima zasebnih kvalitetnih autohtonih proizvoda. Ja mogu samo uzgred spomenuti, iz Dalmacije dalmatinski pršut, drniški pršut, hvarsku lavandu, soparnik i znači svi su oni ili u procesu ili su već brendirani na nacionalnoj ili europskoj razini. Zbog svega ovoga što sam napomenio, zbog dodane vrijednosti, zbog prođe na tržištu, zanima me da li imamo još mogućnosti i koliko za brendiranje određenih naših autohtonih proizvoda? Ja mislim da sad kad ste nabrajali sve te autohtone proizvode iz svoje dalmatinske regije nekim od nas koji nismo stigli danas na ručak su se vrtile te slike i vrlo živo smo ih mogli vidjeti. Naravno da je to dobar put i u tom smjeru trebamo nastaviti, dakle mi imamo ogroman potencijal u brendiranju naših autohtonih proizvoda i to jest naša šansa zato što su naši proizvodi kvalitetni, oni imaju okus, bez ikakvih su dodataka i u stvari kad ih probate onako puna su vam usta i to je nešto što u stvari ne moraš biti Hrvat, ne moraš biti iz te regije iz koje taj proizvod dolazi da bi priznao koliko su naši proizvodi doista fini i to je šansa za naše proizvođače. Mi ne možemo melagomanit i proizvodit ne znam kako velike količine, ali ono što malo proizvodimo to treba biti kvalitetno i treba doć do krajnjeg potrošača na brz način da bude svježe i naravno onda u tom smislu i da ostvari bolju cijenu. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Uvažena zastupnice, danas je dosta bilo povika na ministarsvo na zakašnjelost pojedinih mjera svega onoga što se događa. No, teren kaže nešto sasvim drugo. Klimatske promjene su zasigurno nešto što će omeđiti budućnost i tu nema govora. Sustavi navodnjavanja, Osječko-baranjska županija samo ovog trenutka 17 projekata navodnjavanja.

Prema tome gospodine Vukas koliko ste dolazili na sjednice odbora nemate se pravo miješati. Prema tome, nije problem jednostran problem ima i medalja ima obadvije strane i o njoj treba razgovarat [[Upadica: Hvala, vrijeme.]] i s tim se treba ozbiljno pozabaviti. Hvala vam lijepa kolega Ivanoviću, da u pravu ste i to je ono što je Europska komisija jasno propisala, dakle više neće biti moguće ulagati novac iz europskih fondova u sustave navodnjavanja za koje ne postoje krajnji korisnici koji će se priključiti. Mi smo svjedočili da prema onom Nacionalnom planu navodnjavanja koji je ako se ne varam donesen negdje 2005. godine su se gradili sustavi navodnjavanja koji u stvari danas predstavljaju mrtvi kapital jer se nitko na njih nije priključio. Dakle, to je nešto što se ubuduće neće moći događati. Isto tako bilo je danas tu govoreno da nema projekata u navodnjavanju. Prema onom što smo mi na sjednici dobili kao informaciju 27 projekata Hrvatske vode imaju u pripremi dakle za navodnjavanje i to je za nekih 20.000 hektara. Do sada je realizirano kroz mjere ruralnog razvoja pokrivenost nekih 7.000 hektara, tako da naravno da želimo da to bude puno više i da se puno više poljoprivrednika priključuje, ali u tom smislu čini mi se da moramo provesti [[Upadica: Hvala lijepa.]] određenu edukaciju. Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolegice Petir, u provedbenom mehanizmu F1 jačanje veza sa znanstvenim institucijama kaže ovako, razvit će se centar odnosno sustav za učenje u suradnji sa znanstvenim institucijama koji će nuditi dugotrajne i kratkotrajne programe obrazovanja itd. Jedino mjesto gdje to vidim da je bi to trebalo stvarno postoji takav centar to bi bila Banija, to bi bila ili Petrinja ili Glina. Tu se kaže da treba biti smješteno neposredno uz visokoškolsku obrazovnu ustanovu, tamo to postoji, ne vjerujem da to ikako treba staviti uz ovaj uz agronomiju u Zagrebu ili u Osijeku ili u Splitu. I jako me zanima vaše mišljenje jer tu postoji opasnost da se po navici naši nećaci i nećakinje zaposle za dobre plaće i da onda daju ovakve usluge [[Upadica: Hvala gospodine Matula.]] savjete. Više puta smo govorili da je nedostatno to što danas jedan savjetnik dolazi na 585 poljoprivrednih gospodarstava, ali isto tako čuli smo iskustva poljoprivrednika da ponekad oni i nemaju dovoljno znanja da bi mogli odgovoriti na pitanja poljoprivrednika što znači da moramo i savjetnike educirati. U tom smislu sigurno da ovakva jedna ideja o centru koji bi koliko ja vidim obuhvaćao i privatne savjetodavce što mislim da je izuzetno važno jer su oni već stasali na tržištu ali do sada nisu dobivali financijsku potporu što će u budućnosti biti moguće da kroz takav jedan centra možemo ustvari osposobiti i naše savjetodavce, ali i pružati usluge poljoprivrednicima. Mi smo svojevremeno na Banovini uspostavili centar za šljivu i kesten koji je upravo imao cilj davati i prenositi znanja [[Upadica: Hvala.]] u segmentu podizanja tih trajnih nasada no čula sam u međuvremenu [[Upadica: Hvala lijepo.]] da to ide u proces privatizacije. Poštovana kolegice Petir evo sami ste u raspravi istakli ciljanu vrijednost 2030., 30 milijardi danas smo na 19 milijardi trenutno je inflacija negdje oko 5%, prijeti nam daleko veća inflacija nego što je danas i samim inflatornim djelovanjem ćemo doći do 2030. na 30 milijardi. Zar ne smatrate li vi da bi bilo bolje da smo stavili si cilj, znači početnu vrijednost u kilogramima, litrama, komadima, tonama, ne znam u kojoj znači fizičkoj veličini i da smo si onda postavili nekakav takav cilj koji bi bio mjerljiv i realan i realno bi se vidjelo povećanje, a ovakvim postavljanjem cilja vjerujem, počinjem vjerovati da mi nemamo pravi podatak koliko je to u ovim kilama, litrama ili komadima nego smo se ovako sakrili iza financijskog iznosa i nećemo realno vidjeti da li smo povećali proizvodnju 2030. godine. Vi znate da prema politici EU mi nemamo potpore po kilogramu ili po litri nego imamo po hektarima, na to smo pokušali utjecati, ali nismo mogli. No, vjerojatno je netko računao što znači povećanje primjerice navodnjavanja poljoprivrednih površina na 50.000 hektara što to nosi u prinosima ili ovdje su vam navedeni broj uvjetnih grla stoke u tisućama to piše i za kompletno fond i posebno je navedena perad. Piše broj hektara koji se dodjeljuje potpora za ekološku proizvodnju. Piše i stopa rizika od siromaštva u ruralnim područjima koja se treba smanjiti. Dakle, navedeni su oni parametri koji su i sastavni dio europskih politika kako bi to moglo biti usporedno praćeno, ali dakle sasvim logičan je slijed taj da znamo koliko [[Upadica: Hvala.]] na određenoj površini možemo proizvesti i koji su optimalni prinosi. Poštovana kolegice Petir, spominjali ste povezivanje poljoprivrede i turizma, brendiranje i slično. Najčešće govorimo kako je veliki utjecaj turizma na plasman i proizvodnju poljoprivredno prehrambenih proizvoda, a tu po prvi put što me iznimno raduje govori se o tome kako može poljoprivredna proizvodnja utjecati na turizam i kako upravo zahvaljujući lokalnim proizvodima može doći do promicanja poljoprivredno gastronomskog destinacijskog turizma i to je nova prilika za rast. Sigurno da ste upoznati da će neko posjetiti Dalmatinsku Zagoru kako bi baš tu probao dalmatinski pršut.

A vi vjerojatno iz svog iskustva znate i puno više primjere gdje je ponuda doprinijela razvoj destinacijskog turizma. Pa svakako dakle puno primjera se može navesti gdje se kroz taj segment ruralnog turizma ustvari plasiralo domaće poljoprivredne proizvode, dapače pomoglo se razvoju cijele regije i nije se stalo samo na ponudi hrane ili smještaja, već se ponudila emocija ako to tako mogu reći. Evo mi smo kao odbor nedavno bili u vašoj Šibensko-kninskoj županiji gdje smo na ruralnom parlamentu razgovarali o Strategiji od polja do stola i kratkim lancima opskrbom hranom i kao primjer dobre prakse posjetili smo Etnoland u Pakovom Selu što je doista jedna od najnagrađivanijih ruralnih destinacija i vjerujem da njihovi planovi koje su nam izložili mogu još bitno doprinijeti da se Dalmatinska Zagora [[Upadica Radin: Hvala.]] i da postane atraktivna za turiste. Evo poštovana kolegice da navedem nešto što mi se i svidjelo u ovoj strategiji, a to je kad se govori o tehnološkom razvoju inovacijama, dakle tehnološki razvoj, citiram sad, „Tehnološki razvoj u genetici, nano tehnologiji i daljinskim istraživanjima, blockchain, big date, Internetu stvari, umjetnoj inteligenciji, robotici, e-trgovini“ itd. dakle donosi prilike za rast proizvodnje, snižavanje troškova i kaže se dalje dakle „značajnu ulogu u tome imat će stručna podrška poljoprivrednicima putem sustava za savjetovanje poljoprivrednika“ Kad smo o tome pričali s nekim ljudima koji su uključeni u neke projekte je li razvoja u poljoprivredi evo sad ću citirat njihov komentar na to, kaže „Vraga je tako mi četiri godine krv lijemo da implementiramo Centar kompetencije u Trilju“, evo ovo je informacija možda i ministrici, „to je projekt nacionalnog interesa kojeg trenutno koče nekakva HDZ-ovska previranja u Trilju. Projekt vrijedi 150 milijuna kuna, imamo 50 milijuna kuna spremnih, navala, nema ih tko potpisati. Koji će nam vrag umjetna inteligencija ako ne možemo stvoriti osnovni proizvod visoke dodane vrijednosti zbog političkih problema. Ne znam konkretno za ovaj slučaj, ali znam za neke centre kompetencije i razvojne centre baš povezane sa poljoprivredom koji su napravljeni sa vrlo izdašnim sredstvima EU koji su trebali poslužiti i ne samo kao rasadnici znanja već i kao poljoprivredni inkubatori pa danas stoje kao mrtvi kapital, tako da ja mislim da je važno ulagati u centre kompetencije tamo gdje mi imamo i poljoprivrednu proizvodnju, ako govorimo konkretno o poljoprivredi ili o nekoj drugoj aktivnosti koja će se vezati na to, ne da radimo zgrade ili proglašavamo centre koji neće ničemu doprinositi. U tom smislu bi uvijek bila za to da se prvo skenira stanje, napravi neka feasibility studija opravdanosti pa onda da idemo korak dalje. Hvala lijepa. Poštovana kolegice. Iako je RH razmjerno bogata poljoprivrednim zemljištem ono se općenito nedovoljno koristi, još uvijek imamo nedovoljno obrađenih poljoprivrednih površina i nam zapravo nije dobra strategija ako želimo unaprijediti sadašnju poljoprivrednu produktivnost. Smatrate li da Vlada RH ima realnu viziju o potencijalnim područjima odnosno zemljištima za ekološku proizvodnju ili su ovi brojevi hektara koji se navode ovdje u strategiji na st. 56 za koje se dodjeljuje potpora za ekološku poljoprivredu zapravo navedeni prilično ambiciozno odnosno nerealno 2024., 202..., 2030. Naime sadašnji podaci evo na koje sam ja naišla da zapravo sadašnja ekološka proizvodnja, a i nekakva budućnost baš i nije bajna, dakle, površine pod ekološkom poljoprivredom usporavaju svoj rast iako se izdvajaju određena sredstva [[Upadica Radin: Hvala.]] ipak poljoprivreda ekološka proizvodnja [[Upadica Radin: Hvala lijepa.]] je još uvijek beznačajna. Hvala lijepo. Zastupnice Marić želim vam brz oporavak i da nam se što prije vratite. Europska komisija u svojoj ocjeni na Nacionalni strateški plan RH istaknula rast poljoprivrednih površina pod ekološkom proizvodnjom kao stratešku prednost Hrvatske. Dakle, te površine rastu i ja bih čak rekla kad sam vidjela da je ovdje u strategiji stavljeno 140.000 hektara pitala sam se pa zašto ne i više, zašto ne bi bili i ambiciozniji od toga. Ja mislim da mi imamo šansu doseći ovu brojku jer budimo realni pa samo u Sisačko-moslavačkoj županiji imate 180.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, od toga jedan značajan broj zemljišta je netaknut i neobrađivan, pa samo da se to stavi u funkciju već imate ohoho potencijal za razvoj ekološke proizvodnje. Ono što mene više muči je struktura te proizvodnje. Lijepo je da mi proizvodimo lješnjake [[Upadica Radin: Hvala vrijeme.]] ali ne idu svi lješnjaci za Ferrero Rocher. Prema tome mislim da tu treba malo izbalansirati stvari [[Upadica Radin: Hvala.]] da ne bi ekološka proizvodnja bili samo lješnjaci i orasi.

Želim ovdje nekoliko stvari pojasniti i reći, podcrtati zapravo ono što sam govorio i u pojedinačnoj raspravi. Prije svega 2002.g. imali smo zadnji strateški dokument koji se odnosi na poljoprivredu, koji je istekao nakon nekolikog broja godina i jesmo li primijetili uopće da ga nemamo? Nismo. Hoćemo li primijetiti sada da imamo strateški dokument? A zašto? Empirijski ću vam dokazati. Dakle, zakoni iz ovog resora stižu u ovaj sabor bez obzira imali mi strategiju ili ne, a ispravite me ako griješim, a mislim da ne griješim u ovome, strateško planiranje zahtjeva baš suprotno, zahtjeva da imamo strategiju iz koje onda proizlaze sva zakonska rješenja kada se odlučimo što želimo, kako, gdje, na koji način itd., a ja iz ovog dokumenta ne mogu iščitati ništa. Kaže ministrica da su se uvjeti promijenili od 2002. zadnji put kad smo imali dokument, da jesu, ali se dokument očito nije baš puno promijenio. Ja evo recimo o ULO hladnjačama slušam jako dugo otkad sam u politici, pa je gotovo niti jedan taj projekt realiziran, a ne moram vam objašnjavati što ULO hladnjače znače recimo za proizvođače voća, itd., itd. odnosno vrtimo se ovdje u nekom krugu, imam osjećaj da smo kao pas koji sam sebi ganja rep, a zapravo ne dolazimo ni do jednog rješenja, a zapravo nismo s ovim dokumentom postigli ništa osim da možemo evo reći da imamo strateški dokument, da on postoji, da na temelju njega možemo povlačiti europska sredstva, ali nismo riješili niti jedno goruće pitanje, niti ga možemo riješiti strategijom da se mi razumijemo, ali ono što strategijom trebamo rješavati je gdje sebe vidimo za tih 10.g., u kojoj, u kojem segmentu poljoprivrede. Jer kolegice i kolege ne smijemo zaboraviti da, da egzistiramo na tržištu EU. U EU postoje već zauzete niše u kojima jednostavno ne možemo biti konkurentni i ono što sam od strategije očekivao je zapravo da analizira gdje možemo biti konkurentni i kako i onda da naše zakonska rješenja usmjerimo ka tome, je li to vinogradarstvo, je li to maslinarstvo, je li to stočarstvo, ne može bit stočarstvo kao stočarstvo, može bit jedan segment stočarstva, je li to nešto treće, ne znam. O tome bismo trebali razgovarat prije donošenja ove strategije. No ono gdje smo apsolutno šampioni je kolegice i kolege ekološki otisak, ekološki otisak koji je jako slab, koji je gotovo nepostojeći zato što nažalost ne proizvodimo gotovo ništa. Iz godine u godinu naši inputi u poljoprivredi rastu, a outputi odnosno proizvodnja pada. Primjer je recimo ekološka proizvodnja jer se površine pod ekološkom proizvodnjom stalno povećavaju, doduše to nije neki impresivni postotak nažalost još uvijek zemlje pod ekološkom proizvodnjom, ali je isto tako paradoksalno da se povećava površina pod ekološkom proizvodnjom, a da ekološka proizvodnja i njezin output pada iz godine u godinu. Kada govorimo o stočarstvu, o mljekarstvu se dosta pričalo i danas za ovom govornicom, evo i Hrvatska poljoprivredna komora nas upozorava da bismo mogli ostati bez proizvodnje mlijeka i to vrlo brzo, a kažem ja u ovoj strategiji ne vidim rješenje za to. Tim više što smo već donosili zakonske prijedloge tipa Zakon o sjemenu ili Zakon o poljoprivrednom zemljištu koje je već u proceduri koji neće gurati tu priču u nekom, nekom cilju odnosno prema nekom cilju jer cilja jednostavno nema. Cilj je svaštariti valda i cilj je pogodovati velikima i sahraniti ono malo što je od poljoprivrede ostalo, a što to znači za ruralni prostor ne moram ni spominjati. Poštovani kolega, pitanje poljoprivrednog zemljišta jedno je od najvažnijih stavki koje izravno uvjetuju i utječu na razvoj poljoprivrede. Poseban segment je državno poljoprivredno zemljište posebno zbog toga, Zakon o poljoprivrednom zemljištu mijenjan je 20-tak i više puta, a usprkos tomu ni u ovom trenutku nije jasan dugoročni koncept raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem, trenutno u ingerenciji JLS uz velike probleme u provedbi i neujednačene prakse u prošlosti. Osim što je ovo pitanje detektirano kao razvojna potreba, u strategiji se ne razrađuje kroz provedbene mehanizme. Mislim da bi ta strategija trebala dati okvire i smjer u kojim se planira ići, a isto tako naglasiti važnost rješavanja problema neobrađenog poljoprivrednog zemljišta i njegovog stavljanja u funkciju. Poljoprivredno zemljište je osnovni resurs u poljoprivredi, ali je i izuzetan strateški, sigurnosni, kako god hoćete, resurs u modernom svijetu. Proizvodnja hrane, samodostatnost koliko god je ona moguća i u ovom globalnom svijetu i u EU znači jako puno, tim više što je i sadašnja kriza odnosno pandemija pokazala koliko su naši logistički lanci i dalje jako slabi. I u pravu ste kad kažete zapravo poljoprivreda bi trebala definirati što mi želimo u poljoprivredi. Dok mi to ne znamo mi doslovno bauljamo u mraku, tapkamo, tražimo se, svaštarimo i na kraju nećemo imati od toga ništa, a najmanje će imati naš poljoprivrednik. Pa postoje zato možda da bismo vidjeli kao se mijenjao stil, ali ne i sadržaj našeg ghost writer-a odnosno pisca iz pozadine ovakvih strategija. Recimo kad čitamo onu koja je nastala prije 20 punih godina možemo vidjeti slijedeće. Tržište zemljištem kao najvažnijim prirodnim resursom ograničava postojeća nesređenost zemljišnih knjiga te spori i zamršeni postupak usklađivanja katastra i gruntovnice što je samo jedan iako ne i glavni razlog nedopustivo visokom postotku neobrađenog poljoprivrednog zemljišta. Međutim, iako je Hrvatska razmjerno bogata poljoprivrednim zemljištem ono se općenito nedovoljno koristi. Razni čimbenici doprinose slabijem funkcioniranju tržišta poljoprivrednim zemljištem u Hrvatskoj, a uključuju institucionalnu rascjepkanost, složenost odnosa među dionicima, nedostatak podataka u postupcima izrade prostornih planova i ograničenja povezana s vlasništvom. Pa kako komentirate ovaj se razvija kolegice, jezik je živo tijelo kao što mi svi lingvisti znamo i normalno da jezik evaluira. I izgleda da je jezik više evaluirao u ovih 20 godina nego naše potrebe i naši ciljevi u poljoprivredi. A trebalo bi biti upravo suprotno. Zato što se cijelo tržište promijenilo, zato što se filozofija promijenila, zato što su se resursi strateški promijenili i poljoprivredno zemljište i hrana odnosno jedan od itekako bitnih resursa, ali eto to nekim činovnicima valjda ili nekim vodećim kadrovima u našim ministarstvima i dalje nije jasno. Nije im jasno da jedan lijepi dokument koji ćemo lijepo ukoričit ne znači ništa na kraju dana ako nam sadržajno ništa nije rekao. A to je upravo poanta koju ste vi pokušavali reći, ako sam dobro shvatio, to je da sadržaj ne donosi ništa novo, a 20 godina je prošlo i kažemo da su uvjeti na tržištu radikalno drugačiji. Poštovani kolega Hajduković ono što je glavna mantra koja se uvijek provlači u analizama hrvatske poljoprivrede da nismo samodostatni sa svojom proizvodnjom, da jednostavno nismo iskoristili sav potencijal koji imamo i da ovih 30 godina funkcioniramo na način da smo izuzetno uvozno orijentirano društvo i da zapravo i samim svojim politikama pogodujemo onima koji uvoze najčešće je to krupni kapital. Pitanje za vas je da li smatrate da ova strategija može okrenuti tu rijeku koju imamo? Hvala lijepa kolega Jakšić, apsolutno nismo samodostatni, samodostatni vjerojatno ne možemo ni biti osim u nekim strateškim proizvodima, ali dobro to je sad neka druga priča. Ali ako me pitate i konkretan odgovor na vaše pitanje ne mislim da ova strategija išta može promijeniti, ne mislim da može biti pomak u bilo kojem smjeru bilo dobrom, bilo lošem. Ova strategija sad jednostavnim jezikom govoreći donosi eto da bi imali jer očito je i zakonodavac i vladajući nam pokazuju da strategija postojala, ne postojala oni zakone donose, oni će ih donosit i zapravo ih uopće nije briga što piše u strategiji jer ako evo kolegica Nikolić je to spominjala želimo poticati male i srednje onda ovakav Zakon o sjemenu ili ovakav Zakon o poljoprivrednom zemljištu kakav je predložen apsolutno nema nikakvog smisla. Gospodin Vukas. Evo kolega Hajduković i vi dolazite iz Slavonije i vidim da diskutirate o strategiji, mene zanima vaše mišljenje gdje vi vidite hrvatsku poljoprivredu za 10 godina kad pogledate strategiju i kad pogledate realno stanje poljoprivrede jer strategija može biti dobro napisana, sigurno da tu strategiju nisu neke pod navodne znake budale pisale, ali kad pogledate trenutno stanje hrvatske poljoprivrede i strategiju gdje vidite poljoprivredu za 10 godina i da li će se dogoditi ono što bi strategije trebale donijeti da stvarno smanjimo taj egzodus iseljavanja naših ljudi iz Slavonije ili će se to i dalje nastavit pa ćemo opet na nekom popisu stanovništva za 10 godina imati rezultate kakve smo imali prije mjesec dana. Gdje vidim ako se pita strategija? Pa Hrvatska će hraniti vjerojatno cijelu Europu. Evo pogledajte jednu vrlo zgodnu emisiju svake nedjelje, prije Nedjeljom u 2 na HRT-u zove se Plodovi zemlje. … [[Upadica: Ne razumije se.]] Ne, ne Plodovi zemlje, a more ide poslije. I u Plodovima zemlje vam je jasno iscrtana situacija jer svake, svaki vikend je gledam, svake nedjelje i tu vam jasno se vidi koliko problema tu ima, nagomilanih problema. Koliko se proizvođači žale, koliko je sve zapravo orijentirano na to valjda da oni ne uspiju, a mi ne možemo valjda shvatiti da naš zadovoljni mali proizvođač znači život u ruralnom prostoru, znači neka radna mjesta pa makar to bila radna mjesta samo njegove obitelji odnosno znači život za jedan ruralni prostor. Kolega Hajduković, evo spomenuli ste i ovaj dio sa i Zakon o poljoprivrednom zemljištu i znamo da upravo je zemlja najvažniji segment kad govorimo o poljoprivredi. Imamo s jedne strane ovu dosta ambicioznu strategiju, a dok paralelno tome s druge strane imamo evo prijedlog Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji uvodi evo neke nove kriterije i za bodovanje i zapravo uvodi kraći period za koncesije. Znajući naravno da određene tj. da većina kultura zahtjeva i vrijeme pripreme i oplemenjivanje zapravo tla teško će se evo itko odlučit trošit novce i zapravo ulagati u zemlju za koju ni sami nisu sigurni da će im na raspolaganju biti za period duži od 2 godine. Pa evo molim vas malo dodatno vaš komentar na ovo. Tko će se više želiti baviti ili čak ne želiti, tko će se moći baviti poljoprivredom po ovakvom zakonu? Samo oni koji su bliski vlasti i to onoj lokalnoj evo da ne vrijeđam centralno, da se ne bunimo. Ili one koji imaju jako, jako snažno financijsko zaleđe. I onda se dovodimo u pitanje kako ćemo raspolagati tim jednim od glavnih strateških resursa naše države? Opet loše na žalost, opet loše, a ova strategija tu neće ništa pomoći jer strategija je trebala zapravo trasirati put što želimo, na koji način a onda ćemo sukladno tome raspodjeljivati zemljište. Mi smo krenuli obrnuto, prvo ćemo donijeti zakon kako ćemo raspolagati resursom, a onda strategiju. Nemate više replika.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici, predstavnici ministarstva, ministrice. Još jedanput dobar dan, lijep pozdrav svima. Ono što moram reći u početku svoje rasprave i što je vidljivo iz svih dosadašnjih rasprava, da postoji jedan konsenzus da želimo bolje hrvatskoj poljoprivredi i neka ta strategija bude jedan pokušaj tih nekih koraka. No, postavlja se pitanje s obzirom da imamo 30 godina samostalnu državu što se do sada uz taj konsenzus događalo i zašto uopće danas imamo tonove koji govore o tome da nam iz godine u godinu i pada poljoprivredna proizvodnja i imamo manjak samodostatnosti vlastite proizvodnje, raspravljamo o nepoštenoj trgovačkoj praksi, o uvoznim lobijima koji se pojavljuju. A kad to sve zbrojimo i zapakiramo u jedan paket moramo si priznati da jednim dijelom i propast hrvatske poljoprivrede ima veze sa demokratskim egzodusu koji vidimo na posljednjem popisu stanovništva. Ono što se provlači kao mantra kad se priča o hrvatskoj poljoprivredi i to se koristi u svakoj političkoj kampanji koristi se kod izrade svake strategije, koristi se u svakoj analizi. Uvijek se krene sa time da Hrvatska ima jako puno kvalitetnih poljoprivrednih površina, da imamo prostora sa bogom danom poljoprivrednom zemljom i da imamo ljude što je povijest pokazala kroz nastanak naših prehrambenih industrija koje se znaju baviti poljoprivredom i koji znaju razvijati takvu prehrambenu proizvodnju. No, tu obično priča stane i završi. Imamo godinama politike poticaja koje do ulaska u EU je teško bilo natjerati da krenemo u smjeru toga da potičemo tu produktivnost. Sjetimo se kakve smo sve makinacije i muljaže imali sa poticajima koji su dizali na poljoprivredno zemljište i na kapitalna ulaganja. Imamo godinama priču koju sam već spomenuo uvoznih lobija gdje se jednostavno stvorila fama da je jeftinije i bolje sve uvoziti nego imati vlastitu proizvodnju i stati iza nje. I sve to je dovelo do toga da imamo situaciju da u mislim tri kulture kad pričamo o ratarstvu smo samodostatni sa svojom proizvodnjom. Od zemlje koja je na poljoprivredi razvila snažnu industriju, jedna od njih je i Podravka iz moje Koprivnice, do zemlje koja s jedne strane nije samodostatna i s druge strane kad zagrebeš po onome što je ostalo od hrvatske prehrambene industrije i pitaš gdje je tu naša poljoprivredna komponenta dobiješ puno puta odgovor mi bi sve kupili što možemo u Hrvatskoj. Ali kad bi i kupili sve što možemo u Hrvatskoj ne bi zadovoljili ni 50% svojih potreba. I ono što je doprinijelo u tome svemu, je to da nemamo više mlade ljude koji su zainteresirani se na taj način uključiti u poljoprivredu kao što i u ovoj strategiji nismo si dali dovoljno truda da odgovorimo koji je to naš odgovor za ruralne sredine, kako želimo mlade ljude tamo zadržati i kako ih želimo vratiti. I kad sve zbrojimo i oduzmemo, a puno toga je danas spomenuto u svim raspravama moramo si na kraju postaviti pitanje da li je ovo što radimo sada sa 30 godišnjim odmakom dovoljno da bismo u sljedećih 10 godina ostvarili i vratili sve ono što se prosulo i što je nestalo. Znamo da je nestalo jako puno. Brojke su tu jako egzaktne, vrlo precizno pokazuju kako se kreće naša proizvodnja. Mogu reći da iz onoga što smo do sada čuli, što smo do sada imali prilike vidjeti u svim tim godinama, da se u SDP-u jednostavno bojimo da ni ova Strategija nije dovoljan taj iskorak, nije taj dovoljan zaokret, nego je samo uljepšavanje stagnacije koja nas čeka i u narednih 10 godina, daj bože da se varamo. Hvala lijepo.

Međutim, možete li nam nešto reći o katastrofalnom stanju proizvodnje mlijeka u Hrvatskoj, propasti mljekara, naših farmi. Mi trenutno proizvodimo oko 45% naših potreba, znači na 420 000 tona ili ne znam kako već, a pijemo puno više zašto se to u odnosu na prije osam godina prije ulaska u EU danas našim farmerima ne isplati. Svaki dan ste s njima u vezi. Pa dakle, ono što je sigurno da je naše porezne i poljoprivredne politike su donijele situaciju koju danas imamo da u masi toga doista jesmo nekonkurentni. Ono što je isto tu zanimljivo a pokazalo se u covid pandemiji kako su neke zemlje vrlo blizu napravile switch u svojoj poljoprivrednoj politici i rekle da moraju postati čim prije samodostatne. Nama je uvijek opravdanje da smo u EU da ne možemo napraviti ništa, pa neka caruju uvozni lobiji. A ako pričamo o samom mljekarstvu s jedne strane uvozni lobiji, s druge strane politika od prije 15, 20 godina. Ja još nisam bio ni punoljetan kad se ljude doslovce guralo da dižu kredite za lauf štale i sve što je tada išlo, pa ih je 95% propalo pa su nešto preuzele banke, pa da sad ne nabrajam tko je koju farmu gdje preuzimao i u Podravini i jednostavno smo dovedeni do ove situacije u kojoj jesmo danas, a to je da nam mljekarska industrija kao takva propada. U konačnici na selima je nekad glavni događaj navečer bila mljekara, a sad baš sva sela više mljekaru ni nemaju. Uvaženi kolega Jakšić kada pokušavamo evo u proteklih 30 godina sagledati kontinuitet naših poljoprivrednih politika, ovdje ste spomenuli nešto na što bih se htjela posebno osvrnuti, a to je samodostatnost. Za razliku od većine trendova koji su u poljoprivredi, ako uspoređujemo prethodnu Strategiju poljoprivrede i ribarstva i ovu sada išle na gore za razliku od detektiranja gotovo istih problema koji se sadržajno nisu promijenili u objašnjenju niti danas neke stvari smo 2002.g. možda i promašili i nismo bili dovoljno dugoročno orijentirani i danak plaćamo danas. Recimo kada govorite upravo o toj samodostatnosti 2002.g. mi čitamo o tome u našoj strategiji kako se da parafraziram samodostatnost treba napustiti i treba se okrenuti prema liberalizaciji tržišta, da ona više nema takvu težinu. Apsolutno da i nije tu samo poljoprivreda to bi sad mogli raširiti na jako puno polja, skrivanje iza liberalizacije nas je dovelo i sa poljoprivredom i sa prehrambenom industrijom i sa industrijom ovdje gdje jesmo danas. Ono što nam se pokazuje u današnjem svijetu i u doba inflacije pokazala je i covid pandemija, da jednostavno liberalizacija nije uvijek rješenje za sve probleme i da kolikogod to u nekim fazama izgledalo bogohulno jednostavno moramo biti spremni i na snažniju intervenciju države ako želimo spriječiti nepravdu, ako želimo spriječiti siromaštvo i ako u konačnici želimo sačuvati svoju vlastitu proizvodnju i svoje vlastite resurse. Mi na tome jednostavno nismo dovoljno radili, obično smo ko pijan s plota prepisivali ono što nam se poslalo iz Europe, a nismo u startu prihvatili da nismo konkurentni u utakmici u koju smo tada ušli. Iz vaših govora danas je vidljivo da kao i svi mi želite dobro hrvatskoj poljoprivredi i hrvatskom poljoprivredniku, no često su ljudi obeshrabreni za traženja savjeta i često se niti ne javljaju na natječaje za bespovratna sredstva jer smatraju da su ona već namijenjena nekim drugima pa tako je i kod zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta. Za nadzor korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države nadležna poljoprivredna inspekcija u 2020.g. je obavila 1090 nadzora, donijela 205 rješenja i 65 optužna prijedloga. Smatrate li da ima dovoljno resursa Državni inspektorat ili bi to bolje odrađivala lokalna zajednica i kako će ova strategija zapravo doprinijeti boljoj korištenosti odnosno iskoristivosti poljoprivrednog zemljišta? Pa resursa definitivno ima dovoljno i mislim da bi jednostavno bilo još bolje da tu postoji adekvatnija koordinacija i komunikacija između lokalne samouprave i lokalnih zajednica i samog inspektorata jer bi tu došli do još više i još boljih rezultata. Ove brojke pogotovo ako znamo o kakvim se površinama obično radi su definitivno porazne i tu se vraćamo na ono što sam spomenuo u početku svog izlaganja da nažalost smo imali godinama politiku poticaja isključivo kroz površinu, ne kroz ono što je ostvareno i imamo jako puno primjera da kao što nam se pojavila stečajna mafija da nam se pojavila poljoprivredna mafija gdje je bilo samo bitno nagrepsti i nakupiti čim više zemljišta na sebe, na to dići poticaj, a nek tamo raste šikara. Poštovani kolega. Kada ste govorili u uvodu da imamo jako kvalitetno tlo to me podsjetilo na jednu primjedbu isto tako kad smo razgovarali o ovoj strategiji i o tome da se i ovdje spominje da imamo veću očuvanost tla i okoliša u odnosu na prosjek EU, da zapravo činjenica da je u Slavoniji tlo sa humusom manjim od 1% što znači da je zapravo skoro pa neplodno i da morate koristiti velike količine pesticida, umjetnih gnojiva da bi imali kakvu takvu proizvodnju, da ne kažem da je navodnjavanje nemoguće jer to je tlo humus i onaj koji zadržava vlagu, ako nemate humusa ta voda jednostavno prođe kroz to tlo. Dakle, evo samo kažem primjedba o toj priči da je u Slavoniji kvalitetno tlo možda to i nije baš tako točno. Pa dobro ja se s vama mogu složiti sa nekim podacima i naravno da gdje dolazi do povišene eksploatacije da se može pojaviti problem u samoj poljoprivrednoj zemlji. Ali ono što nam je pokazala povijest Hrvatske je to da se uvijek znalo obrađivati poljoprivredne površine i da kad je postojala volja su nastajali pogotovo u Slavoniji veliki kombinati, velike zadruge koje su zapošljavale jako, jako puno ljudi. A i ne vjerujem, sad se bacam na jedan apsolutni drugi problem da kad pričamo o Fortenovi da bi bilo toliko vike, galame i da bi toliko Rusi i neki drugi investitori se grebli za zemlju koja je apsolutno bezvrijedna i ništa ne valja. Dakle, sve što smo danas ovdje čuli ne upućuje na to da je Vlada odlučila promijeniti paradigmu upravljanja poljoprivrednom djelatnošću sa one koja je usmjerena na isključivo tržišnu logiku na onu koja bi bila usmjerena na planiranje, na planiranje i plansku poljoprivredu doslovno kao što imaju druge zemlje EU i na poljoprivredu koja je organizirana na način da naši proizvođači mogu znati što im je tržište i gdje će im biti tržište. Dat ću vam primjer, ako imamo Podravku i ako Podravka kaže da i sve otkupimo šta ima u Hrvatskoj 50% potreba bi imali onda je do ministarstva da sjedne zajedno sa Podravkom isplanira njihove potrebe, iskomunicira to proizvođačima, okupi ih, okupi ih u zadrugu i njima daje subvencije [[Upadica Radin: Vrijeme.]] kako bi taj proizvod koji imaju bio konkurentan u odnosu na ono što Podravka kupuje [[Upadica Radin: Hvala lijepa.]] a mi to još uvijek nemamo [[Upadica Radin: Odgovor g. Jakšić.]] Vi kažete da ste napravili navodnjavanja, a niko nije došao tamo proizvodit [[Upadica Radin: Jel me čujete?]] pa se to tak radi. Držite to na umu. Ja se s vama apsolutno slažem u svemu onome što ste rekli i nedugo sam bio na jednom panelu o budućnosti lokalne samouprave u RH gdje sam rekao da mi imamo paradoks, kad se raspadala Jugoslavija da ono što je možda i bilo dobro u toj državi smo uništili do temelja, a ono što nije valjalo smo uzeli i digli još na N-tu. Tako da i tu imamo situaciju da se odustalo od bilo kakvog planiranja. Ima danas jedna dobra kolumna u jednom dnevniku o g. Stjepanu Zduniću koji je bio prvi hrvatski ministar društvenog planiranja, pa je onda to netko izbacio jer eto to vuče na komunizam i nije dobro, a sve što se događa u ovih 30.g. pokazuje da nam je ipak neki vid društvenog planiranja trebao. To je jako vidljivo i kroz poljoprivredu, kroz poljoprivrednu proizvodnju, stanje tla, kroz navodnjavanje jer mislim da je tragedija da jedan Izrael koji nije baš da ima klimatske uvjete za vrhunsku poljoprivredu je danas otišao ohho ispred Hrvatske. Dobro, dobro. Gospodin Hajduković, izvolite. Ja sam se htio referirati na nešto drugo što ste rekli, a to mislim da je zapravo rak rana naše poljoprivredne proizvodnje, ne kontroliranje poticaja, znači ako nešto potičemo, ako imamo neke inpute onda očekujemo i neke outpute, a na kraju ispada da što su poticaji veći to je proizvodnja odnosno to je rezultat slabiji, što onda u prijevodu znači za hrvatske porezne obveznike da doslovno bacamo novac kroz prozor jer nešto potičemo, vjerojatno znamo zašto iako i to pitanje, čitajući ovu strategiju mi i nakon nje nećemo znati što potičemo i zašto, ali čak ni to što potičemo i zašto ne kontroliramo. I onda vam se dešava da imate nasade koje vlasnici puste da zarastu u korov ili grla koja puste da lutaju Velebitom, a za njih uredno primaju poticaje. To nije budućnost poljoprivrede. Odgovor. Dobro, tu moram priznati da pogotovo ulaskom u EU se ponešto toga ipak mijenja i te kontrole idu na jedan viši nivo i vjerojatno je razlog što i Europa kontrolira neka sredstva koja idu kroz njih, ali kad pričamo o poticajima, pa onda i o socijalnim transferima i o svemu što smo imali u ovoj zemlji do sada hajmo si priznati da u puno situacija se to koristilo da bi jedino i isključivo bila glasačka mašinerija za neku situaciju. To je bilo vidljivo u poljoprivrednim politikama i u poticajima. Imate taj slučaj u Zagrebu sa mjerom roditelj odgojitelj. Bacimo brdo novaca ko iz helikoptera, al nemoj nas na kraju dana pitati koji je rezultat i što smo mi proizveli i što smo ostvarili. I to je bila politika hrvatska poljoprivredna, poticaji su iz godine u godinu rasli, nije to išlo samo na zemljište, išlo je i za kapitalna ulaganja za traktore, pa su onda u jednom selu svi kupili traktore i dobili mislim 50% od države, a nama je proizvodnja i prinos padao iz godine u godinu. I posljednja replika gđa. Mrak-Taritaš. Dakle, mi bi tu ipak voljeli nekakvi, dobro da razgovaramo o ulozi države u svemu tome, ali ono što je mene potaklo na repliku je nešto drugo. Vi dolazite iz grada i gradonačelnik ste grada gdje je za razvoj tog grada, za razvoj sveg tog prostora ja bih se usudila reći velika uloga i značaj Podravke. Dakle, velika uloga i značaj jedne tvornice koja je nastala točno tamo i nije nastala slučajno tamo, nastala je vezano i gdje je zapravo cijeli taj podravski dio da tako kažem imao određeni pomak gdje je bila vezan i apsolutno vezano s proizvodnjom vezano uz Podravku. Ja se često pitam dakle mi nekad imamo osjećaj da sve što je bilo prije ne valja ništa i od nas počinje život i sad ćemo mi krenuti iz početka. Zašto takva nekakva iskustva koja smo imali, koji su se pokazala dobra ne nastavimo dalje? Pa ja bi tu sad napravio distinkciju između privatnog sektora što Podravka ipak većim dijelom je i države. Ne sad s namjerom da branim Podravku, ali tu je sad važna uloga države jer očekivati od Podravke da sve to uzme isključivo na sebe, a takmiči se na tržištu i to na europskom i svjetskom tržištu je jako, jako teško. Tu je bitna uloga države jer dobar primjer ste dali, Podravka je prije 30.g. zapošljavala 12.000 ljudi, danas zapošljava mislim 6.400. U tom periodu je propalo podravsko gospodarstvo koje je imalo hrpu svoje zemlje i hrpu svoje obradnje, rasturene su skoro pa sve kooperacije, vraćeno je nešto sitno, Podravkine farme su nestale, u jednoj od tih faza je zatvorena i klaonica i sad se s odmakom od negdje 30, negdje 20, negdje 10.g. pitamo zašto nismo samodostatno i gdje je to sve nestalo.

Ja ću ovdje pokušati nešto reći o strategiji s naglaskom na onaj dio koji se odnosi na ekološku proizvodnju. U tom smislu čini mi se važnim istaknuti neke stvari koje se navode u ovoj strategiji, a koje su možemo reći i u suprotnosti s onime što se ranije događalo kada govorimo o zakonskim izmjenama koje bi trebale poticati ekološke politike. Recimo primjerice ovdje se govori o poticanju ekološke proizvodnje i činjenici da će se uzeti u obzir relevantne EU i nacionalne akte strateškog planiranja iz ovog područja. I također poticat će se uporaba lokalnih genetskih resursa npr. domaćih i udomaćenih pasmina i sorti. Sada se možemo sjetiti onoga što se događalo ranije, kakvu smo raspravu imali i politiku oko donošenja novog Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja gdje je tek nakon velikog pritiska gotovo ujedinjene oporbe i određenih proizvođača sjemena i udruga odlučeno ipak da će se izmijeniti prvi zakonski prijedlog tako da će se barem donekle zaštititi naše sjeme. Kada govorimo o našoj Poljoprivrednoj strategiji, kada uspoređujemo ono o čemu smo razmišljali 2002. godine o prethodnoj strategiji, ono o čemu govorimo danas vidimo da smo se svi tada nadali da će nas spasiti liberalizacija tržišta i da smo nadišli samodostatnost koja je trebala biti ostatak prošlih vremena. Međutim, što nam se danas dogodilo nakon iskustva liberalizacije tržišta. Dogodilo nam se da nemamo razvijenu samodostatnost, a istodobno se upravo branimo od tog istog tržišta. Primjerice kada govorimo o tome u kakvom su trenutnom kaosu naši poljoprivrednici moramo imati poseban oprez da ne kreiramo pravila različita od onih koja imaju druge zemlje u okruženju, jer se time naši proizvođači, naš prehrambeni suverenitet stavlja u nepovoljan položaj na zajedničkom europskom tržištu. Isto tako kada govorimo o onome što sam i pitala prethodno kolegicu Petir, a to je načinu na koji ćemo upravljati našim poljoprivrednim zemljištem vidimo da nam istječe moratorij prodaje poljoprivrednog zemljišta, a istodobno idu zakonske izmjene koje idu prema tome da Republika Hrvatska ima pravo prvokupa kupljenog poljoprivrednog zemljišta koje bi se trebalo odnositi možda greškom, ali čak i na privatno zemljište protiv čega su se mnoge udruge opravdano pobunile. Dakle, nakon tog jeka liberalizacije mi smo sada u situaciji da se od te iste liberalizacije branimo. Kada govorimo o ekološkoj proizvodnji i onome što se ističe unutar ove strategije da bismo trebali pratiti relevantne EU i nacionalne akte strateškog planiranja, onda možemo primijetiti da se unutar EU govori o povećanju površina pod ekološkom proizvodnjom na 25% površina koje je Hrvatska dužna pratiti. A gdje smo mi trenutno u iskoristivosti našeg zemljišta kada govorimo o ekološkoj proizvodnji? Zanimljiv je cinizam ove strategije gdje se govori o tome da veća očuvanost tla i okoliša u odnosu na prosjek EU daje bazu za širenje ekološke poljoprivrede posebice na zapuštenom poljoprivrednom zemljištu. Sada zamislite činjenice da nismo obrađivali poljoprivredno zemljište postalo je naša komparativna prednost zbog koje ćemo moći razvijati ekološku proizvodnju.

Mi smo još daleko, daleko od željenog cilja. Ekološka proizvodnja svakako je budućnost, svakako je nešto što ima veću dodanu vrijednost i što pomaže očuvanju poljoprivrednog zemljišta, ali treba napomenuti voljela bih čuti i mišljenje resorne ministrice o tome da se ona ne može uzimati samo svrhovito. I ono na što upozoravaju stočarske udruge, pa unutar ove rasprave da upravo predložene mjere preraspodjela potpora, te opredjeljenje u smjeru ekološke proizvodnje mogu ugasiti njihovu proizvodnju. Dakle, očito postoji problem kolizije između onoga što su naše stočarske udruge u stanju proizvesti i onoga što mi želimo kao nekakve svjetske trendove, pa čak i kada govorimo o ekološkoj [[Upadica Radin: Hvala.]] proizvodnji koja je izrazito bitna. Na žalost uglavnom Hrvatska nije uzorana niti je zasađena. Nisu dali neočekivane, nego nikakve rezultate tako da ovoj strategiji bi se trebalo posvetiti tome da zabranimo proizvode koji su tretirani liposatom jer to pogoduje … [[Govornik se ne razumije.]] a ne našim ekološkim proizvođačima, da se zabrani GMO u potpunosti osim u medicinske svrhe. Ja dam i dao ova dva zakona u proceduru još 2020. u 7 mjesecu još nije bilo rasprave kao i zabrana prodaje poljoprivrednoga zemljišta. Jednom smo dobili moratorij. Postavlja se pitanje da li smo mi jednakopravni u EU ili samo Vlada poguduje Monsantu i multinacionalnim kompanijama. To je pitanje da li smo suvereni? Trenutno se na razini izmjene cijele Europe vodi rasprava o tri regulative. Dakle, ja bih jako rado voljela čuti kada govorimo o tim direktivama i politikama koje se sada odvijaju na razini EU kakav će biti stav Republike Hrvatske i mislim da tu trebamo zadržati onaj prethodni stav da nikakav oblik GMO-a, a s obzirom da se govori o izmjeni tih regulativa sada je to važno ponovno naglasiti uključujući i nove tehnike genskih manipulacija za nas nisu prihvatljivi kao ni novi administrativni tereti poput obavezne registracije čuvara genske raznolikosti, ograničavanja razmjene sjemena koji će dodatno opteretiti, demotivirati, oslabiti naše proizvođače domaćeg sjemena što je izuzetno važno jer je to početak poljoprivrede.

Poštovana kolegice, u strategiji je navedeno poticanje ekološke proizvodnje i to kroz razne potpore kao i pokrivanje troškova prijelaza na prakse, metode ekološke proizvodnje, da će se nadopuniti ulaganja u infrastrukturu. Međutim, prema ovom Zakonu o poljoprivrednom zemljištu što ćemo uskoro imati u drugome čitanju razvoj ekološke proizvodnje se uvjetuje kao kriterij sa minimalno 25% ukupnih površina, a da bi se za to dobilo svega mršavih pet bodova. To je naša hrvatska stvarnost dok ostatak Europe se maksimalno okreće prema upravo takvoj vrsti proizvodnje. U konačnici na to je Hrvatsku obvezalo novi potpisani ZPP. Stoga takvo bodovanje na svega 5 bodova za ovu vrstu proizvodnje je totalno demotivirajuće, ponižavajuće kako za postojeće eko proizvođače tako i za sve ostale buduće.

Dakle, mi smo sada na nekih 7% što znači da trebamo gotovo 4 puta povećati poljoprivredno zemljište koje koristimo za ekološku proizvodnju da bi dostigli željeni cilj. Međutim, ono što me zabrinjava, a što bi htjela čuti od resorne ministrice odnosi se i na ovaj dio koji izražava zabrinutost, a to su udruge različite stočarske udruge koje smatraju da će takav zaokret prema ekološkoj proizvodnji njih oštetiti i da ona oni tu ne mogu konkurirati. Podsjetila bih recimo da smo sličnu situaciju imali s plinom kada smo se hvalili odnosno premijer Plenković unutar EU da se mi okrećemo održivim izvorima energije i da nas plin više ne zanima u 10. mjesecu, a sada kada je krenula ova kriza vidimo i koliko nam je plin potreban i koliko smo o njemu ovisni. Dakle, ja sam apsolutno za ekološko ali moramo uvažiti i realne potrebe i vidjeti gdje je to ekološko problematično [[Upadica: Hvala lijepa.]] ili smetnja našim proizvođačima bilo stočarima, bilo drugim poljoprivrednim proizvođačima. Poštovana kolegice iz vaše rasprave i replika koje ste do sada davali vidi se da ste si dali truda napraviti usporedbu između stare strategije i ova koja se danas predlaže, a svjedoci smo da proteklih 30 godina politike prema poljoprivredi je dovelo do toga da imamo smanjenju proizvodnju, da imamo manje obiteljskih gospodarstava, da su se praktički ljudi iselili s područja na kojem se dešava poljoprivreda i moje pitanje je relativno jednostavno. Da li vidite u ovoj strategiji išta što će promijeniti ove trendove koji se dešavaju u RH? Vi ste nešto govorili o ekološkoj poljoprivredi. Nije spor ekološka poljoprivreda. Spor je kome čete prodati proizvod i tko će uopće napravit taj proizvod. To je ovaj dio koji se odnosi na liberalizaciju tržišta gdje smo vidjeli da smo na vrijeme pokušavali ići s trendovima, ali nismo uočili opasnosti koje nas očekuju tom liberalizacijom. I sada kada se trebamo vratiti samodostatnosti nemamo gdje ni kud. Ako uspoređujem te dvije strategije moram reći čak da mi je draža ova prethodna zato što je jasnija i konkretnija. Ima puno više podataka kojima raspolaže iz kojih se može iščitati nekakav opis stanja, a ova strategija o kojoj trenutno govorimo je puno više prostor općih mjesta nego što je nešto za što se možete konkretno uhvatiti osim kao liste lijepih želja. I sada kada me vi pitate gdje tu vidim možda nekakav pomak teško mi je reći jer je to dosta generalno i onda za razliku, osim ovih tablica koje su teže čitljive gdje imate nekakve konkretnije ishode i brojke. I onda zaista ne mogu procijeniti hoće li se, je li to namjerno rađeno tako da [[Upadica: Vrijeme, hvala.]] se ne može provjeriti taj učinak kasnije. Kolegice Selak Raspudić, Europski revizorski sud je izvijestio da polovica novca koji se troši na ublažavanje klimatskih promjena troši se upravo u okviru zajedničke poljoprivredne politike, ali u zadnjih 10 godina nije uočen napredak osim kod 3 države, a to su Grčka, Litva i Hrvatska, a razlog je taj što je došlo do smanjenja broja mliječnih krava. Pa me zanima koje mjere vi smatrate da bi trebalo poduzeti kako bi se produktivnost povećala, kako bi bar zadržali broj mliječnih krava na istoj razini, a s druge strane kako bi uspješno odgovorili na zahtjeve klimatskih politika i smanjenje emisija stakleničkih plinova koji su ozbiljna prijetnja jer u hrvatskoj poljoprivredi čine 11,4% odnosno hrvatska poljoprivreda sa 11,4% doprinosi ukupnoj emisiji [[Upadica: Hvala.]] stakleničkih plinova [[Upadica: Hvala lijepa.]] u Hrvatskoj. Ja sam se u svojoj raspravi fokusirala više na korištenje poljoprivrednog zemljišta i ekološku proizvodnju. Ovo je pitanje načina na koji je ovaj dokument razrađen odnosno nekakvih ishoda koje možemo očekivati kao posljedicu ovih dokumenata, a tu je moja procjena da oni osim nekakvih načelnih pretpostavki nisu dovoljno jasno razrađeni da možemo reći da će ovakve politike polučiti određeni učinak odnosno da ovakve politike neće dovesti do željenog rezultata. U tom smislu sam kritična prema ovom dokumentu, a inače nemam velika očekivanja od strategija kao takvih jer su one po prirode stvari pune općih mjesta pa se tako i sa ovom strategijom u puno toga i ovoga što vi govorite o rješavanju tog problema konkretno mogu složiti. Ali nije pitanje samo mogu li se ja složiti ono što mene zanima je praksa. Ako postoje stočarske udruge koje se žale da će ih možda oštetiti ovaj zaokret prema ekološkome vidjeti gdje se nalazi problem [[Upadica: Vrijeme.]] i što se može učiniti da oni ne osjete teret nikakvih [[Upadica: Hvala.]] pozitivnijih politika prema kojima se i Hrvatska ovom strategijom okreće.

Ali ono što sam naveo u pojedinačnoj raspravi smatram da strategija kasni najmanje 3 godine, da su ciljevi strategije pomalo zastarjeli i da naša poljoprivreda nije na stupnju razvoja kad bi je komparirali sa strategijom koja je napisana.

Da li će poboljšat status naših mljekara? Neće. Neće. Da li će poboljšati status ljudi poljoprivrednika koji se bave tovom svinja? Neće. I to su stvarni problemi. I onda iz rasprave kako ljudi repliciraju dođemo do puno stvari da vidimo da ta strategija koja će na kraju biti izglasana ne da neće ništa riješiti nego će možda čak neke stvari i zakomplicirati. I onda imamo kolegu Ivanovića koji kaže da imamo 17 projekata sustava za navodnjavanje i da nijedan nije u funkciji. Pa naravno, strategija će ga pokriti na papiru, naći će se neki fond ili banka koja će sustav za navodnjavanje financirati, neko će uzeti novce za opremu, banka će uzeti kamate, a na kraju nemamo niti poljoprivrednoga poduzeća niti OPG gdje će se taj sustav za navodnjavanje implementirati. I to je ono što kažem, nije sigurno tu strategiju pisala neka budala, pa sigurno da su strategiju pisali stručnjaci, ali naša poljoprivreda nije na tom razvoju. Mi kad pogledamo mljekare, pa mi imamo potencijala da ne uvozimo mlijeko, ali ga uvozimo, mi imamo potencijala da ne uvozimo svinjetinu, ali je uvozimo, mi imamo potencijala da ne uvozimo junetinu, ali je uvozimo, a i dalje pišemo strategije. Pa mi moramo jednom napraviti planski šta nama u Hrvatskoj treba, koliko toga možemo proizvest, kome ćemo to proizvest i kome ćemo na kraju prodati. U '23.g. skidamo moratorij na prodaju poljoprivrednog zemljišta, pa to nam je zadnja šansa da sačuvamo nacionalni interes strateški, da vidimo u čiji će posjed doć ta zemlja. Vidimo šta nam se dogodilo sa Agrokorom da tisuće i tisuće hektara je došlo pod koga? Pod ruske banke. Ma lako je pisati strategije, pa ja ću naći 20 konzultanata koji će za te novce koje je platio napisat vrhunsku strategiju, pa i ne mogu reći da u toj strategiji nema dobrih stvari, ali nažalost mi smo našu poljoprivredu od starta ubili, od privatizacije poljoprivrednih kombinata, od raspodjele poljoprivrednog zemljišta. Pa koliko smo samo izmjena Zakona o poljoprivrednom zemljištu imali? I šta sad kada bi napravili bilancu naše poljoprivrede imamo jedino ratare koji su zadovoljni jer je merkantila poskupila. A šta smo ubili? Čim je velika cijena merkantilu ubili smo stočarsku proizvodnju, ubili smo ove tovljenike koji moraju kukuruz koji proizvedu da bi nahranili stoku da bi prodali junetinu mora ići u minus jer bi im lakše bilo prodat kukuruz, uzet novce te godine. Niko ne zna, pa poljoprivreda se gleda na pet godina, prosječne cijene se gledaju na pet godina. Tako da mogu reći da nismo na vrijeme iskoristili planiranje, nismo na vrijeme potakli sektorske poljoprivredne politike, nema akcijske planove, a mi smo sad već trebali imati po sektorima razrađene akcijske planove kako ćemo gdje i na koji način pomoć proizvođačima da uopće ostanu. Spominjao je kolega Hajduković emisiju „Plodove zemlje“, kad slušamo ministricu poljoprivreda super, cvjeta, sve je krasno ali onda ukinite emisiju „Plodovi zemlje“ pa da to ljudi ne gledaju, da nemamo problema. A meni je svaki put muka u želucu kad tu emisiju gledam ili probleme imaju tovljenici svinja ili probleme imaju ljudi koji ne mogu doć u posjed poljoprivrednog zemljišta ili probleme imaju pčelari i onda na kraju od svih tih strateških planova donesemo genijalan onaj prijedlog za izmjenu sadnog materijala, da i ono malo nekih entuzijasta koji praktički su mali u udjelu poljoprivredne proizvodnje da i njih sateremo do kraja. Pa kakve mi to strategije donosimo da nam je poljoprivreda takva kava je? A najbolje stanje u hrvatskoj poljoprivredi pokazao vam je popis stanovništva i dobro se treba zamisliti kud će ta poljoprivreda ić. Ako ništa drugo omogućimo tim ljudima da bolje tu zemlju prodaju '23.g.

Uvaženi kolega Vukas. Evo vi ste i danas ranije u izlaganju u ime kluba rekli nešto vrlo zanimljivo i to mi je baš onako ostalo, rekli ste imamo dokument na 150 strana i težak 2 kg. No evo glavno pitanje je da li taj dokument, ta strategija da li ona udovoljava onome što joj treba biti svrha i daje li ona zapravo okvir i smjer u koji mi želimo i trebamo ić? Koliko je ona zapravo primjenjiva na terenu? Kao vi i jednako tako i ja imam dojam da su oni koji je predstavljaju i oni koji su evo došli danas ovdje shvatili nekako upravo to kao zadatak koji treba napisat i predstavit čisto da se zadovolji forma i da nekako možemo reć da imamo strategiju.

Kad gledate konzultante koji su pisali strategiju i kad bi ja zatvorio oči i ne bi znao ništa o hrvatskoj poljoprivredi rekao bi da je strategija ok, ali međutim kad pogledamo da ta strategija neprovedena i moj zamjerak je što sam rekao u pojedinačnoj raspravu ili ja to možda nisam vidio trebali napraviti terensko istraživanje da se obuhvatu proizvođači, da se napravi jedna anketa da točno ljudi kažu šta im treba, gdje im se može pomoći, gdje treba intervenirati. Pa ne možeš ti strategiju pisati iz ministarstva, a da ne ideš na teren. Pa ja sam imao kontakta sa ministarstvom tamo kad pođeš moraš popit Normabel ako misliš normalan izać. Pa tamo ti niko ne zna odgovor dat na ništa, ovaj se boji šefa, ovaj nema svoje mišljenje, ovaj će te uputiti nešto krivo, pa to je katastrofa.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Pa kolega Vukas moram vas malo ispraviti, nisu više ni ratari zadovoljni. Nažalost, gnojivo je otišlo 300%, mehanizacija je skupila barem 30%, polovna mehanizacija i oprema poskupila 30%, poskupili su rezervni dijelovi, poskupila je radna snaga u poljoprivredi, poskupili su i usluge kombajniranja i raznih usluga u poljoprivredi tako da ni oni koji su eto ovih godina stvarno bili zadovoljni više nisu i izgleda da više nikoga nemamo zadovoljnog u hrvatskoj poljoprivredi, da će svi sada kukati, a možda nam se konačno opet dese i traktori na cesti pa da se netko zapita da situacija stvarno nije u redu. Ja mislim da ste na neke stvari dobro ukazali, a ovo planiranje, ha gledajte kad se nešto isplanira onda se vidljivo i očekuje nešto nakon toga.

Pokušavam doći do cijene mineralnog gnojiva koliko je njihov prag, prije 20 dana je nije znao ni odgovoriti, ali sigurno je 3 puta poskupilo.

Nije bitno sad, bilo je i SDP-ovih ministara neću ja tu nikoga hvaliti, bilo je i vlada koliko je bilo ali ajmo jedanput zaboraviti ideologiju i stranke i probat pomoć hrvatskoj poljoprivredi. Pa ovo nije dobro, a mi pišemo strategije, plaćamo i još donosimo te nekakve kutijice od breze da vas impresionira ne znam čime. Poštovani kolega, dakle mi cijelo vrijeme nekako kroz te strategije i svako misli da s njim počinje ispočetka, kao da ništa prije nije bilo i svaki put idemo ispočetka i ne znam do kad ćemo ići. Ja sam imala prilike dakle baveći se prostornim planiranjem uspoređivati karte Hrvatske na 15. veljače '68., ne tamo pred jako dosta godina, ali ne baš tako jako daleko jer me zanimalo način na koji su se pojedini prostori pretvarali u građevinska područja to su bile snimke iz zraka. I kad uspoređujete nisu se te površine pretvorile u građevinske nego je te površine pojelo neobrađivanje zemljišta i zapravo makija, ne i šuma, ne nekvalitetne šume nego agacija ili ne znam što sve ne, dakle i te i to bi nešto što bi trebao biti nama alarm i vidjeti što napraviti da se barem dio [[Upadica: Hvala lijepa.]] tog zemljišta vrati u poljoprivredno. Pa dobro ste mi sad dali da vam ogovorim jer kad bi išli u zemljišne knjige i u katastar i kad ćete ići na buduće natječaje o raspodjeli poljoprivrednog zemljišta onda ćete naći x hektara šikare koje će se prodavati pod poljoprivedno zemljište. I ljudi će biti sretni da dobiju šikaru. A pođite u susjedne zemlje, pođite u Italiju, pođite u Francusku, pođite gdje ćete otići pa ćete vidjeti kako oni izgledaju i autocestom i iz zraka. A mene ova naša poljoprivreda i ovi svi akcijski planovi podsjećaju na ministra Horvata i obnovu Banovine. Pisat ćemo, pisat ćemo, pisat ćemo, a ništa se u praksi neće napraviti da se pomogne tim ljudima zbog koji se ovo sve skupa piše. Poštovani kolega Vukas, pa evo moram reagirati na jedan od vaših navoda, a to je upravo navod o sadnom materijalu. Pa evo koliko se ja sjećam, a član ste Odbora za poljoprivredu mi do sada smo imali ili pred nama je 50-a sjednica Odbora za poljoprivredu, imali smo nekoliko tematskih sjednica i koliko znam ministarstvo je praktički sve prijedloge i komore i udruga apsolviralo sve prijedloge oporbe čak su se i neki članovi oporbe pobunili da kako sad se sve to akceptira. Ja jedino ne znam vi kao član Odbora za poljoprivredu da li ste bili na tim sjednicama, evo ovaj to valjda vi znate, ali puno smo raspravljali o tome i apsolutno sve je apsolvirano. Pa nisam ja taj koji će reći kad se nešto prihvati da nije dobro, ali ono je sramota i tragedija šta je došlo. Pa pogledajte javnu raspravu koliko je došlo kritika na taj zakon. Pa ja sam bio na okruglom stolu koje su ove udruge, organizacije organizirale u sveučilišnoj knjižnici pa ljudi su se digli na noge, zašto, da bi ljudi koji su plaćeni u ministarstvu napravili to da su napravili kaos. Pa to je ono što ja kažem. Pa mene bi sramota bilo da sam državni tajnik ili ministar sa takvim prijedlogom zakona izaći pred sabor, a kamoli pred hrvatske proizvođače.

Na kraju je ispalo dobro, super, prihvatili ste, ali zbog čega smo tu gubili cijeli dan se raspravljali i u prvom čitanju odbili sve amandmane, odbili sve i onda u drugom čitanju ste se sad opametili preko noći [[Upadica: Hvala lijepa.]] i rekli bili smo u krivu.

Poštovani predsjedavajući, poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege, pred nama je Prijedlog Strategije u poljoprivredi do 2030. godine, strategije koja je prošla javno savjetovanje gdje je bila 30 dana, došla je prema mojem saznanju 100-tinjak komentara. To je značajan dokument u kojem za ovom govornicom uvijek pričamo, govorimo koliko je potreban i važan. Kad govorimo o poljoprivredi moramo reći 3 važne stvari. Da je to ljudska djelatnost koja je važna za život i prehranu ljudi te osobu industrijskih, industrije. Izvozna funkcija poljoprivrede također ima značajnu funkciju kod ostvarivanje što većeg deviznog priljeva no moramo učiniti sa ovom strategijom sve da naši poljoprivredni proizvođači budu zadovoljni, da mogu živjeti normalno a ne samo preživljavati od svog i da kvalitetni poljoprivredni proizvodi dolaze na police trgovačkih lanaca, a ako bude sreće da jedan dio ode van RH. Kritičari će reći ništa se do sada nije napravilo, no moramo ipak biti pošteni i reći koliko je u ovim kriznim situacijama koje su bile od pandemije Ministarstvo poljoprivrede uložilo i dalo u poljoprivredu. Ja dolazim iz Međimurske županije i reći ću da je recimo npr. u Centar proizvodnje krumpira RH u Belici uloženo u 11 modernih skladišta preko 45 milijuna kuna, ali jedan podatak je tu bitan i važan kojeg moramo zapamtiti. Od tih 11 svega su tri bile proizvođačke organizacije, što je po meni loše jer bi naše poljoprivredne proizvođače trebali povezivati da budu čvršći, jaki i konkurentni na tržištu. Isto tako paket mjera Vlade za ublažavanje rasta cijena zbog poskupljenja energenata donio je poljoprivredi ako se ne varam 250 milijuna kuna, gdje će 200 milijuna otići za pomoć u kupnji umjetnog gnojiva, a 50 milijuna u ribarstvo. Vizija poljoprivrede ja mislim da je usuglašena i da treba proizvoditi veću količinu visokokvalitetne hrane po konkurentnim cijenama, održavati i upravljati prirodnim resursima u ovim ja ću reći složenim i promjenjivim klimatskim uvjetima te doprinijeti poboljšanju kvalitete života i povećavanju zaposlenosti u ruralnim područjima. Strateška vizija za poljoprivredu u ovoj strategiji oblikovana je kroz nekoliko ciljeva, a to su povećanje konkurentnosti i otpornosti poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene, jačanju konkurentnosti poljoprivredno prehrambenog sektora, obnova ruralnog gospodarstva i unapređenju uvjeta života u ruralnim područjima te poticanje inovacija u poljoprivredno prehrambenom sektoru. Svaki od strateških ciljeva povezan je s nekim od razvojnih potreba hrvatske poljoprivrede. Ja podržavam ovu strategiju, ali tu ne smijemo zaboraviti na probleme. Moramo biti realni. Ja sam odrastao u seoskoj obitelji koja se bavila poljoprivredom, nikad u poljoprivredi nije bilo lako, uvijek je trebalo teško raditi, biti mudar, pametan i na kraju zbrojiti da se na kraju godine uspije. I zato vjerujem da će primjenom ove strategije biti zadovoljni poljoprivredni proizvođači i da će od svoga rada moći kvalitetno pošteno živjeti. Kolega Kolarek, već sam prije u svojoj raspravi naglasila da hrvatski poljoprivrednici su uglavnom mali 70% njih je tu, da ih je tek 0,23% u zadrugama, a procjenjuje se da je manje od 8% proizvođača upisanih u upisnik poljoprivrednih osiguravanja koji osiguravaju svoju proizvodnju. Osiguranja koriste uglavnom srednji i veliki proizvođači.

Pa istina, činjenica je da ja osobno smatram da imamo premalo poljoprivrednih proizvođača koji se udružuje, to je broj jedna. Drugo, osiguranje, jedno vrijeme ja se sjećam Međimurska županija je pokrivala 50% svote osiguranja poljoprivrednih, poljoprivrednika, poljoprivrednih površina itd. i ja smatram da bi i mi možda na lokalnoj zajednici, a vjerujem da i na nivou ministarstva postoji način i mjera da se malo tim malim pomogne da i oni krenu u razmišljanje da osiguraju svoje poljoprivredne usjeve, površine kako bi imali jednu sigurnost u svojoj proizvodnji. Poštovani kolega Kolarek. Dolazite i sami ste rekli iz Međimurske županije, sjeverozapadnog dijela naše Hrvatske odakle sam i sam iz susjedne vam Koprivničko-križevačke županije i otprilike znam s kojim problemima se naši stočari, a i ratari susreću. Parceliranost i usitnjenost zemljišta je jedan veliki problem, vjerujem posebice kod vas na malom prostoru u Međimurskoj županiji, možda je nešto manji problem u našoj susjednoj Koprivničko-križevačkoj županiji iz koje i sam dolazim. Ali zapravo moje pitanje ide prema stočarstvu, ali i prema samom ratarstvu. Dakle, znam da je peradarstvo glavna grana stočarstva u vašoj županiji i niz je kooperanata i nositelja kooperativne proizvodnje, kako se oni zapravo u ovoj situaciji snalaze s tim problemima i što očekujete od paketa Vlade koji je upravo donesen, a sami ste rekli da je dobar?

Kod nas je zemljište ja ću reći 95% obradivo. Jesu to manje površine i jednom ja ću reći komasacijom bi se to moglo okrupniti. Što se tiče same poljoprivredne proizvodnje istina je razvoj peradarstva je dosta velik, ima jako puno farmi jer je organizator peradarske proizvodnje Perutnina, Pipo i Koka jako veliki broj kooperanata sa jako velikim brojem proizvodnje. Ja se nadam da će ove mjere njima pomoći upravo u onom dijelu da budu sigurniji i da će cijena repromaterijala, odnosno da će cijena kukuruza neće rasti, jer čim raste cijena kukuruza pada njima dobitak na kilogramu prinosa i ja se nadam da će te mjere upravo to zaustaviti i da će one na koncu konca doći na svoje da budu zadovoljni. Kolega Kolarek, ovih dana se vrši isplata sredstava poljoprivrednicima iz programa izravnih plaćanja, a to su sredstva koja se hrvatskim poljoprivrednicima dodjeljuju radi osiguranja stabilnosti poljoprivrednog dohotka. Ukupna sredstva kroz izvorna plaćanja su 2,9 milijardi kuna.

Pa sigurno gledajte pred poljoprivrednicima je proljeće, priprema za sjetvu i svaka kuna koja dođe kao poticaj od strane ministarstva je itekako bitna i važna da oni u ovim ne baš jednostavnim prilikama kada je cijena repromaterijala otišla gore da zadrži kvalitetu svojeg zemljišta, da kvalitetno obrade zemlju i da prinosi pogotovo pšenici, kukuruzu, ključnim ja ću reći žitaricama za Republiku Hrvatsku da prinosi ne padnu. To je, ja se osobno bojim da zbog ovakve situacije kakva je da to ne bi palo, ali ako ovih dana ide isplata, ako će ministarstvo pomoći u nabavi, odnosno sufinancirati cijenu umjetnog gnojiva mislim da će se to uspjeti stabilizirati. Hvala lijepa. Poštovani kolega Kolarek, pitanje vezano uz ekološku proizvodnju u Međimurju iz kojeg oboje dolazimo.

Potencijala ima, želje za radom ima, potrebe za ekološkim proizvodima ima. S jedne strane dostupnost sredstava nešto ima preko europskih fondova, nešto preko lagova. Kažu da s obzirom na razvijenost naših općina zapravo dobivaju negativne bodove kada se dodjeljuju sredstva, pa onda žele okrupniti zemljišta ali nailaze na prepreke vezane i uz državno zemljište.

Mi smo dosta gusto naseljeni i obradivost zemljišta je jako velika. Za ekološku proizvodnju potrebni su posebni uvjeti.

Ja osobno smatram da ekološka proizvodnja mora biti još bolje ispropagirana u javnosti i onda bi se mogla uz pomoć dakako i lokalne samouprave nemojmo to zaboraviti dignuti to pravo

poštovane kolegice i kolege. Kao i svaka strategija bilo da je donosi Hrvatski sabor ili neko drugo tijelo javne vlasti zapravo predstavlja samo okvir za mjere i aktivnosti javnih politika usmjerenih na razvoj pojedinog sektora. Dakle okvir. Danas smo međutim čuli da ova strategija jest prepoznala potencijal za rast poljoprivredne proizvodnje među ostalim u digitalizaciji. Strategija je s dionicima u sektoru … [[Govornik se ne razumije.]] kao strateški cilj hrvatske poljoprivredne politike poticanje inovacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Jedna od šest skupina svih aktivnosti i provedbenih mehanizama strategije jest objedinjavanje poljoprivrednog znanja i inovacija. FAO u brojnim svojim publikacijama upozorava da se u odnosu na 2010. godinu svjetska proizvodnja hrane treba povećati za 70% do 2050. godine kako bi se nahranila svjetska rastuća populacija unatoč činjenici da se postotak obradivih površina ne može značajno povećati, a s obzirom na smanjenu bio raznolikost planeta pitanje je uopće može li. Međutim, u dostizanju tih ciljeva, kao i ciljeva ove strategije može pomoći digitalizacija. Digitalizacija poljoprivrednih gospodarstava može smanjiti rizike u proizvodnji, poboljšati produktivnost, povećati dohotke u poslovanju i povećati profitabilnost, jednako kao i osnažiti poljoprivrednike u dostizanju svih zadanih ciljeva i aktivnosti ove strategije, ali jednako tako digitalizacija može utjecati na zaštitu potrošača koja omogućuje preglednu sljedivost proizvoda koji stignu na tržište. I tu s vama želim podijeliti nekoliko informacija. Koristeći dosadašnja iskustva hrvatskih farmera i poljoprivrednika skupina mladih informatičara i programera prvotno s područja Sisačko-moslavačke županije osmislila je digitalni alat i softversko rješenje AGRIVI kojim je uvelike ucrtala put u transformaciju unaprjeđenja procesa u poljoprivredi i prehrambenoj industriji. Hrvatsko znanje pretočeno u softverski alat postao je jedno od najboljih svjetskih rješenja koje pametnim tehnologijama omogućuje dobivanje vrijednosti podataka s polja, upravlja rizicima u proizvodnji i utječe na povećanje profitabilnosti poljoprivrednih gospodarstava. Kod većih poljoprivrednih subjekata korištenje ove aplikacije odnosno digitalnog alata pokazuje rezultate već u prvoj godini korištenja i utječe na povećanje profitabilnosti za više od 10% U manjim obiteljskim gospodarstvima pravilnom primjenom ove digitalne poljoprivredne tehnologije profitabilno se može povećati i za više od 50% Procjena evaluatora ovih softverskih rješenja je da samo dan kašnjenja sa agrotehničkim mjerama može utjecati na smanjenje 1% godišnjeg profita poljoprivrednog gospodarstva. I gdje je problem ili bolje reć izazov? Ova hrvatska znanja i pametna rješenja koriste mnogo više Ujedinjenim Arapskim Emiratima negoli kod nas. Upravo zato ova Strategija razvoja poljoprivrede do 2030.g. ističe razvojne potrebe 14 i 15 u kojima kaže da trebamo snažno potaknuti ulaganja u tehnologiju i inovacije, te ujedno unaprijediti pristup istraživanjima i razvoju, te korištenje znanja i tehnologije u poljoprivrednoj proizvodnji. Poljoprivreda je uvijek bila zahtjevna grana gospodarstva, rekli su to neki kolege koji se bave poljoprivredom, uvijek će, a ako pronađete samo rasprave o razvoju poljoprivrede prije 100.g. u HS gotovo da su se iste rečenice izgovarale i danas u ovom domu. Poljoprivreda će uvijek imat svoje probleme i izazove, međutim u današnjim okolnostima klimatskih promjena više nego ikad. No da javne politike nisu predane u rješavanju problema i prihvaćanju izazova ne bi se u posljednjih nekoliko godina na području Sisačko-moslavačke županije slilo više od stotinu milijuna kuna bespovratnih sredstava gdje su poljoprivredna gospodarstva modernizirana, čime je samo u posljednjih dakle godinu dana više od 500 obitelji na području ove županije odlučilo uspješno nastaviti baviti se poljoprivredom. Da poljoprivreda nije izazovna ne bi se u posljednjih nekoliko godina samo na području Sisačko-moslavačke županije površine pod ARKOD-om povećale za više od 5.000 hektara, kao što se povećao i broj osiguranika mirovinskog osiguranja s osnove poljoprivrede, to će reći broj radnih mjesta upravo s osnove poljoprivrede. Nije sve u poljoprivredi crno, ima tu i zelenog i digitalnog. Gđa. Grba Bujević. Poštovani kolega, znanost i tehnologija, o čemu ste vi danas govorili, su uz osobni angažman poljoprivrednika ključ razvoja malih poljoprivrednika. Mišljenja sam da je nužno u provedbi ove strategije poboljšati financiranje upravo tih više malih projekata malih proizvođača, a osobito mladih poljoprivrednika. Kad se razgovaram sa poljoprivrednicima, pogotovo mladima koji su u porastu u Karlovačkoj županiji iz koje ja dolazim, oni itekako podržavaju takav način financiranja malih projekata za mlade poljoprivrednike. Što o tome mislite vi koji dolazite iz Sisačko-moslavačke, mi smo blizu županije, imamo neke puno karakteristika zajedničkih, pa me zanima kakvo je mišljenje mladih poljoprivrednika na vašem području.

Međutim, naglasio sam i u raspravi dakle da je digitalizacija i digitalna transformacija itekako ključna. Uz sve ove poteškoće i izazove koji hrvatsku poljoprivredu, ne samo hrvatsku nego i sve ine druge tište moramo ići u korak s vremenom. Tu najviše očekujemo upravo od tih mladih kojima ovakve alate nudimo. Čuli ste jutros i od ministrice dakle da će upravo kroz Nacionalni plan oporavka biti definirane dakle mjere i aktivnosti koje će potaknuti dakle naša poljoprivredna gospodarstva da ovladaju informacijskim tehnologijama i da primjene dakle upravo ovakva pametna rješenja koju je hrvatska pamet proizvela i prodaje po čitavom svijetu, najvećim dakle prehrambenim lancima [[Upadica: Vrijeme]] najpoznatijih brendova da to primjenje, dakle [[Upadica: Hvala]] znanje i. potpredsjedniče. Kolega Piletić, i ovom Strategijom poljoprivrede predviđene su mjere ruralnog razvoja odnosno program ruralnog razvoja i unaprjeđenje uvjeta života u ruralnim prostorima. Pa vi evo kao gradonačelnik grada Novske ste konzumirali određene dosadašnje mjere ruralnog razvoja i izgradili ste i vrtiće i kilometre cesta i domove itd. iz kojeg se vidi poboljšanje uvjeta u našim ruralnim prostorima. Pa dakle i naši poljoprivrednici imaju danas sve potrebe kao i svi ostali građani, dakle koristiti kulturne sadržaje, koristiti školske i predškolske objekte u svojim dakle mjestima obično su to sela.

Dakle i oni imaju nekakve potrebe za komunalnom infrastrukturom koje sve jedinice lokalne samouprave trebaju osigurati. Zahvaljujući upravo mjeri 741 i dakle sredstvima koje je vlada osigurala sve jedinice lokalne samouprave koje se mogu javiti na ovaj natječaj unaprijedili su komunalnu i društvenu infrastrukturu. Dakle, ne samo da se stvaraju okviri da ti poljoprivrednici budu produktivniji, da više proizvode, nego da i žive svim standardom na koji smo i mi dosada naučili.

S obzirom da ste evo na pragu Slavonije onda vjerojatno znate i stvarno i realno stanje i situaciju u poljoprivredi, a s obzirom evo da smo čuli ranije sa desne strane sabornice reagiranja da poljoprivreda ne utječe na demografiju pitat ću vas slažete li se zapravo s tim ili ipak vidite utjecaj jednog na drugo baš zato jer ste se evo upravo osvrnuli na ovu temu u pogledu ovog digitalnog dijela. Evo molim vaš osvrt na ovo pitanje jer jasno da situacija trenutno nije dobra niti demografski, niti u poljoprivredni jer evo trenutno još uvijek ako gledamo iskoristivost znamo da još uvijek uvozimo gotovo 900 milijuna EUR-a poljoprivrednih proizvoda više nego što izvozimo. Evo, ja doista vidim tu nekakvu poveznicu, pa molim i vaš komentar. Hvala lijepo, ne da smo možda vrata Slavonije, nego to svakako i jesmo i nadam se kad god prolazite kroz Novsku da kažete stigli smo kući mi Slavonci. Dakle, što se tiče dakle povezanosti poljoprivrede i demografije naravno da možemo to dovesti u svezu. Međutim, sva svjetska prognoziranja dakle analitičara, demografa, urbanista govore da današnje stanovništvo želi živjeti u gradu. Do 2050. pretpostavlja se da će u EU dakle gotovo 80% stanovništva živjeti u gradovima, urbanim sredinama čak i ako su dakle sela svega nekoliko kilometara udaljena od urbanih centara. Jednostavno tendencija je takva i nije to nužno ili usko vezano dakle uz stanje poljoprivrede. Međutim, naša poljoprivreda se mora modernizirati, omogućiti da poljoprivredna gospodarstva prate dakle i ove digitalne trendove i da jednostavno dakle sa povezanošću preko digitalnih platformi [[Upadica: Hvala, vrijeme.]] budu bliži i urbanim centrima i svjetskim tržištima. Kolega Piletiću, kao gradonačelnik, kolega gradonačelnik stalno ste prisutni na terenu i rješavate problematiku svojih građana pa između ostalog sigurno ste i uključeni u rješavanje problematike oko poljoprivrede. Na koji način vi to činite, da li ste formirali poljoprivredno redarstvo, da li razmišljate krenuti u komasaciju koja evo ovog trenutka se priprema i koja će krenuti i da li imate kakve potpore koje dajete poljoprivrednicima i na koji način one utječu upravo na poljoprivrednike u vašem gradu? Naravno da pratim stanje poljoprivrede kao jedne od najvažnijih gospodarskih grana u jedinici lokalne samouprave iz koje dolazim. Naravno da kao odgovorni provodimo Zakon o državnom poljoprivrednom zemljištu. Naravno da osiguravamo i mi dodatne dakle potpore za naše poljoprivrednike koji djeluju na našem području. Naravno da smo sukladno postojećem zakonu formirali poljoprivredno redarstvo i omogućili da sve one parcele koje se ne koriste koje nisu privedene kulturi, upozore se vlasnike dakle da kao što imaju svoja prava da imaju i obveze. Dakle, mnogo je poljoprivrednog zemljišta privatnog pa tako i državnog dakle zapušteno, zakrčeno i jednostavno imamo obvezu kao izravni dakle provoditelji zakona u tome postupati.

Kolega Piletiću govorili ste o digitalnom alatu AGRIVI-ju kojeg je Matija Žulj iz Kutine dobro plasirao na strana tržišta, osvojio mnogobrojna svjetska priznanja, a u Hrvatskoj se još uvijek relativno slabo koristi. Time ste poručili da u stvari mi imamo znanja, imamo instrumente ali moramo nekako to staviti u funkciju da bi i dali dodanu vrijednost našoj poljoprivredi. Također, jedan dobar primjer iz Sisačko-moslavačke županije je kratki lanac opskrbe hranom, to je Pun ceker koji uz Međimurski štacun ustvari je jedini poznati primjer kojeg zna i Europska komisija kad govorimo o kratkim lancima opskrbe hranom u Hrvatskoj, a znamo da proizvođači koji sudjeluju u kratkim lancima opskrbe hranom zarađuju preko 8 tisuća EUR-a više od onih koji takve lance ne koriste. Pa kako onda takve pozitivne primjere koji daju egzaktnu dobit jer je evidentno da je zarada puno veća na neki način preslikati i na ostatak Hrvatske i postići ciljeve iz ove strategije da ćemo do 2030. barem 30% proizvođača imati uključene u kratke lance opskrbe hranom. Kako preslikati, pa evo ja vas pozivam kao predsjednicu saborskog Odbora za poljoprivredu da organiziramo odbor u našoj županiji, predstavimo sve ono što smo činili dakle i zajednički i individualno i kroz aktivnosti Sisačko-moslavačke županije kao i pojedinih jedinica lokalne samouprave. Ovo što ste rekli za dakle vlasnika i pokretača sustava, digitalne platforme AGRIVI gospodina Žulja to je dakle zapravo nevjerojatno koliko imamo dobar proizvod koji koriste svjetske poljoprivredne korporacije, koji koriste dakle brojna poljoprivredna gospodarstva diljem svijeta i da to još uvijek nije dovoljno prezentirano, kroz ovo znanje koje su usvojili na iskustvima hrvatskih poljoprivrednika i pretočili u jednu digitalnu platformu, zaposlili preko 40 mladih programera, povećali produktivnost hrvatske poljoprivrede, pokazali da se može dakle to je primjer koji u HS zasigurno zaslužuje pozornost, a ne govoriti kako je sve crno i loše.

Uvaženi kolega. Strategija utvrđuje razvojne potrebe, ciljeve i prioritete i kako vi rekoste u poljoprivredi nije sve tako crno, ima tu zeleno, ima digitalno. Poljoprivreda je teška i zahtjevna grana, nije lako i jednostavno baviti se poljoprivredom, to je težak posao. U Slavoniji postoje sve pretpostavke da se mladi bave poljoprivredom, da stvaraju dodanu vrijednost, oni su naravno i naša budućnost i mi ih trebamo poticati u tome. Ova Vlada je poljoprivredu stavila visoko na svoju ljestvicu prioriteta. Može li i lokalna politika pomoći u tome da što veći broj mladih sačuvamo, da ostanu baviti se poljoprivredom, da ostanu baviti se u ruralnim područjima naravno u Slavoniji, ali i u drugim dijelovima RH? Pa apsolutno da može to i ja vjerujem da i čini, ako nitko drugi onda to činimo mi ovdje u Novskoj i kroz Razvojnu agenciju … i kroz našu Novljansku razvojnu agenciju Noru motiviramo i pomažemo mladim ljudima koji se odluče baviti poljoprivredom da imaju besplatne konzultantske usluge kako bi upravo koristili mjere ruralnog razvoja, kako bi iskoristili bespovratna sredstva da ojačaju svoja poljoprivredna gospodarstva, kako bi nabavili novu mehanizaciju, kako bi bili što konkurentniji i što produktivniji. Dakle, apsolutno kolega Vukas kaže, mladi ljudi se ne snalaze. Postoji čitav niz razvojnih agencija, lokalnih jedinica, županija koji mogu itekako pomoći da mladi ljudi pronađu svoj put u poljoprivredi da pronađu nišu kojom se žele baviti i naravno da ostvare i ovo što je kolegica Petir govorila, dakle najveći mogući profit baveći se određenim poljoprivrednim granama i koristeći to su silni milijuni kuna bespovratnih sredstava koji naši poljoprivrednici svo ovo vrijeme imaju na Slijedi pojedinačna rasprava poštovanog zastupnika Željka Lenarta.

Poštovani potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Evo u protekloj raspravi po klubu zastupnika sam predložio dva rješenja no ovo drugo se nije čulo. Znači, prvo rješenje koje bi moglo napraviti Ministarstvo poljoprivrede i Vlada RH da OPG-i koji nisu u sustavu PDV-a, a to su oni OPG-i otprilike negdje do 25, 30 hektara da ih se oslobodi PDV-a na repromaterijal, nabavku mehanizacije i opreme. A druga je kako bi povećali tržišnu konkurentnost manjih OPG-a da im sufinanciraju ili financiraju skladištenje proizvoda u silosima ili hladnjačama u kojima bi mogli čuvati proizvod dok cijena ne poraste pa bi sa većom cijenom postali i konkurentniji na tržištu. Nažalost, klimatske promjene su te koje su neminovne, one su tu, jedino ko nam može tj. poljoprivrednim proizvođačima pomoći je znanost sa svojim radom kroz ispitivanja, pokuse i pronalaženje novih rješenja kako bi se ublažile te klimatske promjene. No ono što nedostaje u RH, a mislim da nije razrađeno sa ovom strategijom je prijenos te znanosti do proizvođača. Fali nam ta karika koja nedovoljno radi jer proizvođači svi nisu u stanju čitati znanstvene radove i shvatiti ono što bi u tim znanstvenim radovima bilo rješenje da im se pomogne. Stoga bi trebao netko tko će im pobliže objasniti i pretvoriti u tehnološki proces ono što bi morali raditi kako bi ublažili te klimatske promjene. Jedna od stvari je navodnjavanje o kojim se priča, o programima koji su se radili. Ono što je nama proizvođačima najveći problem je vodozahvat, onog trena kad ste nam riješili vodozahvat sa vrlo jeftinim rješenjima koja su primijenjena i u Izraelu se rješavaju navodnjavanja, pogotovo u povrtlarskoj i voćarskoj proizvodnji. Vodozahvat bi se mogao poboljšati kada bi se kroz besplatnu koncesiju koja i sada nije velika, ali i kroz lagano odobrenje dozvolilo poljoprivrednicima i gospodarstvima da buše dubinske bunare. Ja jedini u Kutini imam koncesiju na običan bunar za navodnjavanje, onaj iznos je vrlo malo novaca, no međutim dubinski bunari koji se više ne smiju bušiti samovoljno su popriličan trošak i mislim da bi i ministarstvo i Vlada mogli kroz sufinanciranje bušenja i vrlo jednostavnu koncesiju pomoći u umanjenju ovih klimatskih potpora. Meni je jasno da su potpore prema ZPP-u po hektaru, no međutim prošle godine se od nas proizvođača tražilo od strane agencije da u kilogramima iskažemo svoju proizvodnju. Ja znam da postoji mogućnost, ali ako i ona nije danas napravljena zašto bi mi morali slušati samo EU i ZPP po kojem se isplaćuju potpore? Zašto ne bismo paralelno mogli voditi evidenciju o kilogramima, litrama onoga što proizvedemo i na temelju te evidencije bismo imali jasnije pokazatelje kud nam naša proizvodnja ide. Kako zaštiti našu proizvodnju koja je opterećena poskupljenjima, klimatskim promjenama? Nije lagano i treba zaštiti barem ovaj nivo proizvodnje koji imamo danas. Proizvodni ciklus u poljoprivredi je trajao otprilike jednu godinu ili nekoliko mjeseci, ali godišnje se proizvodi i zato to povećanje će biti sporo i trajat će dugo i mislim da se znatno neće proizvodnja povećati u budućih 10.g. Ekološka proizvodnja je posebno pitanje zato što ona postoji na papiru, fizički je nema, proizvoda nema.

Imate replike, imate replike. Poštovani kolega Lenart, evo i vi spominjete te orahe, volimo izgleda orehnjaču i vi i ja, spominjala sam ih i ja. To je jedan onako orašasti paradoks hrvatski. Puno je takvih nasada, puno poticaja isplaćeno, a efekt apsolutno nikakav. No mene u biti interesira vaše mišljenje vezano za ovo što planira EU, a vezano je za smanjenje korištenja umjetnih gnojiva, pesticida, ekološku proizvodnju, vrlo visoke stope i udjeli kako će se to odraziti na prinose, na proizvodnju, ali isto tako i na cijene poljoprivrednih proizvoda? Mogu se s time nositi bogate zemlje koje imaju razvijene proizvodnje, pa određeni dio svoje proizvodnje uputiti u tom smjeru, iako hrvatsko tlo je znatno, znatno manje zagađeno i pesticidima i nitratima, doduše postoje kod nas nepravilna upotreba dušičnih gnojiva, pa ona se bacaju, ispire ih voda, il ih biljke ne mogu usvojiti. Mislim da trebamo raditi i edukativno, znači više našim poljoprivrednicima objasniti što i kako koristiti, no bez pesticida i umjetnih gnojiva hrvatska proizvodnja će past jako, jako nisko jer nismo sposobni raditi ekološku proizvodnju zato što treba puno više ručnoga rada, radne snage nema i mislim da prelazak na veliku ekološku proizvodnju bi bio propast hrvatske poljoprivrede. Poštovani kolega, vi ste se u svom prvom dijelu izlaganja dosta govorili o ulozi znanosti, o tome kolika uloga znanosti treba biti, o tome što to znači i o temi kako da sva ta saznanja koja imamo dođemo do onih koji bi trebali primjenjivat. Dakle, mi možemo imati saznanja, možemo imati neke okrugle stolove, mogu se znanstvenici baviti, ali ako to ne dođe do nekog koji to, kojem možete jednostavno reći koje su njegove prednosti i mane džaba krečite. Vaše iskustvo je da li, koliko uopće do onih koji se zaista bave, dakle malim poljoprivredna gospodarstva koji, tu sam imala prilike, neko je rekao da stalno niču, ja sam se nasmijala, pa rekla sam svaki tjedan opet je jedan, ali pretpostavljam da nije tako, koliko se zapravo oni imaju mogućnosti educirati, pogotovo sad u doba korone imamo i zumove i sve druge stvari, koliko je tu zapravo uloga i ministarstva i drugih agencija koje tu mogu pomoći? Pa gledajte, ono koliko ja imam informacija određene edukacije postoje koje se provode od strane ministarstva preko savjetodavne službe. No, što je naš problem savjetodavnoj službi, nisu problem ljudi savjetnici i savjetodavci koji rade na terenu, problem je cijeli sustav jer ni oni nisu adekvatno i promptno obrazovani i upućeni u najnovije tehnologije. Ja vjerujem da mnoge od njih da pitam što je to konzervacijska obrada i kako se izvodi i u koje vrijeme da mnogi ne bi znali odgovorit mi na to pitanje. Znači, trebamo radit prvo na toj sponi, a savjetodavna služba je ta koja treba biti spona između znanosti i proizvođača da se administriranje koje oni rade prebaci na određeni dio savjetnika, a da imamo određeni dio ljudi u savjetodavnoj službi koji dobro poznaju agronomsku znanost i proizvodnju i koji će to moć lako i slikovito objasniti poljoprivrednicima kako da to upotrijebe. Poštovani kolega Lenart, ovo je vaša struka i drago mi je da vas mogu pitati i da hrvatska javnost to čuje. Dakle, čuli smo danas ministrici je na stolu od akademske zajednice predan dokument 750.000 hektara mi imamo neobrađene površine. Ako znamo da godišnje oko 14.000 kuna u prosjeku je li, može se od pšenice zarađivati 6.000, a od cvijeća 200.000, al je prosjek 14.000 kuna godišnje, to znači da mi gubimo svake godine 10 i po milijardi kuna, pa stvarno smo bogata država.

Ponašanje države kao što sam rekao znači svih vlada i ministara iz svih opcija poljoprivrede nije bilo dobro i nije vodilo ka razvoju poljoprivrede nego ka stagnaciji poljoprivrede i danas smo tu gdje jesmo i to trebamo prihvatiti da jesmo tu, a postoje razno razni razlozi zbog čega je ona neobrađena. Ja ću vam jedan razlog reć koji sam uputio prema ministru Malenici, znači postoje ljudi koji imaju poljoprivredno zemljište, dobivaju 800 kuna naknade od socijalne službe i oni imaju neko zemljište, a ukoliko ga prodaju za 8.000 kuna 10 mjeseci neće dobiti ništa i oni ga ne žele prodati, nema ga ko obrađivati i čistiti, komunalni redari ne rade, službe ne rade i one se pretvaraju u šikare. Evo ja pokraj sebe imam jedno 6 hektara takve zemlje, ljudi neće prodati jer nemaju ništa od toga, ja bih je kupio i doveo u prvobitno stanje no međutim nemoguće. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani kolega Lenart, rekli ste već i odgovorili ste i kolegici Mrak Taritaš na pitanje prijenosa znanosti do proizvođača. Mene sada zanima iskustvo Međimurskog štacuna ovdje je danas već to danas bilo spomenuto, Zadruge Najbolje je lokalno, osim Međimurske županije tu je i Koprivničko-križevačka županija i tu se ljudi udružuju u zadruge. Govori se o tome kako loše iskustvo istina je ja to znam da stvarno boljševički način postupanja 2, 3 ljeta odmah nakon rata u sukobu sa Staljinom je doveo do toga da su neke stvari tu omrznute, međutim danas ljudi ne idu u zadrugarstvo jer se boje sukoba. Što mislite o tome da li ovakve zadruge ili europske zadruge nam mogu pomoći u razrješavanju tih sukoba u načinu da učimo kako doći do dogovora i drženja dogovora. Ja sam evo kao pročelnik za poljoprivredu i dožupan svojevremeno radio i pokušavao osnivati zadruge i radio priručnike kratke za osnivanje zadruga i nešto se to osnuje no međutim kasnije to propadne. Znate što je rekao meni jedan Austrijanac? Pa nisam ja u zadruzi zato što voli zadrugu nego zato što imam interes i imam profit veći kroz tu zadrugu. Ta negativna konotacija riječi zadruga je kod nas malo problem. No, zadrugu treba gledati kao dioničko društvo. Svatko od nas ulaže nekakav svoj novac, naša zadruga zarađuje, kroz 10 godina će ona imati veću vrijednost, ali u svakom trenutku svatko mora znati koliki je njegov udio. I kada o tome ljudi počnu tako razmišljati onda će shvatiti da kupuju gnojivo jeftinije, da kupuju građevinski materijal jeftinije, da kupuju strojeve jeftinije i da je to njihov interes, ali svakako moraju u zadruzi imati profit i profitirati u odnosu na to da rade sami. Kao prvo radile su se analize na temelju starih podataka koji su se …/nerazumljivo/… donijeti, to je veliko pitanje i kako ti podaci odnosno zaključci mogu nakon toga utjecati pozitivno na razvoj poljoprivrede. Nakon toga, kad gledamo što su napisali unutra i kako su rađene analize napravljena je swot analiza koja nije potpuna. Neću govoriti o tome da, evo tu smo maloprije čuli od kolege da će neki učenici odnosno da će neke, neke aktivnosti imati učinak nakon godinu dana. A predviđeno je da se radi kontrolna točka nakon 3 godine.

Evo gledajte, sve one koji misle da je u poljoprivredi lako ja ih pozivam na godinu kad krenemo ponovno u oranje sada je gotovo, da dođu i da se kod mene jedan dan sa mnom samo voze u traktoru, da sjede na pomoćnom sjedalu, dobit će 3 obroka, dobit će piće i dobit će navečer Apaurin 300 da im ne bude teško drugi dan. Tada će promijeniti mišljenje o poljoprivredi, o potporama i o strategijama i o takvim dokumentima koji, kojima se reći ću slikovito kroje gaće onima koji crnče na poljoprivredi, a te gaće im kroje neki koji nemaju pojima o tome i nikada to nisu osjetili na svojoj koži. Svatko tko je na poljoprivredi uložio svoj novac, godinu dana strepio nad tom proizvodnjom, ubrao nešto, molio Boga da proda i da na to naplati kako bi mogao iduće godine proizvoditi, taj može shvatiti što je poljoprivredna proizvodnja. Tako da ovo u godinu dana vjerujte mi efekt će biti negativan [[Upadica: Vrijeme.]] kakva je situacija nema poboljšanja.

Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege, zastupnice i zastupnici, pa evo pred nama je Strategija razvoja poljoprivrede to je strateški dokumenat i tu su u biti najvažniji akcijski planovi koji proizlaze iz strateškog dokumenta. Ali evo dozvolite mi da se osvrnem kao što su se i mnogi osvrnuli na neke detalje, ali prije svega iskoristit ću priliku i minutu odgovoriti kolegi Vuksanu s obzirom da je on govorio ili Vukasu o zakucavanju pa evo onda ja ću sad forhaltati mu odgovor nisam htio povrijediti Poslovnik i ovoga činiti čuda. Znači odgovor gospodinu Vukasu je u svakom slučaju pa zato i postoje hvala Bogu nekoliko čitanja, zato postoje i odbori da se o nekim stvarima raspravlja i hvala Bogu da je ministarstvo prihvatilo sve ono, sve one prijedloge koji su došli i od strane Odbora za poljoprivredu, od strane poljoprivrednika itd. što se tiče samog Zakona o sjemenu tj. sadnom materijalu. Ja bi samo gospodina kolegu zastupnika pozvao s obzirom da sam spomenuo da smo imali 50, da imamo 50-u sjednicu Odbora za poljoprivrednu, da smo raspravljali o raznim temama, da smo otvarali različite teme, a da sam njega evo pitao sam i kolegu Ivanovića, pitao sam predsjednicu ja sam rekao mislim da sam ga vidio 5 puta, oni su mi rekli, a bio je i manje. Tako da evo nek se kolega više slobodno uključi i neka sudjeluje u raspravama i neka doprinosi razvoju poljoprivrede željno ga iščekujemo na Odboru za poljoprivredu. Tako to mu je evo sad odgovor koji sam si dozvolio mu dati. Spomenuo je između ostalog i užasno stanje u pčelarstvu, pa evo koliko ja znam, a osobno mi se obratio i predsjednik pčelarske udruge tj. zajednice pčelara i da smo upravo kroz odbor i kroz zakonske izmjene intervenirali tj. ministarstvo je interveniralo i sve one zahtjeve ajmo reći 70% zahtjeva pčelara je ovo ministarstvo akceptiralo i feedback tj. povratna informacija je da su zadovoljni i da su zadovoljni s onim što se odradilo i da očekuju i dalje ovakvu suradnji i sa Odborom za poljoprivredu i sa Ministarstvom poljoprivrede, tako da nije točno da se ništa ne radi i da se ne reagira, nego dapače upravo kroz ovakve aktivnosti rješavaju se problemi i to mi je drago da u tome sudjelujem. Mogu samo reći iz vlastitog iskustva, spomenut ću još jednu stvar evo to neka čuju kolege iz ministarstva, državni tajnik, žao mi je da nema ministrice. Ovdje je bilo na početku rasprave u samom uvodnom vremenu govoreno o broju zaposlenika u ministarstvu i agenciji, ja samo mogu reći iz vlastitog iskustva gradonačelnika i onoga koji smo provodili projekte ruralnog razvoja mjere 7.4.1. gdje upravo za kontrolu dokumentacije agenciji je trebalo više od godinu dana i hvala Bogu evo mogu se pohvaliti imali smo 100% pozitivno mišljenje tj. nismo imali penalizaciju. Ali dugi su procesi kontrole, to dugo traje i to sufinanciranje normalno otvara i neke druge probleme za lokalnu samoupravu. Dapače iz moje pozicije, a iz pozicije svih onih koji koriste uslugu Agencije za plaćanje u poljoprivredi treba razmišljati o novom zapošljavanju, treba razmišljati o ekipiranju jer upravo ovi milijuni koji se nude kroz strategiju pitanje da li će ovi zaposlenici i svi oni koji trenutno jesu moći to obraditi i moći to kvalitetno i na ajmo reći brzo provesti jer upravo je brzina i ta aktivnost same agencije vrlo važna da ne gubimo vrijeme u Tako da državni tajniče razmišljajte o zapošljavanju u svakom slučaju jer upravo su to ljudi koji ne možete naći na cesti nego ljudi koji su vični provođenju europskih projekata na krajeva i kontroli i bez kojih mi ne možemo funkcionirati. Ono što bih svakako želio prokomentirati je i neobrađena poljoprivredna zemljišta, pa normalno da je poljoprivredna zemljišta u Hrvatskoj u velikoj mjeri su ne obrađena, zakorovljena zato jer su 90% možemo reći u privatnom vlasništvu i tu evo, gotovo. Kolega Jenkač, da bez znanja znači upornosti, volje suradnika i vizije mislim da bi se teško moglo nešto moglo učiniti jako teško, a vi kao gradonačelnik to jako dobro znate. A i ova strategija koja je kao strateški dokument ima sve to, zna i probleme svih naših poljoprivrednika i nudi rješenje. Zanima me, maloprije ste govorili o tim zapuštenim zemljištima koja su itekako pogodna za ovu ekološku proizvodnju, pa me zanima što vi mislite o tome, koja … proizvodnja je nekakva budućnost svih nas? Da, ekološka proizvodnja je budućnost ali teško se naši poljoprivrednici odlučuju upravo na tu ekološku proizvodnju. Problem kao što ste i sami detektirali, a mogu se navesti je puno malih parcela upravo na području ajmo reći Sjeverozapadne Hrvatske, ali to je nekoliko županija koje vodimo borbu sa tim problemima. I evo mi kroz lokalnu samoupravu na više ajmo reći više lokalnih samouprava koliko ja imam informacije krećeju sa poljoprivrednim redarima koji će pokušati prisiliti vlasnike poljoprivrednih zemljišta da očiste poljoprivredna zemljišta ili da ako to ne mogu da ih prodaju i to je put. Postoji još jedan put, teško ga je izgovoriti, ali to je porez na neobrađeno poljoprivredno zemljište ili porez na imovinu koji bi sve to riješio i svi oni koji ne žele, ne obrađuju i ne mogu obrađivati poljoprivredne površine i ostale površine [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] rješavali bi se tih površina.

Prošle godine krajem mjeseca travnja raspravljali smo ovdje u ovoj sabornici i donijeli izmjene i dopune Zakona o poljoprivredi kojim je čl. 7.a st. 5. propisano donošenje Strategije poljoprivrede. I upravo danas raspravljamo o Prijedlogu Strategije poljoprivrede do 2030.g. koja je krovni strateški dokument u sektoru poljoprivrede iz tog razloga jer se poljoprivredna politika provodi između ostalog i u skladu sa Strategijom poljoprivrede. Strategijom poljoprivrede utvrđuje se vizija razvoja, dugoročni ciljevi i prioriteti hrvatske poljoprivrede te aktivnosti za njihovu realizaciju. Tijekom današnje rasprave većina kolega i kolegica iz oporbe kritizirala je ovaj vrlo važan dokument, da je nerealan, da je neostvariv, da je mrtvo slovo na papiru i popis želja. Svi smo mi ovdje imali mogućnost sudjelovati u savjetovanju i dati svoje primjedbe, sugestije ili komentare, ali nismo se uključili jel lakše je, da ne kažem zabavnije, kritizirati i privući medijsku pozornost. Ovom Strategijom poljoprivrede utvrđuju se četiri strateška cilja hrvatske poljoprivredne politike od kojih je jedan cilj obnova ruralnog gospodarstva, unapređivanje uvjeta života u ruralnim područjima i ja bih se upravo fokusirala na taj strateški cilj. Poznato je da je u Slavoniji poljoprivreda glavna gospodarska djelatnost, činjenica je da se selo proizvodi hranu i hrani sve nas i zato nastojimo određenim mjerama omogućiti i uključiti mlade u poljoprivrednu politiku.

Moraju se generacije obnoviti kako bi očuvali život u našim ruralnim područjima i kako bi demografsku obnovu naših sela obnovili. Kod nas u Hrvatskoj poljoprivrednici i nositelji OPG-ova su pretežito starije životne dobi i to su već pomalo izrađeni ljudi na koje se lijepe sve bolesti, koji ne mogu u korak s digitalizacijom i koji trebaju polako svoja gospodarstva prepuštati mlađim generacijama, mlađim generacijama koji će imati perspektivu i budućnost u svojem poslu da svaka mlada poljoprivredna obitelj zna zašto radi, da im je isplativ njihov trud i rad, da imaju osigurano tržište za isporuku svojih poljoprivrednih proizvoda, e onda to ima rezultata i efekta i opstanak i ostanak na ruralnim područjima. Istina je da smo unazad par godina popravili krvnu sliku mladih poljoprivrednika ili mladih i malih poljoprivrednih gospodarstava kroz određene mjere ruralnog razvoja, a upravo i ovom Strategijom poljoprivrede cilj nam je povećati udio mladih i povećati vrijednost poljoprivredne proizvodnje u našoj lijepoj Hrvatskoj. Hvala.

Zahvaljujem kolegice. Pa evo ja sam dijete sela, ja sam dijete poljoprivrede, ja sam dijete što jako dobro poznajem kako je težak posao na poljoprivredi i kako je teško tu zaradu raspodijeliti jel ono što si dobio moraš ponovo uložiti, a svi znamo da je ta zarada i ta vrijednost tog proizvoda da zavisi od našeg neba gore.

Poštovana kolegice, da lijepo ste rekli i u jednoj replici gdje ste se povezali i osvrnuli na učinak mjere 741., a i sada u svojoj raspravi govorili o tome kako nam sada naše ruralne sredine izgledaju. Prvo, demografske promjene su nastale sa migracijama selo grad, a onda se još i u onom sistemu, pa i ovdje nažalost nastavilo da su se ukidali svi one socijalne usluge i institucije, pa i prijevozi i druge mreže koje su na neki način omogućavale ostanak na selu. Nećemo mi moći imati nijednu poljoprivrednu strategiju, neće nama imati ko raditi ako zaista sela budu opustošena. Dakle, vrtići mjera 741., škole, prijevoz i ovo što ste spomenuli staračka domaćinstva, „Zaželi“ je tu puno učinio jer kad i oni odu ugasit će se ognjišta i u našim svim selima. Upravo tako. Ova vlada je puno toga pomogla i omogućila nama na lokalnim razinama kako bi isto tako pomogli našim selima i našim ljudima na selu upravo kroz ovu mjeru „Zaželi“ i kroz sve ove mjere ruralnog razvoja od izgradnje vrtića, ali opet moramo i dalje ostati na tome da je bit svega toga da se, da poljoprivreda ostane na selu, poljoprivrednici da ostanu na selu, da oni koji sutra budu imali djecu da ta djeca imaju gdje ići u vrtić, ići u škole, a ako mi nemamo budućnosti i mladosti i mladih obitelji u našim selima onda nažalost ne trebaju ni vrtići ni škole. Pa kolegice Zmaić, govorili ste o tome koliko ima mladih i ko se sve bavi, ko je ostao na selu i koliko ima OPG-ova. Pa evo nešto doprinos statistici kakvo je stanje žena u takvim domaćinstvima. Prema upisniku poljoprivrednika udio žena u ukupnom broju odgovornih u trgovačkim društvima koji su upisani ima svega 20-tak posto, 21,39% Nešto bolje kad su u pitanju OPG-ovi, tada su nositeljice oko 30% žene, međutim radi se u više od 50% slučajeva žene starije od 65.g. Kad govorimo o onoj najboljoj, onim najboljim godinama kada žena može dati najviše do 39, svega ih je 7% Da li bite dali svoj komentar i razloge zašto je to upravo tako.

Slijedeća pojedinačna rasprava poštovani zastupnik Goran Ivanović.

Uvaženi državni tajniče sa suradnicom, uvažene kolegice i kolege, 19 je sati, rasprava se otegnula, ako je bilo bit napasti ovu strategiju i reći da u njoj ništa ne valja, da nije dobro mislim da nije pogođena meta. Svaka strategija koja se donosi nam jasno kazuje gdje smo i ukazuje nam na put kojim trebamo ići. To i iščitat se da iz ove strategije koja je sveobuhvatna i koja nosi svoje izazove kao i sve, i sve drugo. No, moram reći neke stvari koje su se ovdje izgovorile i poslale javnosti jednu totalno pogrešnu sliku o svemu što ti vrijedni ljudi poljoprivrednici rade. Kaže gospođa Puljak da je tlo u Slavoniji, Baranji i Srijemu ostalo na 1% humusa. Dajte mi molim vas probajte pojasniti što bi to značilo. Pa u Slavoniji, Baranji i Srijemu, pogotovo u Srijemu da posijete dugme što kaže Đorđe Balašević nešto bi niklo. To je još uvijek daleko najkvalitetnija, najkvalitetnija zemlja koja Hrvatska ima, koja nije zatrovana sa herbicidima, pesticidima, sa mineralnim gnojivima i koja donosi ovo sve o čemu govorimo i jedina generira on što se zove poljoprivredna proizvodnja. Prema tome, nemojmo se igrati. Kolega Beljak kaže da ergela lipicanaca u Đakovu i Lipiku ima više zaposlenih nego konja. To je uvreda za te ljude. Državna ergela lipicanaca u Đakovu ima 516 godina tradiciju uzgoja lipicanske pasmine. To je uvreda za ljude koji se s tim bave, s tim uzgojem, Slavonija počiva na konjogojstvu, a ergela Đakovo i Lipik su bitno pridonijeli da naši konjogojci danas imaju status kakav imaju. Kaže kolega Hajduković, on je puno slušao u ULO hladnjačama, o regionalnim distributivnim centrima, pa on ima prebivalište u Osijeku pa da je pogledao u zoni Nemetin vidio bi da uskoro završava najveći projekt regionalnog distributivnog centra za 2,5 tisuće tona upravo u Osijeku. Ali ne to njega ne zanima, treba napasti strategiju i reći da u toj strategiji ništa ne valja. Valja, puno toga valja, ali da joj treba još puno dorade i to je točno. Po meni 3 ključne stvari koje su bitne za bolju hrvatsku poljoprivredu. Pod broj 1, povećati dodanu vrijednost poljoprivredne proizvodnje. To je zaglavni kamen svake poljoprivrede, ne možemo biti sirovinska baza, ne želimo biti sirovinska baza i to strategija jasno ukazuje i usmjerava nas ka tom putu. Drugi po meni cilj koji treba ostvariti, a s njim ćemo imati najviše problema to su klimatske promjene. Sustavi navodnjavanja, samo za jedan podatak da vam kažem. Mi smo do prije 25 godina imali problema sa viškom vode na njivama i radili smo odvodnju sa tih njiva jer je do šezdeset i, odnosno do '91. godine u vrijeme vegetacije u Slavoniji padalo 683 litre kiše u vegetacijskoj sezoni, a sada padne 380 litara kiše u istoj toj, tom vremenskom razdoblju. Prema tome, to je stvar na koju moramo obratiti pozornost. I treća stvar koja je najslabija karika hrvatske poljoprivrede to je udruživanja, svega 0,24% hrvatskih poljoprivrednika je udruženo. Sve ovo što se reklo o udruživanju ima svoje negativne konotacije na stanovništvo, no bez udruživanja u svekolikom smislu, znači u samom prstenu kad je u pitanju i mehanizacija i sve ono što ide uz to, bez udruživanja nema napretka hrvatske, hrvatske poljoprivrede.

To se neće desiti preko noći. Jedan primjer ću reći i s tim ću završiti, sustavi navodnjavanja. Uz sve probleme koje imamo vi ćete jako teško naći čovjeka koji će navodnjavati to je dugotrajan proces, to je proces koji iziskuje puno radne snage koje u biti vrlo teško na tržištu nalazi i jednostavno se teško upustiti u takve stvari.

Poštovani kolega, evo znamo svi i govorimo da je u fokusu svakako poljoprivreda jer je ona temelj i nacionalnog ali i europskog gospodarstva. I ova strategija je upravo posvećena da poljoprivreda bude održiva, samodostatna u proizvodnji hrane, naravno da poveća se proizvodnja hrane, da budu odmjereni i usklađeni ekološki i zdravstveni standardi u toj proizvodnji i štošta svašta. Dakle, i na razini EU Europska komisija se itekako rasprava upravo o poljoprivredi i o proizvodnji hrane i evo naša zastupnica Sunčana Glavaš, Glavak imala je i u tom smislu svoje učešće. Dakle, moje pitanje je kada uspoređujemo koliki je udio poljoprivrede u BDP-u u Hrvatskoj i koliki je udio poljoprivredne proizvodnje u BDP-u na razini EU, da li možete to usporediti i kako mi tu [[Upadica: Vrijeme.]] stojimo? Jasno je u strategiji naglašeno da hrvatski udio u BDP-u je 3,3%, europski prosjek je negdje oko 1,7% no to je samo statistička brojka koja ne smije zavarati u tom smislu. Mi moramo doći do toga da naš svaki proizvođač proizvodi hranu koja je relativno skupa odnosno koja će njemu biti dobro plaćena, a ne hranu koja će biti skupa u trgovačkom centru. E to kad budemo riješili, a to će riješiti naravno djelomično i Zakon o nepoštenim trgovačkim praksama i svemu onome što se događa na tržištu. Prema tome, kad poljoprivrednik bude, mljekar svoje mlijeko koje mu se sad plaća 2 kune i 20 lipa, a u trgovačkom centru se prodaje za 8,9 ili 10 kuna kada ga on bude prodavao za 3,5 ili 4 kune e onda ćemo moći razgovarati o tim stvarima. No to je proces koji ne traje nažalost jedan dan. Kolega Ivanović lijepo ste spomenuli u svojoj raspravi, ali evo možete i proširiti mi smo u proteklih sto godina, možemo to tako reći, bavili se odvodnjavanjem naših poljoprivrednih površina i navodnjavanje je jedna novina u našoj poljoprivredi za razliku od nekih drugih država, tako da je čudno evo slušati neke rasprave koji govore da se u Hrvatskoj nije vodila briga o navodnjavanju. Pa nije se ni mogla jer mi smo imali sasvim drugačije klimatske uvjete i imali smo sasvim drugačije probleme nego što su imale to druge države, premda evo to je u ovoj strategiji definirano jer se i klima kod nas mijenja. Hvala lijepo. I rekao sam, znači do devedesetih godina 639, 640 litara u onoj zelenoj vegetativnoj sezoni, sad smo tu pali na 380 litara što je skoro za 50% manje kiše u onim vremenima kada ona najviše treba. Točno je da proizvodnja pšenice, kukuruza u ta vremena kada je padalo puno kiše su prinosi bili puno, puno manji. Mi smo negdje šezdesetih godina imali prinos po hektaru pšenice 2,5 hektara, danas je normalni prihod 8, 8,5 tona, neki bolji proizvođači, bolja zemlja mogu doći i do 10, 11 tona po hektaru. Prema tome, agrotehnika je usavršena, klimatske su promjene izazov i tu ne treba bježati od toga, za to se treba dobro pripremiti i Odbor za poljoprivredu već je održao nekoliko sjednica na tu temu i mislim da je to na čemu treba bdjeti i nešto na kraju krajeva o tome znati.

Povećati dodanu vrijednost poljoprivrednih proizvoda, ja sam upravo na svojoj replici na početku kod izlagateljice pitao jednostavno pitanje od litre mlijeka koju ste vi sada rekli, a košta 2 kune i 20 do 17 kuna koliko košta jogurt u Sparu odnosno Dukatov jogurt u Sparu gdje je Dukat francuska firma u potpunom vlasništvu stranaca, gdje su trgovački lanci da sa ne reklamiramo pojedine u potpunom vlasništvu stranaca kako mislite postići to da hrvatski poljoprivrednik ima od toga veću dodanu vrijednost? Pa vrlo jednostavno, vrlo jednostavno. Svaki ozbiljni proizvođač mora razmišljati upravo o vremenu u kojem se našao. Ja mogu nabrojiti sijaset primjera ljudi koji su se bavili kozarstvom, koji su se bavili mljekarstvom vidjeli su da od proizvodnje mlijeka ne mogu servisirati sve one troškove koje imaju … [[Upadica se ne razumije.]] Nisu otišli u Njemačku, ne, ne, nemojte, nisu oni nikuda otišli oni su ostali kod nas u Slavoniji i danas su vrhunski proizvođači sira, mlijeka svog domaćeg kajmaka, imaju dobru opskrbu, dali su si truda. Rade za trgovačke centre, rade za našu jadransku obalu, prema tome ima primjera. Ne kažem da ih ima na stotine, ja bih volio da ih ima na stotine, ali intencija ove strategije je upravo usmjeriti ljude k tome da ratarenje nije nešto što može donijeti dodanu vrijednost i to je vrlo, vrlo bitno.

Kolega Ivanoviću, vi ste spomenuli jedan pojam udruživanje, imamo svijetlih i dobrih primjera baš u EU da ne kažem u našem okruženju gdje zapravo udruživanje poljoprivrednih proizvođača, OPG-ova daje velike i značajne rezultate, a posebice u iskorištavanju infrastrukturnih kapaciteta. Napomenuli ste i kod vas u vašoj Osječko-baranjskoj županiji, ali zasigurno i na prostoru cijele Slavonije se gradi niz kapaciteta bilo da su to hladnjače, bilo da su pogoni, pa bilo da su i ta navodnjavanja koja su danas toliko puta spomenuta, a i sama strategija zapravo o poljoprivrede spominje udruživanje, bilo kroz zadruge, bilo kroz udruge. Nekako mi se čini da je mentalitet kod naših ljudi u razmišljanju da ta udruživanja nisu dobra, nekako bi sve mi to sami ili imamo u zazoru, čovjek od nekad od poljoprivrednih zadruga koje su bile nositelji poljoprivredne proizvodnje na ovim prostorima. Hvala lijepo. Većina zastupnika je poput vas komentirala udruživanje i taj nekakav zazor od udruživanja postoji, no nama je da te stvari riješimo. ULO hladnjače odnosno regionalni distributivni centar u Osijeku 2.500 tona kapacitet ne samo hlađenja nego i pakiranja, sušenja će upravo dovesti do tog udruživanja jer će kroz taj sustav regionalnog, distributnog centra svi ti mali imati priliku nastupati na boljim tržištima koje su bolje plaćena nego što je možda tržište u RH.

Slijedeća pojedinačna rasprava poštovani zastupnik Zvane Brumnić.

Poštovani potpredsjedniče, poštovani predstavnici ministarstva, ministrice nema, poštovani kolege. Ha, još jedanput ću se nastavit na raspravu svog prethodnika.

To ključno pitanje koje se postavlja je u stvari što će hrvatski građanin koji se ajmo reć bavi poljoprivredom dobiti od ove strategije da mu se ne dešava ono što mu se dešavalo proteklih 30.g. da da bi preživio mora otić u Njemačku, Austriju ili negdje vani. Naš zadatak donošenjem ove strategije bi bilo stvoriti jaču i konkurentniju poljoprivredu koja će onda biti na dobrobit i onih koji se bave poljoprivredom, ali i svih ostalih građana u RH. E sada, da se malo vratim na ovu sintagmu dodatna, dodatna vrijednost poljoprivredne proizvodnje koju je kolega prije mene iskoristio. Da biste imali tu dodatnu vrijednost poljoprivredne proizvodnje tada lanac opskrbe koji također navodite u ovoj strategiji, ali nikako ne definirate kako, bi trebao biti pošten od proizvođača do potrošača. Moje pitanje ministrici je bilo vrlo jednostavno, koliko ko zarađuje od 2 kune 20 do 17 kuna? 2 kune i 20 je dobio proizvođač mlijeka za mlijeko koje je prodao proizvođaču jogurta. U ovih preostalih 15 kuna se nalaze proizvođač i distributivni centar odnosno dućan sa svojim maržama i svojim troškovima. Meni djeluje potpredsjedniče, meni djeluje doslovce nevjerojatno da proizvesti litru mlijeka vrijedi 2 kune i 20, a da praktički 14 kuna i 80 vrijedi prodaja toga i proizvodnja jogurta od tog istog mlijeka. Ono što pokazuje ova strategija je da uz sve lijepo nabrojane ciljeve mi nigdje ne možemo pročitati u kojem roku bi se nešto to trebalo dogoditi. Ono što je ključno kada donosimo nekakvu strategiju odnosno kada donosimo nekakav plan, a strategija je u stvari plan što želimo ponuditi poljoprivrednicima koji rade u ovoj zemlji da oni mogu iščitati vjerojatnost tih događaja. Vi ste ovdje u samoj strategiji spomenuli upravljanje rizicima, to upravljanje rizikom je u stvari najveće za poljoprivrednike država jer ne zna što će država napraviti, niti da li može dobit zemlju, niti da li se može proširit, niti kada će država u svojoj, u skladu sa svojom strategijom nešto provest, niti kada će on to moć koristit. Naravno, ovdje niste ni mislili na taj rizik, ovdje ste mislili na rizik osiguranja. Pa da bi se ljudi mogli osigurat moraju se imat gdje osigurat, u stranim osiguravajućim kućama? Znači osiguravajuća kuća isto ko i diler u casinu je uvijek u dobitku. Znači da bi zaštitili našeg proizvođača država je trebala na neki način intervenirati u sprječavanju tog rizika odnosno smanjenju rizika da li davanjem dodatka na premije, da li stvaranjem sustava osiguranja. To ne piše u strategije, a to je ono što bi ljudi koji se bave poljoprivredom željeli vidjeti, izvjesnost toga da ovo što ste napisali u strategiji će se dogodit. To je bio vaš zadatak kad ste pisali strategiju i sutra kada ćete ju provoditi, kada i kako ćete ju provesti.

Ako sam dobro skužio sve ove podatke, a ja mislim da jesam, 2012. nismo imali evidentiran niti jedan krški pašnjak, danas ih imamo preko 100.000. Je li razlog prozaične naravi, znači ne moraš na njemu sadit ništa, poticaji stižu, ko to kontrolira unutar sustava, ko pazi da se ne mulja i da korupcija duboko ne nagriza i priču poljoprivrede, a znamo da godišnje 60 milijardi kuna Hrvatska gubi radi korupcije, molim vas vaš komentar. Poštovani kolega, najveći problem hrvatskog društva je u stvari korupcija, netransparentnost i ne, nevjerojatnost da će se dogoditi ono što oni koji vode ovu zemlju obećavaju. Vi govorite ovdje o krškim pašnjacima, oni su vjerojatno nastali zato jer bi tamo trebao netko nešto past, ali su jako daleko, pa ih nitko ne provjerava odnosno imamo krški pašnjak odnosno imamo njivu gdje nitko nije provjerio, ovdje kolega kaže da 8 tona po hektaru se ubere, a mi smo poticali hektar, nismo poticali hoće biti 4, 6 ili 8 tona, pa onda ne znamo niti kolika nam je dobit od toga što smo poticali. Isto tako i sa ovim pašnjacima, nitko ne broji tamo goveda, nitko ne vidi da li je tamo stvorena košto kolega kaže dodana vrijednost, pa je proizveden sir od mlijeka ili je prodano samo mlijeka ili nema niti mlijeka.

A ne mogu izbjeć emocije, sad možda će neki krivo protumačit, pa reć malo patetike, ali ne mogu izbjeć emocije. Sjećam se, sjećam se svog pokojnog dida iz Stankovaca je li onda je ono imao svoju njivu, svoje polje, a onda je radio još drugima i stvarno ono motikom, kažu ljudi teško zarađivao za svoj kruh da bi prehranjivao obitelj, a onda nekako i meni je poznata donekle ta priča poljoprivrede jer i moji roditelji u Kastvu imaju isto svoju zemlju, pa uvijek se sadi nešto, uvijek se nešto kopa, tako da znam i ja kopati i nešto saditi da kolege ne misle da pričam bez veze. Bit gospodar na svojoj zemlji je velika stvar i ko ima svoju zemlju koliko god je to teško, slušao sam i znam po djedu i znam po ocu, ti trebaš cijeli dan bit u tome, jako teško, ali ko ima svoju zemlju i ko ima proizvode, hranu sa svoje zemlje, on je slobodan čovjek. E mi možemo sad ulaziti u teorije zavjera ili ne teorije zavjera, interesnih skupina i kome je odgovaralo i ko je zakone radio da naš narod ostane bez svoje zemlje ili da ljudima jednostavno to postane toliko mučno i neisplativo da oni više se ne žele bavit zemljom, e o tome bi se dalo razgovarati, jednu pravu akademiju održati, pa i narodu i to podastrijeti. Država treba imati u fokusu poljoprivredu. Urbana područja u RH čine državni tajniče 1,1% urbana područja, a ruralna i prelazna 98,9% I sad kako se mi ponašamo prema ruralnim područjima, kako? Pa ko zločesta maćeha, a trebali bi kao dobra i skrbna majka, a mi se ponašamo država kao neka zločesta i isfrustrirana maćeha koja udara to dijete po glavi dok ovaj ne spremi kofere i ne pobjegne preko granice. Slavonija nam je prazna, Slavonija nam je prazna, 750.000 hektara naše zemlje je neobrađeno. Godišnje gubimo više od 10 milijardi kuna, bogata smo zemlja, mi smo bogatiji od Izraela, a ako uzmemo da je prosjek po hektaru 14.000 kuna, prosjek pšenica može bit oko 6.000, cvijeće može se zaraditi i dobiti 200.000 i dođete do preko 10 milijardi gubimo, 10 milijardi na poljoprivredi, 60 milijardi na korupciji, pa mi smo čovječe, Izraelci su mala beba za nas. Naš narod je toliko bogat da kolko god krali, kolko god ovi otimali, koliko god duboko uvlačili ruke u džepove građana uvijek ima za još za ukrast, pa dosta više, dosta. 2012. nismo imali krške pašnjake, danas ih imamo preko 100.000, pitao sam tu kolegu. Stižu poticaji, parica dolazi, a nema kontrole, pa to ko mulja. Kad dođe pravedna vlast jednom ko mulja, frende odrobijat ćeš ti da dijete neće znat kako izgledaš. Tako treba država jer sa narodom tvrde šije kao što je naš narod drugačije ne ide, odrobijat ćeš frende da ti neće past na pamet kad ih zatvorimo prvih 10-tak, pa ti kradi, lopužo ne kradi, dosta više lopova u ovoj zemlji. Priča pčelara i meda, danas sam govorio o tome, podnio sam ministrici, evo proći će sad za dva dana 30 dana, nadam se da će mi odgovoriti, tu neke kolege iz vladajuće kažu nije to tako, svako brani svoje, svako u nekim štelama, ja nemam nikakvih štela.

Ko je ukrao pare neće mirno spavat i to je to i kako je lijepo biti u istini, ne mogu ti ništa, mogu samo pucat ćorke. Dakle, o tome ćemo isto i zašto pčelari su dobili nula kuna, to je osjetljivi sektor, a duhanski proizvodi 42 milijuna kuna. Dakle, o svemu ima jako puno tema, mogao bi govorit 10 sati, a ne 10 minuta i tu uz moj šalabahter koji sam napravio ko skripte na faksu. Dakle, država se mora ponašati odgovorno prema poljoprivredi, prema ljudima koji žive od zemlje.

Poštovani zastupniče, čuvao sam svoju zadnju repliku za ministricu, međutim evo vidimo da nije zainteresirana za naše rasprave, za naša pitanja, za naše sugestije, napustila nas je… Znači u viziji piše da će se proizvoditi veća količina visokokvalitetne hrane po konkurentnim cijenama, povećati otpornost poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene uz održivo upravljanje prirodnim resursima, te doprinjeti poboljšanju kvalitete života i povećanju zaposlenosti u ruralnim područjima. Recite mi koji poljoprivrednik to ne bi potpisao? E sad, osvrnut ću se na ovaj zadnji dio, a to je poboljšanje kvalitete života i povećanje zaposlenosti u ruralnom dijelu, kako ćemo to napraviti, jedan dio zemlje smo dali inozemnim vlasnicima, a država ovo što iznajmljuje iznajmljuje preko veze. Nisam matematičar, ali jesam logičar, teolog, filozof, evo, ima tu i kolega glumaca i sve, ali razumijemo dobro bit. Dakle, ako sam ja dobro shvatio bit, povećanje dobiti, ti imaš jedno kvalitetno drvo i onda naši uzmu to drvo, ispilaju ga i prodaju ga, npr. Talijanima, a, i onda kažu povećat ćemo dobit, a mi bi mogli od tog kvalitetnog drveta napraviti skupi namještaj pa im to onda prodavati, ista priča pšenice, ne znam. Znači mi ćemo reći povećat ćemo, mi sad prodajemo pšenice, a ti bi od te pšenice mogao napraviti neku, ekskluzivnu, ja sam Riječanin, volimo paštu, jednu pastu dobru, e onda to možeš prodavati, dakle sve se može puno mudrije postaviti, ovo je 29. zakon koji je u 30 godina ove države mijenjan o poljoprivredi. Dao Bog dragi da bude zadnji, a čini mi se, kako je pisana ova Strategija da ćemo ih imati do kraja ove, do kraja ovog mandata vladajućih bar još 2, možda i 3, tko zna. Sljedeća pojedinačna rasprava poštovanog zastupnika Erika Fabijanića.

Poštovani potpredsjedniče, predstavnici predlagatelja, poštovani kolegice i kolege. Ja ću kao i o nekim drugim strategijama kad sam vodio raspravu, ... [[Govornik se ne razumije.]] raspravu onoga čega u strategiji nema, a ne onome čega ima. Nadahnut Petrom Hektorovićem, jednim od prvih književnih djela u Hrvata, a to je Ribanje i ribarsko prigovaranje. Naime, mi smo do 2020. imali strategiju koja je bila vezana za poljoprivredu i ribarstvo. Ona je pokrivala poslije dva sektora, jedno je bio program, odnosno vezano za ruralni razvoj, a s druge strane smo imali operativni dokument koji je bio vezan za razvoj ribarstva, akvakulture, itd. U ovoj Strategiji poljoprivrede o ribarstvu ni riječi. O ribarstvu niti riječi i zato ono „ribanje“ nije ribanje kao djelatnost kao ribarenje, nego je zbilja ribanje prema predlagatelju. Da li mi možemo onda očekivati isto tako, da ćemo uskoro na ovim saborskim klupama dobiti prijedlog strategije koja je vezana za ribarstvo, marikulturu, odnosno pardon, akvakulturu jer ja dolazim iz mora, dolazim iz Rijeke, tako da ja se u slavonske probleme ne razumijem niti imam pretenziju da se u njih razumijem. Ribarstvo u ovom dokumentu od 70 i nešto stranica imamo spomenuto zato što se nalazi u agenciji i zato što ga imamo u nekim tablicama. O tome gdje ćemo mi dat težište, da li ćemo dati na ribarenje s kočaricama, da li ćemo se posvetiti konkretno Jadranu onda marikulturi kao dio akvakuture, da li će nama strategija biti uzgoj tuna na otvorenom moru, koji su naši kapaciteti u Jadranu općenito za uzgoj, da li lubena, da li zubaca ili neke druge vrste, kolika je opstojnost škampara koje je specifičnost za sjeverni Jadran kojeg nema nigdje drugdje u Europi? Kako zaštititi, implementirati, ali isto tako razviti tu djelatnost, koja je između ostaloga jedan od hrvatskih brendova? Ili raroga tamo negdje između Korčule i Brača? Da, neke stvari jesu dio operativnih programa, ali je ne katastrofalno, nego je katastrofično da u Strategiji poljoprivrede do 2030. g. mi ispada da uopće nismo zemlja koja ima 1000 otoka i koja ima jednu od najdužih obala u odnosu na broj stanovnika. Prema tome, ja zbilja očekujem da ćemo mi u Saboru dobiti jednu strategiju analogna onoj kojoj strategija jer ovde ova Strategija de facto je strategija koja je vezana za ruralni razvoj i pitanje je koji su naši ciljevi. Koji su naši ciljevi? Ako mi idemo po dućanima, po supermarketima, itd., gdje su ti naši hrvatski proizvodi, a nije da ih imamo? I treba, ja se kao konzument, kao potrošač postavljam pitanje zašto u supermarketima imam bijeli luk iz Kine? Koliko god jeftine proizvede, pa netko ga mora do Hrvatske dopeljat. A imamo ga u našim trgovačkim lancima. Hrvatskog bijelog luka jedva da imamo, jedva da ga nađemo i onda se to čak mora reklamirati. Govorim o bijelom luku, o nečemu šta ne treba ni puno zalijevanja ni puno irigacije. Sramotno je ono što se događa u Hrvatskoj po pitanju proizvodnje hrane, sramotno. Ne znam, ali činjenica je da meni ovo jako liči na copy-paste, na copy-paste jedne strategije poljoprivredne zemlje, članice EU koja nije na moru. Ja sad ne znam da li je to kopirano iz Austrije, da li je to kopirano iz Mađarske, ali od nekoga zbilja je kopirano jer ovdje nema riječi o moru uopće. Evo, zahvaljujem.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Pa mi danas raspravljamo o nacrtu prijedloga Strategije poljoprivrede do 2030. g., a kolega je prije mene je govorio o sektoru ribarstva i akvakulture, to uopće nije pokriveno ovom Strategijom, to može biti pokriveno samo nekom drugom strategijom, pa evo, ovaj nacrt prijedloga Strategije jasno je odredio 4 cilja. Prvi, povećanje produktivnosti i konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora, drugo jačanje održivosti i otpornosti poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene. Tri je obnova ruralnog gospodarstva i unapređenje uvjeta života u ruralnim područjima, te poticanje i inovacija u poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Opći cilj strategije povećati vrijednost poljoprivrede kao što smo čuli sa sadašnjih 20 na 30 milijardi kuna godišnje. Zato je već u trogodišnjem razdoblju predviđeno u proračunu Ministarstva poljoprivrede 6,4 milijarde kuna. Od toga je jedan zarez milijarda kuna nacionalna su sredstva, dok je 5,3 milijarde kuna su sredstva iz Europskog poljoprivrednog fonda. Jasno stoje i pobrojene su razvojne potrebe, strateški ciljevi i prioriteti. Jedan od razvojnih potreba je unapređenje povezanosti u lancu od proizvođača do potrošača. Svima nam treba biti cilj i interes da što više hrvatskih proizvoda se nađe na hrvatskim stolovima. Naravno da je taj postupak jako složen i tu ima jako puno i administrativnih i različitih barijera, ali veseli me vidjeti da se u potencijale za rast između ostalog navodi da je posebno bitno razvoj komplementarnih aktivnosti na ruralnom području i između ostalog razvoj turizma. Imamo nove prilike za rast i ponovno se nabraja koje su sve skupine mjera koji će se odnositi na uvjete i potencijale za rast kroz povezivanje s drugim sektorima ponovno i sa turizmom. Utjecaj turizma na plasman i proizvodnju poljoprivredno-prehrambenih proizvoda to je već jako poznato i o tome se jako puno govori. Kaže promicanje poljoprivredno-gastronomskog destinacijskog turizma, što znači da određeni lokalni proizvod, određena kulinarska iskustva, tradicije i ono što se može prezentirati i kroz različite digitalne sadržaje, priče i slično može stvoriti novu vrijednost u turizmu. Nadam se da će to znati iskoristiti i naši poljoprivrednici, a i naši turistički djelatnici. Iako je sigurnost i kvaliteta najbitnija da se nađe na svakom stolu, administrativne prepreke koje prolazi svaki naš poljoprivrednik, a i ugostitelj, odnosno hotelska kuća su iznimno složene i mislim da je to na nama, na Ministarstvu i poljoprivrede, turizma, a rekla bih i financija, da takve barijere i takve prepreke uklone. U ovoj strategiji možemo vidjeti da je za razvoj gastronomske destinacije važno identificirati autohtone ili tradicionalne proizvode neke regije, te poticati proizvodnju takvih prehrambenih poljoprivrednih proizvoda i upravo je ministarstvo u zaštiti prepoznatljivosti hrvatskih proizvoda i na nacionalnoj EU razini planiralo određene provedbene mehanizme, tzv. C1 kada potiču partnerstva i pomoć poboljšanju organizacijskih sposobnosti u poljoprivredno-prehrambenom lancu. Međutim, vidimo da se u praksi pokazalo i da postoje zakonske prepreke koje otežavaju funkcioniranje agroturizma i njegovo povezivanje sa lokalnom proizvodnjom i to je također predviđeno određenim mehanizmom tzv. D1. Da Vlada RH ne samo kroz ovu strategiju, nego i na različite druge načine želi pomoći poljoprivrednicima evo vidimo i u najnovijem paketu mjera od jučer za kućanstva, poduzeća i poljoprivrednike gdje imamo i program potpora male vrijednosti za nabavu umjetnih gnojiva, a i potporu Sektoru ribarstva i aquakulture. Naime, poljoprivrednici će imati potpore za nabavu i ratarske kulture povrće i trajnih nasada, čak 450 kuna po hektaru za prvih deset hektara poljoprivredne površine, te 250 za idućih i tom mjerom je obuhvaćeno 88 000 poljoprivrednih gospodarstava, a iznos je procijenjen na 200 milijuna kuna.

Povećanje održivosti i samodostatnosti, uvođenje ekoloških i zdravstvenih standarda za uvezene proizvode. Posebno je naglašeno smanjenje upotrebe pesticida. Želja je uvođenje jedinstvenog EU standarda za označavanje hrane temeljeno na znanstvenim spoznajama. Je li u ovoj strategiji su isti ti ciljevi koje EU smatra da treba provoditi? Kolegice Grba-Bujević upravo tako. I ovom strategijom je planirano povećanje površina pod ekološkom proizvodnjom, smanjenje ovisnosti o pesticidima je imperativ koji se nameće u svim europskim strategijama, tako i u našoj. Strateški ciljevi hrvatske poljoprivrede u skladu su sa strateškim ciljevima buduće zajedničke poljoprivredne politike i ona se odnosi i na pitanje konkurentnosti i dohodovnosti poljoprivrednika, ali naravno obuhvaća i ova pitanja o kojima vi govorite, zaštita okoliša, klime a ne zanemaruju se i drugi aspekti ruralnog razvoja. Naime, gledao sam sada malo Narodne novine, u Narodnim novinama je do sada barem bilo uvijek objavljena strategija vezana za poljoprivredu i ribarstvo. I moj naglasak na moju raspravu je bilo to, a to je da ribarstva u naslovu tog dokumenta nema. Daleko od toga da mi nemamo dokument koji postoji, koji se zove „Više od ribnjaka“ Zašto on nije pred saborskim zastupnicima? Platila ga je EU, odnosno nacrt imamo još od 6 mjeseca 2020. Kolega Fabijanić, pa kad ste krenuli sa izlaganjem s obzirom da i ja dolazim iz Šibensko-kninske, Dalmatinske županije i sigurno da su mi bliži ribari nego ratari.

Imamo posebno procijenjen iznos i broj poljoprivrednih gospodarstava koji će dobiti pomoć, a posebno sektoru ribarstva i akvakulture je predviđeno 50 milijuna kuna, znači dodatno.

Poštovana kolegice. U strategiji je vidljivo da su klimatske promjene prepoznate kao jedan od glavnih izazova za upravljanje poljoprivredom u sljedećem razdoblju, međutim nisu prepoznate mjere o čemu je govorio i kolega Brumnić vezane za naknadu štete od prirodnih nepogoda, ne postoji dakle mraz, požar, tuča, razne prirodne nepogode koje uništavaju usjeve. Dakle, poljoprivrednici kao što smo čuli se okreću privatnim osiguravajućim društvima jer za štetu od nekoliko desetaka tisuća kuna od države, ako su jako sretni, dobiju tek negdje tisuću i taj problem u ovoj strategiji nije nažalost prepoznat i nije adresiran niti su ponuđena neka konkretna rješenja pa bi vas molila komentar. Hvala lijepo. Uvažena kolegice Urša Raukar, pa očito da nije da je taj dio na neki način samo se preletilo preko njega. Ja očekujem da ovakve stvari kao što su klimatske promjene, štete i sl. da to uglavnom radi i da je to u resoru Ministarstva zaštite okoliša. Bilo bi u redu i ja se s vama slažem da bi Strategija poljoprivrede trebala biti sveobuhvatna i obuhvaćati i onaj dio koji se odnosi evo ja sam osvrnula i najviše sam govorila o odnosu poljoprivrede i turizma, zato sam i apelirala na ove administrativne prepreke da zajedno svi rješavaju takve probleme, pa tako isto kad su u pitanju klimatske promjene ja očekujem da Ministarstvo poljoprivrede zajedno sa Ministarstvom zaštite okoliša taj dio definira i u nekom narednom periodu kroz neki zakonski ili podzakonski prijedlog odredi i da se to odradi.

Poštovani predsjedavajući, poštovani tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege, predstavnici većine koji ste sad u manjini. Evo ja sam pripremio svoju raspravu vjerujući da će gospođa ministrica biti zainteresirana za naše rasprave, da će je interesirati naša pitanja, naši prijedlozi, naše sugestije, međutim evo ona nas je napustila nju to ne interesira, pa ću morati i svoju raspravu malo promijeniti. Kada govorimo o strategiji i gospodarstvu govorimo o nekakvom dugoročnom planiranju ponašanja gospodarskih subjekata da bi se ostvarili nekakvi postavljeni ciljevi. Prvi i osnovni preduvjet je za ispravni odabir strategije je analiza situacija, što znači da poslovni subjekt treba sagledati vanjske i unutarnje čimbenike kako bi spoznao najbolji način da se realiziraju željeni ciljevi i tu se obično koriste neke metode, neki postupci, imamo BCG matricu, imamo SWOT analizu, imamo POrterov model itd., itd. E sad da krenem redom, podaci koji su korišteni u ponuđenom dokumentu su podaci za period od 2008.-2017. i podaci za period od 2011.-2016. Nisam našao podatke koji se odnose na period od posljednje četiri godine … analizama pa moje je pitanje da li se smatra da su pokazatelji koji se dobiju na temelju podataka pet, šest i više godina zaista dobra osnovica za donošenje zaključaka temeljem kojih bi se trebao određivati smjer razvoja poljoprivredne proizvodnje? Nadalje, analize koje se spominju u ovom izlaganju su zapravo čiste floskule jer analize koje se temelje na zastarjelim ili nepotpunim podacima nisu analize već nagađanja. Ima unutra ako ste primijetili SWOT analiza nabrojeni su rizici, međutim nakon toga se nije krenulo korak dalje da se napravi analiza rizika, da se napravi i način upravljanja tim rizicima i nije napravljeno kako će se nakon toga ponašati ukoliko se nešto desi.

Mislim da smo svjesni svi da u ovom dokumentu ima jako malo strategije, a ima jako puno nabrajanja ciljeva, međutim kako će se ti ciljevi ostvariti i realizirati toga u dokumentu nema. Doduše postoje neke polazne veličine, ali ne za sva područja koja su se pokušala obuhvatiti. Prije sam postavio pitanje u vezi kružnog gospodarstva, napomenuo sam da nema definirano kako ćemo to realizirati. Bilo je rečeno da ćemo to pogledati u strategiji, evo ja sam bio spreman da to pogledam u strategiji, a toga u strategiji nema i interesira me posebno onaj dio vezano za bio gospodarstvo koje je spomenuto, ali nije navedeno kako će se poljoprivrednim proizvođačima pomoći da prijeđu na bio proizvodnju, s kojim sredstvima, tko će ih informirati, tko će ih obučavati, kuda će i kako plasirati svoje proizvode za koje je veoma izgledno da će imati više cijene. Ono što me dodatno smeta to je što su se zapravo pokušali definirati KPI-jevi odnosno ključni pokazatelji uspješnosti što ukazuje na činjenicu da se pokazala namjera da se kontrolira uspješnost u radu. Međutim, ne navode se korektivne mjere, ne koriste se npr. semaforske tehnike pa se postavlja pitanje ima li se uopće namjera da se poradi na eventualnoj korekciji mjera aktivnosti i postupaka u cilju da se stvarno postignu ciljevi koji su upravljani. Naravno, tu postoji diskrepancija s obzirom na to da se neki ciljevi mogu već ostvarivati unutar godinu dana, a mjerenja su predviđena svakih tri godine. Dakle, u ovom dokumentu imamo cijeli niz copy-paste fraza koje nam ni u kojem slučaju nisu odgovorili na pitanja kako ćemo ostvariti upravo ove ciljeve, kako ćemo kontrirati provođenje, kako ćemo i hoćemo li cjelokupno mjeriti uspješnost provođenja, kako ćemo znati jesmo li na dobrom putu da poljoprivredna gospodarstva ponovo vratimo u život te da se postojeća poljoprivredna proizvodnja unaprijedi. Ima tu još pitanja koja su bila namijenjena ministrici, pogotovo pitanje koje je bilo vezano za Slavoniju, a to sam postavio još prošli put kad smo imali tu raspravu, međutim evo, nažalost nema je pa to pitanje ne mogu postaviti. Poštovani kolega, na nekoliko mjesta u području strateških ciljeva strategije razvojnih potreba, spomenuto pitanje digitalnih tehnologija, pa da treba potaknuti ulaganje u tehnologije inovacije, pa unaprijediti pristup istraživanjima i razvoju, pa opet korištenje znanja i tehnologija, pa onda da treba pojačati dostupnost informacija, napredne logističke funkcije u čemu smo dosta loši, pa razviti nove modele prijenosa usvajanja znanja, praksi, tehnologija i inovacija u poljoprivredi. To sve skupa dosta lijepo zvuči, međutim evo, moje pitanje vama, obzirom da se poprilično kužite u digitalne tehnologije, ima li Hrvatska dovoljno kapaciteta za ostvarenje ovih postavljenih ciljeva? Da li su ovi ciljevi u Strategiji realni i koje je vaše predviđanje, hoćemo li čekati do zadnjega, do 2030. g. da se država pokrene ili imate neke savjete Vladi što najprije učiniti glede korištenja digitalnih tehnologija. Naime, predstavnik vladajuće većine je rekao da će se rezultati primjene digitalnih tehnologija u poljoprivredi vidjeti nakon godinu dana. Imamo tu gospodina koji se bavi poljoprivredom, koji mi je u prolazu rekao, neće od toga biti ništa. To nije samo njegov stav, to je stav i moj i mnogih ljudi koji znaju kako to izgleda kad se uvode nove platforme i novi informacijski sustavi u neko područje. Nije to samo dođeš, instaliraš, staviš računalo i nakon toga netko sa nečime upravlja. Treba proći obuku, prvo, problem je da to treba netko kupiti. To treba netko nabaviti. Nakon toga, treba proći obuku i nakon toga, treba polako krenuti u realizaciju. Ako će se krenuti u frontalno u realizaciju, tko će pomagati svim tim poljoprivrednicima koji će koristiti digitalne tehnologije?

Slijede završne rasprave, prva završna rasprava u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, poštovane zastupnice Urše Raukar Gamulin. Molim vas, malo tiše da može kolegica. Zahvaljujem. U Hrvatskoj poljoprivreda koliko god je slabom i nerazvijenom smatrali, ima utjecaj na bioraznolikost, na pogonitelje klimatskih promjena te održivost poljoprivredne proizvodnje za buduće generacije. Hrvatske su emisije CO2 i više nego dvostruko više i veće od globalno pravednih i poljoprivredna proizvodnja ima značajan doprinos tome. Otpornost tla na eroziju, posebno pod projekcijama utjecaja klimatskih promjena je nedovoljna. Opterećenje tla i onda vodonosnika, dušičnim i fosfatnim gnojivima je višestruko veća od održive. Ukratko, nije problem samo zagađenje nego tlo postaje i ovisno o umjetnim gnojivima i bez njih ne omogućuje biljkama potrebno vezivanje dušika. Jedino u čemu naša poljoprivreda ne prekoračuje granice je ukupna nacionalna potrošnja slatke vode i zadržavanje šumskog pokrova teritorija iznad 33% teritorija. Dakle, konačno u ishrani stanovništva prema prodajnoj hrani na tržištu, previše je štetnih masnoća, uglavnom iz industrijski procesuirane hrane i globalnih agroindustrijski proizvedenih uljarica. Kako međutim proizvodnja hrane za vlastite potrebe, prema istraživanjima u Hrvatskoj barem djelomično doprinosi ishrani gotovo 3/4 stanovništva, za nadati se da u tome barem ima manje masnoća iz palminog ulja, a više iz domaćeg špeka i čvaraka. Mi bismo podržali ovu Strategiju kada bi ona sadržavala 3 sljedeća cilja. Promjenu u planski model poljoprivredne proizvodnje u cilju osiguravanja prehrambene suverenosti, tj. samodostatnosti. Naime, ključna je zelena javna nabava. Gdje je potrebno detektirati grupe proizvođača od kojih se nabavljaju proizvodi za vrtiće, za škole, za bolnice, za fakultete, za sve ustanove. Potrebno je osigurati infrastrukturu, dakle prihvat, pakiranje, zamrzavanje tih proizvoda. Dobro je da je u najavi natječaj za osiguravanje sredstava za takav centar, međutim Ministarstvo treba izraditi metodologiju priprema za zelenu javnu nabavu. Treće, da Strategija jasno definira mjere zaštite i očuvanja tla kroz nicanje pesticida i promjenu modela proizvodnje hrane. Zaključno, predloženoj Strategiji najviše zamjeramo koncentraciju proizvodnje usmjerenu na maksimalnu kratkoročnu profitabilnost, bez odgovornosti prema potencijalu poljoprivrednih zemljišta, radnica i infrastrukture, da stabilnu proizvodnju, za stabilnu proizvodnju dovoljno raznolike hrane, za kvalitetnu prehranu i da to osiguramo za sljedeću generaciju, pritisnutu neizbježnim klimatskim promjenama. Ovo je nažalost kratkoročna strategija ne odgovara na pitanje kako će provedene mjere osigurati istovrsnu poljoprivrednu proizvodnju 2050. kada ukupni ugljični otisak takve proizvodnje treba biti nula ili negativan. S druge strane ona ne govori niti sadašnjim poljoprivrednicima kako se mogu poljoprivredom baviti 2031.kada ova strategija istekne, a resursi potrebni za njezino održavanje postanu teže dostupnima npr. energija iz fosilnih goriva. Ona samo savjetuje sadašnjim vlasnicima poljoprivrednog zemljišta kako mogu osigurati javna sredstva za neposrednu intenzifikaciju proizvodnje, za prodaju na neposrednom tržištu.

Poštovana gospođo ministrice, kolegice i kolege. Strategija poljoprivrede je krovni strateški dokument u sektoru poljoprivrede čije je donošenje predviđeno Zakonom o poljoprivredi. Strategijom se podupire provedba Nacionalne razvojne strategije RH do 2030.g. i strateškog cilja samodostatnost u hrani i razvoj bio gospodarstva u okviru zelene i digitalne tranzicije kao jednog od četiri razvojna smjera koji će pridonijeti ostvarivanju vizije Hrvatske 2030.g. Strategija ujedno predstavlja temelj za izradu Nacionalnog strateškog plana, intervencija u sektoru u okviru zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje do 2027.g. strategija također uzima u obzir i odgovarajuće ciljeve, prioritete i mjere i drugih akata strateškog planiranja. Strategija poljoprivrede do 2030.g. donosi viziju razvoja poljoprivrednog sektora u idućih deset godina, utvrđuje razvojne potrebe, ciljeve, prioritete i aktivnostima kojima će se ostvariti strateški ciljevi hrvatske poljoprivredne politike. Danas nekoliko puta rečeno povećanje produktivnosti i konkurentnosti poljoprivredno prehrambenog sektora, jačanje održivosti i otpornosti poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene, obnova ruralnog gospodarstva i unapređenje uvjeta života u ruralnim područjima te poticanje inovacija u poljoprivredno prehrambenom sektoru. Sve aktivnosti u okviru strategije doprinosit će širim razvojnim ciljevima Hrvatske među kojima i integriranu teritorijalnom razvoju ruralnih područja kako bi se unaprijedila koordinacija i komplementarnost između intervencije u ruralnim područjima. Sve aktivnosti planirane ovim aktom strateškoga planiranja u skladu su s novim smjerovima EU u okvirima Zelenog plana Strategije od polja do stola i Strategije o bio raznolikosti. Osnovni zahtjev strategije je učinkovitije korištenje javnih sredstava kroz bolje usmjeravanje poljoprivrednih potpora i sredstva za ruralni razvoj. Hrvatska ima velik potencijal unaprijediti rezultate svog poljoprivrednog sektora i ruralnog gospodarstva, a ova strategija daje smjernice i opisuje provedbene mehanizme koji će voditi taj proces transformacije i pomoći zemlji da pretvori svoj poljoprivredni sektor u pokretače gospodarskog rasta. Opći cilj strategije do 2030.g. je povećati vrijednost poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj sa sadašnjih 20 na 30 milijardi kuna godišnje. Konkretna provedba aktivnosti predviđenih strategijom osigurat će se planskim dokumentima od kojih je najznačajnije budući strateški plan za provedbu zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2023.-2027.koji će sadržavati detalje provedbe za sve mjere financirane iz proračuna EU.

Mjere poljoprivredne politike predviđene strategijom u najvećoj mjeri financirat će se iz proračuna EU namijenjenog poljoprivredi i državnog proračuna RH.

Za provedbu strategija sredstva su osigurana u planu proračuna za razdoblje 2021.-2023. dok u tekućem planu proračuna osiguran je ukupan iznos od 6,4 milijarde kuna od čega iz nacionalnih sredstava iznos od 1,1 milijardu kuna te ostatak iz europskih poljoprivrednih fondova u visini od 5,3 milijarde kuna.

Poštovane kolegice i kolege, ministrice. Evo danas smo se naslušali svega i svačega u raspravi, najgore što su se toga naslušali poljoprivrednici i mogu se misliti kako komentiraju današnju raspravu o Strategiji i poljoprivredi pa čak i o svima nama da se ovdje samo svađamo, a da nam poljoprivreda propada, čak nije bitno tko je iz koje opcije. Ono što mene brine u ovoj strategiji, a to je onaj problem da 29% izravnih plaćanja prima 1% najvećih korisnika izravnih plaćanja.

Danas je mnogim zastupnicima ovdje bilo puna usta digitalizacije poljoprivrede, vjerujte mi, oni koji rade u poljoprivredi ne misle da je to tako jednostavno i da digitalizacija rješava sve. Jedan primjer koji je ovdje naveo kolega Piletić, to je tvrtka AGRIVI, softver koji su oni napravili za digitalizaciju jesu napravili softver koji se dobro prodaje, firma je doživjela uzlet, međutim ta tvrtka ima nasad američkih borovnica između Kutine i Garešnice na lijevoj strani, negdje na pola puta koji je bio pokriven i mrežama protiv tuče i postavljen na foliju, znači zaštićen, vidim da je postavljena neka infrastruktura za praćenje meteoroloških uvjeta, no međutim kroz godine nakon što je AGRIVI uzletio sa svojom digitalizacijom poljoprivrede, američke borovnice su nestale. Ostala je mreža, stupovi, ali borovnica nema, izgleda da digitalizacija nije u ovoj proizvodnji donijela napredak već je nasad propao, tako da digitalizacija koju mi poljoprivrednici trenutno koristimo, jer reći ću vam svoj primjer, na traktor iz '80. g. sam postavio navigaciju koja dođe 2 tisuće eura, maltene kao i taj traktor, evo i to vam je digitalizacija koja puno pomaže u poljoprivredi obiteljskih gospodarstava. Znam i mnoge kolege koji imaju problema sa digitalizacijom, to je digitalizacija traktora koji su danas puni senzora, računala, koji upravljaju procesima na traktoru, imaju strašnih problema sa serviserima, servisima i popravcima tih traktora jer nema ih tko, nema dovoljnih kapaciteta za održavanje ispravnosti tih traktora i onda ti traktori često puta više stoje nego rade i opet dolazimo na one stare po 20, 30 godina koji, eto, kak bi mi rekli su na kurblu i nema digitalizacije u njima. Tako da digitalizacija, normalno, u poljoprivrednom proizvodnji globalno gledajući je nužna, ali sa tim pojmom treba ozbiljno baratati. I htio bih još evo, koliko je to velikima bitno, u, znači u ovoj javnoj raspravi pročitati 2 stvari Fortenova grupe koje su se javili, kažu oni da je nužno osigurati da velika poduzeća mogu povlačiti bespovratna sredstva u cilju povećanja vrijednosti koje stvara poljoprivredna proizvodnja, velike farme u Hrvatskoj također, trebaju potpore javnih izdataka i ulaganja za razvoj i usvajanje poboljšanih tehnologija i proizvodnih praksi kako bi mogle jačati proizvodnju, ali i poticati i osiguravati kooperacije i rast malih i srednjih poduzetnika. I povukli su velike novce i to im je vrlo bitno i druga stvar, Fortenova grupa, nužnost je donošenje Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji će prije svega, omogućiti jasnu, transparentnu i ekonomski uvjetovanu raspodjelu poljoprivrednog zemljišta, te ... [[Govornik se ne razumije.]] za dodjelu voditi se prvenstveno gospodarskim i ekonomskim kriterijima u velikom broju slučajeva, posjednici su niz godina ulagali u navedeno, naslijedili su 33 tisuće hektara zemljišta Agrokora koji je u stranim rukama [[Upadica: Vrijeme.]] Ovo je njihova politika.

Poštovani predsjedavajući. Poštovana ministrice sa suradnicima, ja ću se još malo osvrnuti na ono što nisam imao prilike prije pa ću vam postaviti pitanje koje sam već jedanput tu postavio, slično zapravo, a vezano je za Slavoniju koja je najbogatija poljoprivrednim zemljištem, a zapravo je opustošena. Mnogi poljoprivredni proizvođači su napustili našu državu iako ste tada ovdje na interpelaciji tvrdili da je u proteklih nekoliko godina u Slavoniju upumpano za poljoprivrednu proizvodnju gotovo 20 milijardi kuna. Da li ste mjerili efekte tog upumpavanja? Da li znamo što smo sa time dobili, što je postignuto? Koje su greške napravljene? Što treba mijenjati? Kako da ograničimo visinu potpora za gospodarstvo? I ono što ste sami pitali i priznali zapravo da potpore nisu bile pravedno raspoređene, postavlja se pitanje kako pravednije rasporediti sredstva koja se dobivaju za potpore? Ja sam vam prošli puta ovdje postavio pitanje koji su efekti s obzirom na to da smo istovremeno kad ste vi upumpavali taj novac u Slavoniju, iz Slavonije izgubili otprilike oko 70 tisuća stanovnika i koliki broj OPG-ova je zatvoren i koliki broj farmi je uništen u tom istom periodu, i tko je dobivao poticaje? Samo da vas podsjetim, to se može provjeriti na snimci, vi ste mi odgovorili da imao više ovaca. Znači to je bio vaš odgovor i mislim da ste tu u pravu. Sad ću se malo osvrnuti na tehnologiju, digitalnu tehnologiju koja je jedan od, evo, dobrih, dobrih primjera što i kako treba raditi, međutim ono što tvrde pripadnici vladajuće većine u diskrepanciji s onim što vi mislite kasnije mjeriti. Ovdje je bio kolega iz Novske koji je rekao da će se prvi rezultati moći vidjeti nakon godinu dana. Ako je to tako, zašto ste onda KPI-eve postavili na 3 godine? Zašto nakon godinu dana ne mjerite efekte toga? Ako nije tako, recite, čovjek je pogriješio ili mi imao krive predodžbe. Jako malo je, na jako malo mjesta ili gotovo ništa je objašnjeno kako se misle ti ciljevi ostvariti, a to nam je izuzeto važno jer Strategija zapravo treba ukazivati na to kako ćemo ostvariti ciljeve. Ciljevi su dobri i ne može nitko reći da ti ciljevi nisu dobri. Napraviti odnosno osposobiti poljoprivredu da bude konkurentna, da imamo konkurentne proizvođače, da imamo kvalitetne proizvode, da vratimo ponovo stanovništvo u ruralni dio Hrvatske, ciljevi su odlični, ali kako ćemo ih ostvariti? I da podsjetim, kod primjene digitalnih tehnologija, primjerice, trebali bi se sad poljoprivredni proizvođači baviti razno raznim digitalnim rješenjima jer evo, imat ćemo digitalizaciju na dijelu zapravo u lancu od proizvođača do potrošača, unutra se spominje digitalni marketing. Spominje se podizanje poduzetničkih sposobnosti naših proizvođača, govorimo o nekakvoj koordinaciji između intervencija u ruralnim područjima, a zaboravili smo na elementarni dio na koji sam podsjetio prošli puta kad smo ovdje govorili o internetskoj infrastrukturi, a to je da naši telekomi nisu zainteresirani za izradu optičke mreže u ruralnim dijelovima. Zašto? Kako to mislite napraviti? Objašnjenja nema. Ali ćemo podržavati digitalne tehnologije i za navodnjavanje i za kontrolu i svašta nešto.

Poštovani potpredsjedniče, poštovana ministrice, poštovane kolege i kolegice. Kao što smo danas puno puta imali priliku za čuti, ova Strategija je skup lijepih želja, dokument koji nije primjenjiv na hrvatske okolnosti. Dokument koji smo platili 2,5 milijuna eura, a koji je u izradi od 2018. g. Još nismo dobili odgovor na što se događalo u međuvremenu i zašto toliko kasnimo u donošenju ovog strateškog dokumenta. Niste nam, ministrice, cijeli dan odgovorili za šta smo radili zadnjih godinu i pol dala, uopće koliko je ovaj tekst strategije prihvatljiv za današnje okolnosti, govori i činjenica da osim što se podaci odnose na 2019. i 2020. g., a niti sa jednim podatkom od 2021. g. Pandemija Covid-19 navodi se samo u jednom poglavlju i to kod financiranja, kao da nije imala negativan utjecaj u Hrvatskoj. Možda pod utjecajem parole da je Hrvatska pobijedila koronu. Smatram dužnost ministrice, ukoliko i nemate podatke o ovoj Strategiji u pismenom obliku, mogli ste nas usmeno izvijestiti sa aktualnim podacima, primjerice iz 2021. g. Čuli smo od zastupnika HDZ-a da ova Strategija i razvoj poljoprivrede nije povezan sa demografskom slikom RH.

Hrvatskom poljoprivredniku nije dostupan savjet u agenciji, a niti su mu dostupna bespovratna sredstva. Tko će nam se baviti poljoprivredom ako generacijska obnova nije razvojna potreba niti prioritet? U Strategiji se navode 4 strateška dokumenta sa 15 razvojnih potreba na koje je potrebno odgovoriti putem 6 područja intervencija. Ukoliko su te potrebe i dobro detektirane, područja intervencija ne nude konkretna rješenja. U cijeloj Strategiji naglasak je dan na primarni razvoj, primarni poljoprivredni sektor, dok je proizvodnja hrane tek preradom tek djelomično i nejasno pokrivena. Na ovaj način prehrambena industrija ostaje uskraćena za jasne strateške ciljeve i rješenja vezana za budući razvoj. Imali smo i primjedbe što smo mogli čuti danas, da se ne može sve staviti u jedan dokument te da je Strategija usuglašena sa europskim dokumentima, a koji nisu obvezujući, ipak ste se odlučili za 15 razvojnih potreba, a oni su trebali biti doneseni konsenzusom i širokom raspravom s obzirom na procjenu potreba i raznolikost RH. Trenutno je prioritet urediti sustav zakupa državnog zemljišta koji je loš i zakon problematičan za provedbu. Primjerice, u nekim slučajevima, dugogodišnji posjednici će izgubiti zemlju koju koriste zbog nepravednog sustava bodovanja, rješenje je jedino da se što više zemlje staviti što prije u funkciju te pojačati nadzor korištenja zemljišta. U 2020. g. nadležna poljoprivredna inspekcija je obavila 1090 nadzora, donijela 205 rješenja i 64 optužna prijedloga, što su porazne brojke s obzirom na potrebe na terenu. Trebalo bi bolje povezati inspektorat sa lokalnim i regionalnim jedinicama kako bi se doprinijelo boljem i transparentnijem korištenju poljoprivrednog zemljišta. Izostao je također, naglasak na jačanje lokalnih inicijativa kroz daljnji razvoj lokalnih akcijskih grupa, provedbu lokalnih razvojnih strategija. Smatramo da je primaran daljnji razvoj poljoprivrede u okviru jače decentralizacije i jačanja svih dionika u ruralnim područjima. Najvažniji prioriteti nedostaju kao što je generacijska obnova, zatim socijalna uvjetovanost, ravnopravnost spolova i osnaživanje žena. Značajne odredbe vezane uz sigurnost hrane, ribarstvo, šumarstvo, jačanje lokalnih zajednica i brojni drugi prioriteti. Nisu jasno postavljene potrebe i prioriteti razvoja poljoprivrede do 2030. godine, a provedbeni mehanizmi nisu dovoljno jasni. Ova rasprava današnja je polučila rezultatima, puno informacija smo dobili, ukazano je na sve što nedostaje ovoj strategiji ali je ključno sljedeće. Uzalud nam trud kada je sve gotovo, isprintano, plastificirano i spremljeno u malene kutijice koje nam je ministrica uvodno podijelila.

Najprije želim zahvaliti svim zastupnicama i zastupnicima što su sudjelovali u raspravi kako onima koji su dali dobre prijedloge, tako i onima koji su pokazali nesvakidašnje znanje o poljoprivredi, o metodologiji izrade strategije, o tome da Hrvatska ima nacionalni strateški plan objavljen za razliku od onih iz 2014. na web stranicama koji daje detaljno i indikatore i ciljeve od onih koji sad smo eto čuli da ne znaju da je ribarska politika dio druge posve zajedničke ribarstvene politike i da ima svoj višegodišnji program jednako kao i šumarska koja doduše zbog određenih pravila ima svoje mjesto u Nacionalnom strateškom planu, ali nije joj mjesto u ovom dokumentu. No tu smo gdje jesmo i znanje se može nadograditi. Na početku želim reći da se ovdje mnogo govorilo o odnosu malih i velikih tvrtki i o potrebi bolje podrške malim gospodarstvima. Također zastupnici uglavnom evo ako to smijemo tako reći lijeve provinijencije su itekako isticali takvu potrebu no nikad većeg pogodovanja u dokumentima velikim tvrtkama i povezanim tvrtkama nije bilo u odnosu na ono što su analitičari mogli primijetiti u dokumentima iz 2014., 2015. Nikad većeg nereda, promjena zakonskih koje su vrijedile mjesec dana da bi stoka šetala s farme na farmu, pa se tako dobijala zemlja bez natječaja. Šumsko zemljište se dodjeljivalo bez pravne osnove. Dan danas imamo silnih problema zbog toga zbog kojih se nekad osjećamo kao da nismo dio Ministarstva poljoprivrede nego neke sasvim druge institucije. O tome kako su zaposlenici, supružnici dužnosnika itd. sudjelovali u takvim natječajima, dobijali stotine, pa u nekim slučajevima i preko 1000 ha to sad ne bih puno mogla govoriti. O tome da se nisu poštivala pravila povezanih društava to je nešto zaista što je teško pogodilo hrvatsku poljoprivredu pored neodgovarajućih reakcija kada bismo godišnje recimo u 2013. izgubili gotovo sto milijuna litara mlijeka, ne snalazeći se, ne reagirajući do toga da smo i tada imali krize, a da je broj notificiranih potpora od trenutka ulaska u EU dodatnih, novih, nenaslijeđenih bio i ostao do kraja 2015. godine nula. Danas ovdje imamo strategiju koja ne kasni, koja nije bila prethodnom regulativom predviđena za raspravu u Hrvatskom saboru, no vrijeđajući zastupnike na prijedlog ministarstva i ove Vlade strategija je dobila mogućnost za raspravljanje u Saboru i treba biti raspravljena u Hrvatskom saboru jer je važna. Izmjenama Zakona o poljoprivredi koji smo predložili, a Hrvatski sabor oni koji jesu takve izmjene podržali, te izmjene usvojio 2021. godine, a strategija je bila na vrijeme jer da nije bila na vrijeme ne bi bio ni Nacionalni strateški plan koji u detalje razrađuje sve mjere do 2027. godine gotov, isporučen Europskoj komisiji 31.12.2021. godine a sad čekamo komentare kao i ostalih 16 zemalja koji su to uspjeli napraviti u redovnom roku bolje puno nego kad se kasnilo godinu i pol dana za program ruralnog razvoja koji je čini mi se usvojen u svibnju 2015. godine, a poljoprivrednici su mogli koristiti sredstva od 1.1.2014. Naravno da uvijek može biti bolje, no želim ponovo naglasiti da je ovo krovni dokument metodološki ispravan, da dobro detektira razvojne potrebe hrvatske poljoprivrede, da smo mi sve ono što nije sporno u njemu počeli mukotrpnim radom i promjenama postojećeg Programa ruralnog razvoja primjenjivati, pa smo objavljivali natječaj u protekloj godini za reprodukcijske centre u svinjogojstvu, pa ćemo drugi petog za mliječne farme i za robotizaciju farmi, skladište i silose. Za promjenu vrste uzgoja, za dobrobit životinja koji smo uvrstili i uspjeli ispregovarati sa Europskom komisijom, te značajno povećati u kriznoj 2021. godini. Uveli smo financijske instrumente čime je pitanje banke poljoprivredne banke više nije toliko aktualno, jer su mladi i mali poljoprivrednici mogli koristiti sredstva po kamatnim stopama od 0,1 do 0,5% a i maksimalne pojedinačne zajmove sa 50 000 eura smo podigli na 100 000 eura, ostali postali primjer dobre prakse u vrlo kratkom vremenu, pronašli svoje mjesto stoga u vodiču EU i više od 1240 poljoprivrednika je u dvije i pol godine primjene iskoristilo značajna sredstva putem tako dostupnih financijskih instrumenata. Dakle, mi tu strategiju već primjenjujemo, a detaljno ćemo je primjenjivati i putem Nacionalnog strateškog dokumenta, Nacionalnog programa za otpornost i oporavak i naravno reagirajući na sve moguće poremećaje koji se na žalost događaju oni su veliki i značajni su, pa ću ponovno naglasiti u mandatu ove Vlade pored toga što smo donijeli propise koji su vezani za službene kontrole, pored toga što dodatno uređujemo problematiku zemljišta, pored toga što smo i šumsko zemljište za razliku od onih koji su ga davali tek tako ne gledajući čak šumsko-gospodarske osnove, a kamoli ne pravne osnove. Dakle, to ćemo sve nastaviti raditi i ambiciozne ciljeve postavljene u ovoj strategiji poduprte sa nekoliko važnih i osjetljivih ciljeva koje smo naglasili kao razvojne potrebe. Nismo sve naglašavali, nego ono što je posebno osjetljivo govedarstvo, svinjogojstvo, navodnjavanje, broj novih mladih poljoprivrednika, obnovljive izvore i ruralnu infrastrukturu. Na to smo se u strategiji osvrtali, a u Nacionalnom strateškom planu na sve, da ćemo mi te ciljeve itekako ispraviti. Evo hvala lijepa. Imamo replike. Prva je poštovani zastupnik Erik Fabijanić. Ponovit ću jednu stvar. Dakle, imamo zadnji puta Strategiju poljoprivrede i ribarstva koja je objavljenja u Narodnim novinama 2002. Sada imamo samo Strategiju poljoprivrede, ja uvažavam činjenicu da je to danas po novom načinu rada isključivi dokument. Ali ne vidim razloga da onda Sabor isto tako ne raspravi kao što raspravlja Strategiju poljoprivrede, da ne raspravlja i strategiju koja je vezana za ribarstvo. To je jedno. A drugo, intencija Europe je F to F, dakle farm to fork ili što bi rekli od proizvođača do potrošača. Lijepo je ovo što je rekla ministrica vezano za unapređenje poljoprivredne proizvodnje. Pitanje kako će to završiti na trpezu hrvatskih građana uzimajući u obzir da li će to i kada će doći u hrvatske trgovačke centre, barem geografski su takvi. Ribarska politika je odvojena kroz svoje dokumente, svoj posebni program potpore i svoj zakonodavni okvir od 2013. godine. Dakle, hrvatske proizvode kojih treba biti više, trebamo osigurati kontinuitet, trebamo osigurati veću količinu, od toga mi polazimo i ne možemo odustati. Hrvatske proizvode, takve hrvatski proizvodi jačih, osnaženih, udruženih proizvođača koji će tržit po konkurentnim cijenama će kupovati i hrvatski i inozemni potrošači. To je put na otvorenom su tržištu, snažimo njihovu konkurentnost i povezujemo jedinstven prehrambeni lanac u otvorenom svijetu, na otvorenom tržištu EU. Drugog puta nema. Poštovana ministrice, ja vjerujem da su kolege slušale vaše izlaganje pomno upijajući sve što ste nabrojali ono što je i vi kao ministrica i ova Vlada sve što je napravljeno i strategiju koja ne kasni i strategiju koja je došla u Hrvatski sabor evo … [[Govornik se ne razumije.]] gdje imaju svi kvalitetno se izjasniti, predlagati i nakon puno godina da u Hrvatskom saboru posebna kvaliteta gdje se može kvalitetno donositi odluka. Kao što ste i sami rekli u dva navrata te naše lijeve Vlade nisu smogle ni hrabrosti, pa neću možda reći ni kompetencije da se upuste sa ove kvalitetne činjenice koje ste rekli, pa evo molim vas da još nekoliko nabrojite, tih nekoliko bitnih stvari koji su bitni u ovom trenutku za hrvatsku poljoprivredu, a i za ribarstvo što je sigurno jedna velika stvar koju imamo. Hvala vam lijepa. Pored onoga što sam spomenula puno smo pričali o malim i velikim gospodarstvima pa ćemo naglasiti da je Hrvatska odabrala udvostručenje preraspodijeljenih plaćanja u svom nacrtu.

I naši izračuni pokazuju da će to biti korisnije i financijski izdašnije nego da smo izabrali … [[Govornica se ne razumije.]] i pravednije. Isto tako Hrvatska povećava sredstva za mlade poljoprivrednike na 102 milijuna eura sa nacionalnim sredstvima kroz budući Nacionalni strateški plan, povećava pojedinačnu potporu i provodi snažniju unutarnju konvergenciju u svrhu ujednačavanja plaćanja. Hvala lijepa uvaženi potpredsjedniče, uvažena ministrice. Evo cijeli dan smo proveli danas u Hrvatskom saboru raspravljajući o Strategiji poljoprivrede do 2030. godine. O.k. Svatko je imao svoju viziju, svatko je imao za primijetiti i dodati ono što nije dobro. Ja kao čovjek koji dolazi sa sela, koji cijeli svoj život živi sa poljoprivrednicima, sa ljudima koji žele ostati, koji se žele boriti, koji žele raditi mogu reći i kroz Odbor za poljoprivredu da Ministarstvo poljoprivrede u svim ovim otežanim okolnostima oni su stvarno otežani, em covidom, em poskupljenjem repromaterijala uspijeva artikulirati onaj dio koji je najbitniji, a to da pošalje snažnu poruku onima kojima je strategija i namijenjena.

Poštovani saborski zastupniče u našoj Slavoniji čeka nas puno posla, no vesele prvi pozitivni podaci o broju mladih poljoprivrednika koji je udjel mladih poljoprivrednika ukupno koji je ukupno narastao u posljednjih nekoliko godina. Iz slavonske županije prednjače u udjelu mladih poljoprivrednika, to nas veseli. Naravno da nas čekaju brojne druge poteškoće, a dio svojih razvojnih ciljeva osobito na tom vrijednom dijelu prehrambenoj kičmi Hrvatske ćemo ostvariti i putem boljeg povezivanja ratarstva i stočarstva koje se javno iščitava kao odgovor na razvojnu potrebu u zakonu, u Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Poštovana ministrice, uh, iznijeli ste vrlo teške optužbe na račun čelnih ljudi Hrvatskih šuma iz 2014. g., a temeljem analize, kao što ste rekli koji su učinili analitičari plaćeni 2,5 milijuna kuna, kako smo danas čuli pa vas ja pozivam da prijavite nadležnim institucijama sve to što imate po pitanju pogodovanja u dodjeli čestica od strane čelnih ljudi Hrvatskih šuma 2014. g., to je uostalom i vaša dužnost. Ako ne želite, dajte meni, ja ću ih prijaviti, a prilično hrabro od vas reći tako nešto s obzirom da ću vas ja potpuno besplatno podsjetiti da je HDZ-ov predsjednik Uprave Hrvatskih šuma Krunoslav Jakobčić zapravo osumnjičen u aferi vjetroelektrane upravo za pogodovanje i da mu se stavlja na teret trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem i zlouporaba položaja i ovlasti pa evo, potpuno besplatna informacija, za razliku od ove vaše, 2,5 milijuna kuna teške, ja vas molim da prijavite svim nadležnim institucijama i ponavljam, ukoliko nemate hrabrosti i vremena za to, dajte meni tu dokumentaciju, bilo bi lijepo pročitati što su ti analitičari napisali. Nema to ovaj, saborska zastupnice, uvažena saborska zastupnice veze s analitičarima, nema nikakve veze s analitičarima, dakle to ima veze sa našim unutarnjim revizijama u okviru Ministarstva poljoprivrede i žao mi je što ne znate, ali Hrvatske šume nisu dodjeljivale to zemljište 2014. g., Hrvatske šume dodjeljuju šumsko zemljište od 2019. g. Hvala lijepa. Poštovana ministrica povrijedila je čl. 238 Poslovnika, naime, morate znati da saborski zastupničci jako dobro slušaju što govorite, nemojte omalovažavati kao što činite cijeli dan saborske zastupnike. Jako dobro i pozorono sam slušala što govorite, pozvali ste se na analitičare koji su utvrdili, prevrtite snimku, analitičare koji su utvrdili pogodovanje i to od strane, odnosno u dijelu dodjele šumskog zemljišta.

Nemojte komunicirati međusobno, ovo nije bila povreda Poslovnika nego vaša replika, dobivate opomenu. Sljedeća replika poštovana zastupnica Maja Grba-Bujević. Hvala g. potpredsjedniče, uvažena ministrice sa suradnicima. 10 sati smo zajedno, predstavili ste ozbiljan dokument, strateški dokument poljoprivrede, na tome sam sigurna da svi oni koji to prate područje vam samo mogu čestitati, vama naravno, i vašim suradnicima. To je jako važno za naše poljoprivrednike, to je osnova za donošenje drugih akcijskih planova i svega onoga što slijedi, ali vam želim samo još reći da i u Karlovačkoj županiji, ne samo u slavonskim županijama isto tako raste broj mladih poljoprivrednika, to nas jako veseli, to je i demografska mjera jer ostaju ljudi onda na, u ruralnim krajevima i na taj način zapravo revitaliziramo, ajmo reći, selo. To je za nas u Karlovačkoj županiji jako važno i ovaj, sigurna sam da ćete voditi brigu da se još više tim mladim ljudima još pomogne financijski što će onda znatno unaprijediti sve ovo.

S ovim smo iscrpili raspravu, zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Zahvaljujem ministrici, državnom tajniku sa suradnicima. Slijedi točka: - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva, prvo čitanje, P.Z.E. br. 228; Predlagatelj je Vlada RH na temelju čl. 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu.

Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovani državni tajnik Josip Bilaver, izvolite.

Evo jedna, rekao bih, laganija tema. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva se mijenja i dopunjuje postojeći pravni okvir za razvoj infrastrukture za vozila koja za pogon koriste alternativna goriva u skladu sa do sada raspoloživim tehnologijama te uzimajući u obzir postojeći pravni okvir o uspostavi infrastrukture za alternativna gorivo u RH alternativna goriva koja se koriste u prometu obuhvaćaju: električnu energiju, vodik, biogorivo i prirodni plin. Cilj je razviti infrastrukturu za alternativna goriva kao preduvjet za njihovo korištenje u prometu kako bi se postigao razvoj održivog tržišta i prometnog sustava na temelju istih te bi se postigao manji, odnosno minimalni negativni učinak po okoliš i društvo. Ovim prijedlogom Zakona osigurava se usklađivanje s EU regulativom, stvaranje preduvjeta za pružanje kvalitetnijih usluga korisnicima alternativnih goriva kroz uspostavu registra punionica alternativnih goriva, razvoj tržišta kroz uspostavu sustava za transparentnu usporedbu cijena alternativnih goriva. Ovim prijedlogom Zakona u nacionalno zakonodavstvo prenose se odredbe pravne stečevine EU koju je RH kao članica dužna primjenjivati s područja alternativnih goriva. Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva propisat će se dodatnim postojećim odredbama, a to su odredbe o mjestima za punjenje motornih vozila kategorije L, odredbe o opskrbi električnom energijom skupna za plovila na unutarnjim vodnim putevima, odredbe o opskrbi vodikom za vozila cestovnog prometa i odredbe o opskrbi prirodnim plinom za vozila koja sudjeluju u cestovnom i vodenom prometu. U cilju kvalitetnijeg informiranja korisnika, kao i praćenje razvoja infrastrukture za alternativna goriva ovim prijedlogom Zakona se određuje uspostava registra punionica za alternativna goriva i njegovo vođenje. Prijedlogom Zakona se također, uvodi i obveza iskazivanja informacija za usporedbu između odgovarajućih jediničnih cijena svih vrsta goriva na javno dostupnim mjestima za opskrbu i punjenje alternativnim gorivima. Navedeno će omogućiti transparentnije iskazivanje cijena goriva na postajama za opskrbu gorivom čime će se ujedno povećati osviještenost vozača, dobavljača i medija prilikom kupnje cestovnih vozila.

Prva je poštovane zastupnice Anke Mrak-Taritaš. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Sabora. Poštovani državni tajniče. Dakle, moje pitanje će biti isključivo vezano uz formu, uz niz zakona vidjeli smo različite modele i različite mogućnosti. E sad, imamo jedan zakon što je u smislu nadzora vrlo interesantan. Dakle predlagatelj zakona je ministarstvo koje je nadležno za infrastrukturu, vi ste državni tajnik u tom Ministarstvu, a ministarstvo nadležno za energetiku provodit će upravni nadzor nad provedbom ovog Zakona, a ministarstvo nadležno za prometnu infrastrukturu provodit će inspekcijski nadzor u provedbi ovog Zakona. Sad udovoljite mojoj znatiželji, netko tko je godinama se bavio različitim upravnim postupcima i svime i bio je i predlagatelj s ove sa dakle izvršne strane zakona. Kako bi to mislite provoditi da upravni nadzor [[Upadica: Vrijeme.]] radi ministarstvo nadležno za energetiku [[Upadica: Vrijeme.]] vi ste predlagatelj, baš me zanima, možda mi možete objasniti. Zahvaljujem na pitanju. Pa s obzirom da smo mi dio jedne Vlade, a i da surađujemo ne samo na ovom nego i na brojnim drugim zakonima, možda s vaše strane se to čini nelogično s obzirom da je i ovo prvo čitanje, uputite taj prijedlog sad, odnosno sad vas slušamo pa ćemo vidjeti do idućeg, odnosno do konačnog prijedloga zakona.

Tajniče prometa za infrastrukturu, naravno alternativna goriva su vrlo bitna, međutim što je sa infrastrukturom inače, di će biti postavljena punionice za alternativna goriva za vozila?

Ono što nas veseli, vrlo brzo će krenuti izgradnja tunela Kozjak koji je vrijedan preko milijardu kuna.

Hvala lijepo poštovani državni tajniče. Povećanjem učešća alternativnih goriva i vozila sa malom i nultom emisijom stakleničkih plinova smanjit će se zasigurno njihove emisije iz prometa, međutim cilj je visok, smanjenje emisija za minimalno 55% do 2030. g., trend mislim da je dobar, ali potrebna su značajna ulaganja, kako u vozila, tako i u infrastrukturu i alternativna goriva, pa evo, zanima me što Vlada poduzima i što će poduzeti da bi se ti ciljevi ispunili u smislu subvencija građana, pravnih osoba i jedinica lokalne samouprave. Znamo da je dosadašnja pomoć za nabavku hibridnih i električnih vozila nije bila dostatna za onu iskazanu potražnju, a također, jedinice lokalne samouprave trebati će pomoć za uspostavu infrastrukture za alternativna goriva, ne samo u financijskom smislu, već i onom zakonskom, planskom postavljanju te infrastrukture putem građevinskih dozvola. Zahvaljujem.

Ja mogu, evo, spomenuti program sufinanciranja kupnje novih vozila na alternativna goriva i razvoj infrastrukture alternativnih goriva u cestovnom prometu, korištenje vodika i novih tehnologija, nabava vozila na alternativni pogon za javni i gradski promet, primjena zelenih tehnologija u željezničkom putničkom prometu, nabava, gradnja putničkih brodova za obalni i linijski, samo su neki od točaka koje smo mi već uvrstili u Nacionalni plan oporavka i otpornosti koji su vrijedni preko 5 milijardi kuna. Ne znam da li ste u kontaktu sa strojarskim fakultetom, da li ste u kontaktu sa udrugom H2, znači to su oni koji su stvarno predvodnici u Hrvatskoj što se tiče vodika i upotrebe vodika kao goriva, pogotovo strojarski fakultet i ako ste malo, ako ste malo to pogledali što se dešava u tom dijelu oko vodika na internetu, onda smo mogli vidjeti zapravo da su oni dosta proaktivni. Znači, strojarski fakultet je otvorio punionicu još prije 3 godine, sad će biti uskoro 3 godine, a udruga H2 ima namjeru, između ostaloga, da otvori i punionicu za vozila za vodni promet. E sad, s obzirom da to ovdje nije obuhvaćeno, da li ste vi s njima u kontaktu i da li će uopće biti omogućeno da tu punionicu otvore s obzirom da nema standarda koji trebaju zadovoljavati, nisu propisani standardi? Hvala na pitanju i danas u 10 sati jutros u Ministarstvu sam imao priliku razgovarati sa nekima od predstavnika udruge H2 i prije toga smo imali nekoliko sastanaka. Jako nam je stalo čuti što struka misli i osobno smatram da imaju jako dobre, zanimljive prijedloge i mi ćemo ih sigurno popratiti. Nakon ovog Zakona dolaze na red i pravilnici koji će definirati određene standarde i rekao bih, detalje, a ono što je važno da mi i kroz Nacionalni plan i oporavka i otpornosti, kroz Operativni fond Konkurentnost i kohezija koji nam tek slijedi smo uzeli u obzir i njihove ideje, tako da evo, u tijeku je baš jedan program za koji je, odnosno prijava na poziv koji je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja, a tiče se upravo mogućnosti uspostave u pomorskom prometu, tako da evo, pomažemo s naše strane koliko god je to moguće.

Pa evo, ovaj Zakon koji je trenutno na snazi, koji upravo trebamo mijenjati je nekih 5 godina. Prije 5 godina gotovo da nismo uopće ni imali punionica za električnom energijom, za punjenje automobila na pogon na električnu energiju.

Zahvaljujem na pitanju poštovani zastupniče. Mi ne možemo biti zadovoljni brojem punionica i ne možemo prije svega, biti zadovoljni sa njihovom snagom.

Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječi? Otvaram raspravu, prva za raspravu prijavljena je poštovana zastupnica Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.

EU je odredila da će do 2050. biti ugljično neutralna. Iako je potrošnja energije po stanovniku Europi relativno visoka, prema podacima Svjetskog energetskog vijeća, Europa je regija s najnižim intenzitetom primarne energije po jedinici BDP-a u paritetu kupovne moći. To znači da je Europa u principu relativno učinkovita kad je riječ o pretvaranju energije u BDP. Neovisno o tim relativno dobrim pokazateljima, u odnosu na Rusiju i SAD, EU će do 2030. smanjiti potrošnju energije za 36% kako bi se taj zadani cilj ugljične neutralnosti do 2050. ostvario. Po potrošnji energije trenutno i u EU promet na prvom mjestu i iz tog sektora dolazi 23% emisija CO2 i taj postotak i dalje raste. U cestovnom prometu upotrebljava se 75% ukupne energije koja se koristi u prometu i stvara gotovo 73% emisija stakleničkih plinova prometnog sektora, to je u Europi. Naravno, dodatan problem predstavlja i ovisnost o uvoznoj nafti, od koje znači iz uvoza dolazi 84,3% Količina prometa konstantno se povećava. Naravno, povećava se kretanje ljudi, količina robe koje se prevoze u EU, tako da taj, sva ta kretanja će prema projekcijama za 2030. imati posljedice na klimatske promjene, kvalitetu zraka, potrošnju energije, ali i infrastrukturu. Tako da ova dekarbonizacija cestovnog prometa, korištenjem održivih alternativnih goriva zahtijevat će fleksibilan pristup i u principu, to bi značilo da ćemo za različite segmente vozila imati različita alternativna goriva. I iz toga, ono što proizlazi je jasna nužnost za diversifikacijom izvora energije u prometu te se nameće i rješenje u vidu postave i jačanja infrastrukture za alternativna goriva koja se smatraju prihvatljivima za okoliš u usporedbi sa benzinom i dizelom kao konvencionalnim gorivima. E sad, alternativna goriva u smislu ove direktive definiraju se znači kao ona koja su nadomjestak za fosilna goriva i naravno, imaju potencijal doprinijeti dekarbonizaciji prometnog sustava i poboljšati okolišnu učinkovitost. To su električna energija, je li, kao što je rekao poštovani državni tajnik, vodik, biogoriva, sintetička parafinska goriva, prirodni plin i ukapljeni naftni plin. To je EU, a kako je stanje u Hrvatskoj? Možemo li mi usporediti Požegu, Viroviticu, Pulu ili možda Donje Andrijevce sa Parizom, Münchenom ili Regensburgom? Ja bih rekla da ne možemo, osim gradova Zagreba, Rijeke i Splita, nema baš neke gužve u prometu u Hrvatskoj. Ako malo pogledamo brojke, onda, recite mi, je li gužva na autocesti od Osijeka do Sredanaca na onom dijelu koji zovemo Slavonika? Nigdje nikoga. Ta cesta je manje-više stalno prazna, kod kolege Bulja fali cesta, ovdje ima cesta, nema vozila. Nema ljudi. Rekao bi naš narod ono ima vode, nema kante, ima kante, nema vode. Cijela cesta za vas, dame i gospodo, a i cestarina je za nas Slavonce malo previsoka. Skupo je. Naše emisije CO2 su dvostruko niže danas nego što su bile 90-e, industrije nema, ostale 3 cementare, petrokemija, jedna šećerana u Županji, dvije zatvorene i kao što vidimo, na ulicama u gradu Zagrebu, kod nas je otpad odnosno smeće najveći problem, a dolaskom viših temperatura Zagreb će nam opet postat smradograd zbog ovih silnih kanti na nogostupima. No ipak, eto, u EU bavimo se alternativnim gorivima, pa se bavimo i mi ovdje u HS-u i moramo se zapitati je li dovoljno samo donijeti zakon ili bi se taj zakon trebao i primjenjivati? Zašto postavljam to pitanje? U Vukovaru imamo tvornicu biodizela, Slovaci investirali milijune i ta je tvornica od 2016. zatvorena. 30 radnika koji su radili dobili otkaz. Zašto je zatvorena ta tvornica? Nema tržišta i distributeri goriva, bez obzira na zakon, ne umješavaju biodizel u ovaj dizel. Kažu, bez poticaja, biodizel je skup, a bez kontrole distributeri ga ne koriste. Tvornica na čekanju, radnici na birou, svi čekaju neka bolja vremena. Uloženi milijuni trenutno su mrtvi kapital i dok u sjeveroistočnoj Europi se grade nove tvornice, u Hrvatskoj se zatvaraju, a nije to jedina. Kapacitet 90 tisuća tona biogoriva i to još uvijek nije dovoljno za onih 10% goriva iz obnovljivih izvora koliko smo se obvezali ispuniti do 2020. g. Trenutno proizvodimo 0 tona jer su sva tri pogona zatvorena pa se ja stvarno moram zapitati o čemu mi to danas raspravljamo? Šta je tema? Ako se pogoni gase, a mi u Nacionalnom planu za oporavak i otpornost imamo, pazite, novu tvornicu biogoriva u Sisku, uložit će se više od milijardu kuna bespovratnih sredstava iz Plana za oporavak za ono što su Mađari obećali napraviti kad su kupili INA-u. Znači biogorivo u Sisku može, a biodizel u Vukovaru ne može. Zatvorena tvornica i to vam je taj začarani krug o kojem mi sad tu večeras u 21 sat raspravljamo. Začarani krug koji nas neće nikamo dovesti. Razvoj cjelokupnog prometa u pogledu alternativnih goriva suočava se sa tim začaranim krugom, investitori ne ulažu kapital u gradnju infrastrukture jer ne postoji dovoljna potražnja na tržištu. Prema tome, i cijena vozila pogonjena alternativnim gorivima je visoka zbog niske potražnje kupaca. S druge strane, kupci ne žele nabavljati takva vozila budući da su skupa, a i zbog nepostojanja odgovarajuće infrastrukture i tako se mi lijepo vrtimo u krug. Stoga bez potpore javnih tijela kako bi se ti problemi premostili, a tvornice se ne bi konzervirale i gasile, teško ćemo mi iz tog začaranog kruga izaći i lijepo je to sve napisano u našim zakonima, ali bilo bi još ljepše kada bi mi te zakone konačno počeli primjenjivati i kada bi nadležna inspekcijska tijela počela malo kontrolirati distributere, pa bi onda možda ta tvornica u Vukovaru i još ova druga 2 pogona, sva 3 zajedno zapošljavali radnike, ljudi bi radili, primali plaću, a i poljoprivrednici o kojima smo raspravljali, evo cijeli dan, bi uzgajali sirovinu iz koje bi se taj biodizel proizvodio. Inače poljoprivrednici su svi bili u okolici Čepina u mojoj županiji koji sada nemaju kome prodati to što su uzgajali za tvornicu biodizela u Vukovara.

Državni tajničke, reka bi neko alternativna goriva su vrlo bitna, fosilna goriva su još bitnija i nikad skuplja, trenutno poljoprivrednici vape za naftom, a mi ćemo sad malo u budućnosti.

Znači baš govorimo o infrastrukturi. Ovaj put o nečem što moramo dostizati po standardima EU, što će biti biti će. Kolegica prije mene je rekla da je problem nedostatak vozila. Najprometnija cesta u Hrvatskoj je D1 kroz središte grada Sinja. Prema tome ja sam ozbiljno pitanje vama postavio, vrlo značajno za infrastrukturu, to je brza cesta Kukuzovac – Križice to je spoj Sinja sa Splitom tj. Cetinske krajine koja je ni manje ni više ima više stanovnika od Ličko-senjske županije, a veća je od Međimurske županije. Tako da taj problem, meni je drago što se radi ovaj projekt Ante Sanadera kroz Kozjak, nemam ništa protiv. Međutim, tribalo bi izmjeriti koliko imamo prometa, koliko je to bitno Sinj, Cetinski kraj i koliki je značaj tog tunela jel kužite, mislim nešto bi tribalo biti nekakav značaj jer vjerujte mi da Split zbog gustoće tj. zbog prenapučenosti ima probleme.

I nije samo bitno državni tajniče ko što ste na kraju rekli tu uzrečicu s pravom, imate pravo, reći morali bi svi češće ovdje biti u saboru, uzrečicu, nije dovoljno samo asfaltirat uz izbore kočake.

I znamo šta znače zaleđa.

I naravno kao gradonačelnik grada Sinja želim suradnju, ali suradnju u projektu. Napišite ga vi slobodno sebi, ali Sinj i cetinski kraj više neće biti bez te ceste. Ne moram biti gradonačelnik.

Ali ja vam ponavljam još jednom, žao mi je što nije ministar, on ovako izbjegaje ove, ove teme, brza cesta Kukuzovac – Križice je strateški projekt značajan za Splitsko-dalmatinsku, ne za Dalmaciju. Kukuzovac je središte razvoja, govorim o Kukuzovcu dokle bi došla ta cesta ako poznate taj kraj.

I to taj narod zaslužuje.

Evo, na kraju neću dužit malo sam odužio ali htio sam samo mladom državnom tajniku kazat pošto je iz Dalmacije da ne gledaju samo gradonačelnike po stranačkoj iskaznici i po naputku čelnika županijskih organizacija i onih koji vuču, vuču konce. Gledajte narod, interese tih područja, razvojni potencijal tih područja i vjerujte mi vi kao mladi čovjek nećete pogriješiti. Slijedi rasprava u ime zastupnika Centra i GLAS-a, poštovane zastupnice Anke Mrak Taritaš.

Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege, naravno opet u neke kasne sate i neka tema već je državni tajnik rekao neka lagana tema. Ova tema koja je meni izuzetno draga i ovo je tema o kojoj mislim da moramo razgovarati sad i da moramo razgovarati na vrijeme. Ovo je jedna izmjena i dopuna zakona koja je za podržati i vi znate da i od oporbe dobivate uvijek kad se radi nekakav iskorak, kad se radi iskorak vezan uz nekakve zelene tehnologije da dobijete i od oporbe nekako podršku za to sve zajedno. I ovdje mi se usklađujemo s direktivom, zadovoljit ćemo nekakve forme i imati to sve zajedno dakle govorim o punionicama i sve fain. Ajmo sad o stvarnosti. Ajdemo mi vidjeti što mi u stvarnosti imamo i što mi u stvarnosti želimo. Dakle, tema alternativnih goriva je tema kojom se bavi EU. Tema kojom se i mi bavimo ne zato što bi htjeli nego zato što moramo. O čemu je riječ? Dakle, riječ je o tome da mi trebamo razmisliti i vidjeti koji iskorak dalje vežemo uz promet i način na koji u prometu imamo određena dakle prometna sredstva. Sad sam počela komplicirano pričat, a probat ću jednostavno ispričat. Dakle, u ovom trenutku na razini EU u prošloj godini je prodano više od 50 automobila koji su automobili na električni pogon. Ali ono što čini zagađenje i kad govorim dakle o cestovnom, željezničkom i ostalom prometu čini javni prijevoz. Dakle, u ovom trenutku su nekoliko ključnih pitanja. Ključno pitanje, javni prijevoz, sredstva koja sudjeluju u javnom prijevoz na koja će ta goriva biti? Da li će to biti elektropunionice, da li će to biti vodik, da li će to biti nešto drugo? Šta će biti sa svim onim vozilima koji su u taksi prijevoz? Dakle, to što će netko sebi kupiti auto na električno, na električni pogon, vozit se od točke A do B, prvenstveno se vozit u okviru gradova govori o ekološkoj svijesti, govori o svemu ostalom i on kao prvo nije u toj velikoj mjeri ni potrošač, ali nije u toj velikoj mjeri ni zagađivač. Iako su gradovi da vas podsjetim prošli različite varijante i različite opcije mi još uvijek imamo neke gradove i to će i biti gradovi koji su u Njemačkoj gdje su određene dane zabranjen promet. Mi do toga nismo došli. Ali ono što je ključno pitanje i opredijeljene ove zemlje je vezano uz javni promet. Tu je kolegica u ime kluba govorila o biogorivu. Ja sam tu priču s biogorivom i uopće i proizvodnju biogoriva prošla i sve zajedno. Prošli smo i neka iskustva koja je dobro za znati. Dakle, veliki zagađivači na razini svijeta su vam brodovi, su vam avioni, su vam dakle teški teretni promet, mi smo mali, mi smo mala zemlja, no pitanje je budućnosti kakav će biti gorivo za avione. Dakle, što ćemo tu napraviti kakvi će biti gorivi za avione i onda vezano uz to sve ostalo. Pitanje je brodova, brodovi koji su prvi krenuli i onda su bila potrošnja biogoriva je se pokazalo da se stvaraju u prvoj toj garnituri tih goriva različite alge, pa su onda je bilo da ne kažem, neću grubo uvijek je nekakva korist više štete nego koristi. Ja o ovom vrlo rado raspravljam i razgovaram, kao prvo užasno sam znatiželjna i to mi je ovaj karakterna osobina i čim je nešto novo mene to zaintrigira da malo vidim što i kako. Kao drugo ja mislim, mi smo jedna mala zemlja i bilo bi uvijek dobro da su nam uzori nekakve druge zemlje i da vidimo kad neke druge zemlje nešto naprave da vidimo šta bi mi tu mogli napraviti. Kad su bile prve vjetroelektrane su radile u Hrvatskoj ja sam bila veliki pobornik vjetroelektrana i rekla sam da sam veliki pobornik iz nekoliko razloga. Prvi razlog je da zaista pokažemo da smo zemlja koja vodi računa o drugačijim izvorima energije. Drugi pobornik, meni te vjetroelektrane u prostoru ni ne izgledaju tako loše nego izgledaju dobro. I treća stvar je jer sam mislila da će se tu razvijati nekakva domaća industrija. Prva i druga stvar su ostali iako je bilo jako puno onih koji su bili protiv toga pa samo onda raspravljali o pticama, letovima ptica, tko spava, tko ne spava, kad spava, kad koje ptice lete, ne lete, dakle smo uvijek odete korak previše, a treći razlog nismo nikad napravili. Dakle, mi nikad iz toga nismo pretvorili u neku korist za Hrvatsku. Dakle, ajmo sad to krenuti vezano uz opće punionice kao što ovaj zakon kaže, punionice alternativnih, uspostava infrastrukture za alternativna goriva. Dakle, mi ćemo infrastrukturu uspostaviti. Uspostavit ćemo, zadovoljit ćemo formu, imat ćemo pravilnike, reći ćemo kako je, imat će, dobit će oni informaciju na vrijeme što i kako, ali ajmo se pitati, dakle ovo je jedan od zakona kad bi si mi sami trebali dati odgovore što mi ko zemlja mislimo da ćemo mi u budućnosti razvijati vezano uz naš javni promet i vezan uz onaj teški kamionski promet. Šta ćemo to poticati? Koja ćemo goriva mi tu poticati i koju ćemo industriju mi tu poticati? Ja moram priznati i tu, moj sin na svu sreću ovo ne sluša, ja tu imam zaista moj sin je se, je doktorirao na temu korištenja različitih vrsta goriva i to baš za ove daleke prijevoze, kako, da li se mogu koristiti dakle sadašnja goriva, šta znači korištenje električne energije, šta znači korištenje vodika, što znači ovo i onda ga svaki puta onako dosta direktno pitam, što ti misliš. I on kaže gle, bit će ono što će industrija prepoznat da im je najbolje moguće i to ne ovisi o nama, mi ćemo nastaviti bit na tom tržištu. Sve to ima svoje prednosti i mane. Dakle, prednosti su u temu korištenja, a ono što su mane je zbrinjavanje otpada. Dakle, samo je pitanje tko će se prije probiti i tko će biti jači. Jednako tako kaže u ovom trenutku su odnosno kad smo mi razgovarali su još i punionice za elektroautomobile, mogli ste doći puniti. Pitanje je trenutka kad to više nećete, govorim free dakle bez naknade, pitanje je trenutka kad to, više to nije tako i ne može biti tako.

Ja nekako uvijek s ove govornice pokušavam govoriti razumno, pokušavam govoriti nekako afirmativno i bez obzira jel nas je dvoje ili troje treba mi, pokušavam da iza toga bar da mi sebi u glavi ili i dalje radimo nekakve iskorake. Dakle, mi ćemo ovdje formu zadovoljiti, mi ćemo zadovoljiti sve one direktive EU i sve ostalo, pitanje je šta mi hoćemo. Što mi ko Hrvatska kroz plan otpornosti i oporavka što mi prepoznajemo? Šta ćemo mi subvencionirati, u šta ćemo mi ulagati? Jer pazite mi ulažemo u nečiju tuđu industriju, pa ne proizvodimo mi to sve zajedno osim iznimke je Rimac koji proizvodi jedan dio i sve ostalo. Dakle, uvijek je tema velika, velikih, krupnih, javni prijevoz. Tema je dakle ovaj prijevoz koji je teški i ono što je važno, mi smo zemlja koja smo se odlučila za razvoj turizma i to je nešto što bez obzira što mi neki ukazujemo da je vezano ovako ili onako, ako je više od 50% u prošloj godini automobila prodana sa elektro dakle pogonom na električnu energiju oni će dolaziti tu, znate šta će prvo pogledati, prvo će pogledati kakve imamo punionice, koliko su nam brze jer ako on dođe na punionicu kakve sad imamo i treći je u redu doći će ga punit auto za 2 sata, reći će društvo moje odite vi negdje drugdje. Dakle i o tome moramo voditi računa, o svemu tome mi moramo voditi računa. Tako je meni rasprava o ovom zakonu, raspravi o ovom zakonu što imamo i tu zadovoljavamo formu, ali rasprava korak dalje.

Poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege, ovim zakonskim prijedlogom usklađuje se zakonodavstvo RH sa zakonodavstvom EU odnosno direktivom iz 2014. i njenom izmjenom iz 2019. godine i kako je rekla kolegica Mrak Taritaš uvijek kada se zakonska regulativa Hrvatske usklađuje sa europskom, zakonska regulativa Hrvatske usklađuje sa europskom zakonskom regulativom tu nema spora dakle mi smo spremni u, takve prijedloge i podržati. Međutim, Europska komisija je sredinom 2021. godine objavila prijedlog za stvaranje nove regulacije za infrastrukturu alternativnih goriva koja bi trebala stupiti na snagu već tijekom ove godine. Dakle, upravo tom novom regulativom će se potaknuti znatno brži prijelaz na mobilnost s niskom ili nultom emisijom uz odgovarajuću infrastrukturu za punjenje takvih vozila o kakvim mi danas pričamo, dakle onih na alternativna goriva. Što bi značilo da mi sada uvodimo direktivu koju ćemo staviti uskoro van snage jer ćemo morati uskladiti naše zakonodavstvo s novom regulativnom čije usvajanje odnosno stupanje na snagu očekujemo i ono je i obvezno kao takvo za uvesti u naše zakonodavstvo. Dakle, još jednom se i u ovom primjeru prijedloga izmjene zakona ogleda zapravo naše kašnjenje, naša komocija, možda smo i dobili packu Europske komisije jer mi konstantno kasnimo čak i kršimo one rokove u kojima moramo usklađivati naše zakone sa europskim direktivama. U RH alternativna goriva koja se koriste u prometu obuhvaćaju električnu energiju, vodik, biogoriva i prirodni plin. Cilj nam je razviti infrastrukturu za alternativna goriva kako bi se postigao razvoj održivog tržišta i prometnog sustava i postigli manji odnosno minimalni negativni učinci po okoliš. Zašto sam ovdje posebno napomenula što se u RH smatra pod alternativnim gorivima? Zbog toga što se između ostalog njima smatra i ukapljeni prirodni plin, onaj sa LNG terminala u Omišlju kojeg smo eto odlučili krcati odnosno prekrcavati i u cisterne i voziti po jednoj od prometno najopterećenijih državnih cesta u RH. A ovo je najnovija informacija odnosno ovakva inicijativa je tek pokrenuta i naravno jedna lokalna zajednica kao što je Omišalj će ponovno borit se sa vjetrenjačama i pokušati ukazati vladajućima da je takva ideja naprosto suluda. I dobro je rekla kolegica Mrak Taritaš, ono što je problem u čitavoj priči je činjenica da Hrvatska ne zna što želi. Jedno je prepisati iz europskih direktiva, a posve drugo je to provesti na terenu. Kada bismo mi makar i ono što upišemo kao naredbu iz Europe primijenili na terenu pa bismo mogli reći da barem nešto znamo što hoćemo, hoćemo ono što nam EU kaže, ali mi kao samostalna država trebali bismo znati strateški promišljati na koji način se mislimo ponašati, a upravo ova nova inicijativa koju sam maloprije spomenula na primjeru LNG terminala i prijevoza ukapljenog prirodnog plina cisternama s takvog terminala što nigdje u svijetu nije viđeno, barem ne na takav način jest nešto što nije bilo predviđeno niti studijom utjecaja na okoliš. A zašto nije? Zato što se o tome nije razmišljalo. Dakle, bilo je jasno da to nije normalan, da to nije standardan i uobičajen način postupanja. Ne samo to, čak je i opskrbno mjesto odnosno prekrcajno mjesto za ukapljeni prirodni plin i u Zakonu o terminalnu za ukapljeni prirodni plin predviđen u Rijeci na Mlaci, a evo sada se pokušava derogirati i taj zakon i mimo takvog zakona uvaliti Omišlju i prevoženje ukapljenog prirodnog plina sa terminala cisternama, ponavlja po najprometnijoj, jednoj od najprometnijih cesta, državnih cesta u Hrvatskoj. Međutim, da se vratim na zakon. Zakon se predlaže dodatno urediti radi interoperabilnosti područja vezana za mjesta za punjenje motornih vozila kategorije L, zatim urediti opskrbu električnom energijom s kopna za plovila na unutarnjim vodnim putovima, zatim urediti mjesta za opskrbu prirodnim plinom za vozila koja sudjeluju u cestovnom i vodnom prometu te tehničke specifikacije za opskrbu vodikom za vozila cestovnog prometa. Također se određuje uspostava registra punionica za alternativna goriva i njegovo vođenje itd., itd. Iako su te izmjene dobrodošle ponavljam mi opet kaskamo jer ćemo upravo u ovoj godini se susresti s novom regulacijom za infrastrukturu alternativnih goriva kojom se značajno bolje definira javno dostupna infrastruktura za punjenje vozila jer se njome povećava između ostaloga i broj punionica diljem Europe. Novom regulacijom postavljene su tzv. nacionalno obvezujući ciljevi kojima bi se propisalo koliko koja članica EU mora postaviti punionica struje ili vodika za laka i teška vozila stoga je Klub SDP-a odlučio pozvati ministarstvo da se počne pripremati, da ne kasnimo ponovno, vrlo brzo će doći trenutak kada ćemo morati tu direktivu primijeniti i u našem zakonodavstvu. Ako pratimo što se zbiva oko nas, neke stvari možemo i predvidjeti ili smo mogli i ranije zakonodavstvo zapravo uskladiti s ovom direktivom puno prije odnosno ovo zakonodavstvo uskladiti sa ovom direktivom. Dakle, ovo što sad činimo smo mogli učiniti puno prije. Kao turističkoj zemlji ja vjerujem da ćemo se svi složiti svima je u cilju da se uvede naplata punjenja vozila pomoću bankovnih kartica pa bi svi operateri punionica zapravo trebali i postaviti čitače kartica na svoje punionice, a time bi se olakšala i naplata punjenja brojnim vozačima električnih vozila pogotovo turistima koji nisu upoznati s mrežom punjača u zemlji koju posjećuju. I to je naravno prijedlog ove nove regulative koju tek očekujemo. Upravo tom regulativom, dakle iz 2021. godine koju ćemo morati uvesti znatno je predviđeno pojačanje infrastrukture na tzv. TNT koridoru koji povezuje sve glavne prometne točke u Europi što znači da bi se u Hrvatskoj i susjednim zemljama dodatno povećao broj punionica za laka i teška električna vozila na relacijama Ljubljana – Zagreb i Varaždin – Rijeka.

Do 2030. godine taj broj punionica mora biti dvostruko povećan. Dakle, ciljevi jesu vrlo visoki i ja se nadam da ćemo mi unatoč ovakvom tempu ipak malo ubrzati kako bismo dostigli te visoke ciljeve ili se barem maksimalno približili tim ciljevima. Ono što je prijedlog europske asocijacije za elektromobilnost da svaka država u Europi postavi dovoljno infrastrukture za barem 10% od ukupnog broja vozila u državi što bi primjerice u Hrvatskoj bilo puno više infrastrukture nego što je trenutno potrebno na postojeći broj električnih vozila i to bi dakako bilo motivirajuće za kupce vozila da razmotre prelazak na vozila s nultom emisijom CO2. Dakle, vlasnici ne bi imali brige hoće li moći pronaći mjesto za punjenje, a s druge strane te bi punionice bile sufinancirane od strane EU pa bi za samu državu i takvo širenje infrastrukture zapravo bilo velikim dijelom financijski rasterećeno.

Poštovani državni tajniče, poštovane kolegice i kolege saborski zastupnici, kada je izglasan Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva 2016. godine koji sad ovim prijedlogom zakona i mijenjamo mislim da svi zajedno možemo konstatirati da infrastrukture za alternativna goriva izuzev punionica za ukapljeni naftni plin gotovo u Hrvatskoj tada nije ni bilo. U ovih nešto više od 5 godina izgrađeno je upravo dosta punionica električne energije, međutim moramo konstatirati da osim i dalje ukapljenog naftnog plina još uvijek u RH postoji izuzetno ograničeno korištenje ostalih alternativnih goriva u prometu kao što je još uvijek i vrlo malo tržište prijevoznih sredstava koja ne koriste naftne derivate. Da je to tako možemo vidjeti prema podacima koje za 2021. daje nam Centar za vozila Hrvatske gdje smo krajem 2021. imali ukupno 2 milijuna 437 tisuća registriranih svih vozila u RH od čega je milijun i 794 tisuće upravo onih kategorije M1 dakle vozila koja služe za prijevoz uglavnom putnika, ali ona pored vozača koja imaju do maksimalno osam još putnika. U ukupnom tom broju od milijun i 794 tisuće ima negdje otprilike 65.000 onih kategorije M1 koji imaju i opremu da mogući ići na ukapljeni naftni plin. Kad to izračunamo u postotku to je znači negdje oko 4% takvih vozila koriste ukapljeni naftni plin. Cilj RH je razviti infrastrukturu za alternativna goriva kao preduvjet za korištenje, kao što smo to već ovdje čuli električne energije, vodika, biogoriva i prirodnog plina u prometu kako bi se postigao razvoj održivog tržišta na temelju upravo korištenja električne energije, vodika, biogoriva, prirodnog plina u prometu koji bi rezultirao minimalnim negativnim učinkom po okoliš i društvo. Kad uzmemo podatke za električna vozila onda možemo vidjet da krajem 2021. udio električnih vozila koji su registrirani u RH u odnosu na ukupan broj vozila kategorije M1 iznosi svega nekih 0,17% odnosno prema podacima Centra za vozila Hrvatske imamo 3.054 vozila kategorije M1 na električni pogon. A s druge strane kad to usporedimo sa 2016.kad smo prvi put donosili zakon tad je bilo svega 224 takva vozila, što znači da imamo sad povećanje u ovih pet godina od nekih 14 puta. Ono što je još interesantno da hibridna vozila, dakle ona koja su na uglavnom ili naftu ili benzin, uglavnom benzin raste njihov broj sa 1.843 na čak 15.918. To nije toliko uvjetovano nekom željom naših kupaca koliko samom industrijskim razvojem i tehnološkim razvojem onih koji proizvode automobile jer su zaključili da upravo razvojem hibridnih vozila se znatno štedi gorivo i zbog toga sad već neke kategorije vozila, da ne govorim marke i da ih na taj način reklamiram, ali gotovo da ih ne možete ni kupit više da budu isključivo ili dizel ili benzin, a da nisu ugrađeni u njih i elektromotori i neka baterija što znači da su ustvari hibridna.

Ovim nacrtom Prijedloga zakona izmjenama i dopunama Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva dodatno se još propisuju odredbe o mjestima za punjenje električnom energijom motornih vozila kategorije L, a to su mopedi, motocikli, trocikli, četverocikli kojih do sada u zakonu nije bilo, znači ovim zakonom iz 2016. nije to uopće bilo propisano odnosno definiraju se tehničke specifikacije, norme koje punionice električnom energijom motornih vozila kategorije L trebaju ispunjavati.

Dodatno u zakonu se unose i odredbe o opskrbi električnom energijom s kopna za plovila na unutarnjim vodnim putovima i propisuju norme koje je potrebno ispuniti. Dakle, to je bilo napravljeno već i 2016. za vozila na moru, međutim na unutarnjim vodama toga nije bilo, pa se ovdje dodaje, što u principu je nešto što je vrlo korisno i poželjno. Mijenjaju se odredbe koje se odnose na stanice za punjenje plinovitim vodikom koji se upotrebljava kao gorivo u motornim vozilima, uključujući karakteristike kvalitete vodika, algoritam za dovod goriva kao i priključaka za opskrbu motornih vozila plinovitim vodikom. Ono što je na neki način činjenica, a to je bilo već postavljeno i kroz replike na početku, mi u RH ono što ja znam mi imamo jednu punionicu na Fakultetu strojarstva i brodogradnje koja više služi u znanstvene svrhe nego za bilo šta drugo. A koliko imamo vozila na vodik? Međutim, to je opet odraz onoga što se događa u svjetskoj industriji. Ako u cijelom svijetu možda ima desetak tisuća ukupno vozila na vodik onda je to odraz ipak mi kao mala zemlja teško da možemo razvit odjednom i nametnut svima ostalima tako nešto ako i svi drugi u tom smjeru ne krenu. Dodaju se još i mijenjaju odredbe o opskrbi prirodnim plinom za vozila koja sudjeluju u cestovnom i vodenom prometu. Nacrtom prijedloga zakona u cilju kvalitetnijeg informiranja korisnika kao i praćenja razvoja infrastrukture za alternativna goriva određuje se uspostava registra punionica za alternativna goriva i njegovo vođenje. Malo sam pokušao pronać koliko imamo u ovom trenutku punionica, uspio sam to za one koji su HEP-ove, recimo ako su ti podaci dovoljno točni koje sam uspio nać, ali recimo 260 punionica u RH ima samo HEP-ovih, dakle tu nisu ubrojene one koje su Tifonove, Petrolove, a i HT ima svojih punionica. Kad to malo zbrojimo u odnosu na broj automobila koji je registriran u RH onda kad izuzmemo turističku sezonu taj broj punionica u stvari ispada da nam je dovoljan jer ispada da te punionice imaju od 2 do 6 priključnih mjesta pa kad to malo izračunamo da je recimo prosjek 3 priključna mjesta po punionici na ovaj broj automobila praktički ispada po jednom priključnom mjestu da imamo 3,9 automobila. Točno je već ovdje rečeno da nam trebaju punionice koje bi bile puno veće snage. HEP je, HEP je instalirao prve punionice sa 175 kolovolt ampera, mislim da imamo i jednu od 360 kolovolt ampera, dakle imamo te koje su relativno brze i uz autoput za, da nam pokriju turističku sezonu međutim ne možemo ni očekivati da ako se odluči na svjetskom nivou ili pređe na električni, na isključivo automobile na električni pogon da ćemo baš moći sve automobile punit jako, jako brzo.

Poštovani predsjedavajući, poštovani tajniče, kolegice i kolege evo okupili smo se ovdje u velikom broju, ima nas 8 i sad jedan drugome pričamo što bismo trebali napraviti. Ja ću čisto zbog točnosti navesti malo drugačije brojke od onih koje je naveo moj prethodnik. Naime, mi trenutno možda imamo dovoljan broj punionica međutim mi ćemo morati poštivati preporuke EU. A broj punionica u Hrvatskoj prema prijedlogu Europske asocijacije za elektromobilnost bi trebao biti na razini 10% ukupnog voznog parka gospodine Totgergeli što znači da bi u RH trebali imati nekoliko desetaka tisuća punionica koje bi mogle opslužiti negdje otprilike oko 280.000 automobila. Znači to su one preporuke koje ćemo najvjerojatnije morati uskoro i poštivati pretpostavljam da su tu neki pregovori, a bojim se da nećemo moći od toga se maknuti. I istovremeno bismo trebali do 2025. godine na svakih 60 kilometara postaviti bar jednu punionicu za električne kamione ili autobuse što znači da bi taj broj punionica trebali udvostručiti. Znači to je puno, puno više od onoga što trenutno imamo ukoliko želimo zadovoljiti nekakve standarde o kojima je govorila i naša kolegica, uvažena zastupnica Mrak Taritaš jer kad dođe turista u Hrvatsku i kad će vidjeti da je 5 na redu na elektropunionici rekla je da će otići, ja se bojim da neće jer će imati praznu bateriju, eto. Alternativna goriva koja će se ovim zakonom regulirati, za koja će se ovim zakonom regulirati uspostava infrastrukture su električna energija, vodik, biogoriva, prirodni plin i ukapljen naftni plin. I moramo se složiti da sa većinom spomenutih alternativnih goriva smo već se sreli u životu i u našim rasprava u saboru, a alternativno gorivo o kojem se još nije govorilo, barem ne u ovom mandatu nešto posebno je vodik koji se, za koji se navodi da ima nusproizvod koji je potpuno čist, a to je vodena para. Punionice vodika u Hrvatskoj nisu baš raširene iako je od otvorenja prve hrvatske punionice vodika na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu preko koje je napunjen prvi bicikl na pogon na vodik prošlo gotovo 3 godine. Evo i odmah odgovora da imamo li vozila na vodik u Hrvatskoj, imamo sigurno, napravljen je na Strojarskom fakultetu prije 3 godine i evo on se može puniti na punionici koja je tamo. Na portalima možemo pronaći informacije da je primjena vodika kao energetskog nositelja nezaobilazna u elektroenergetici sa …/nerazumljivo/… na postrojenja, a uz kogeneraciju najučinkovitije i najčišći način pretvorbe drugih energenata u električnu energiju. Iz Udruge H2 kažu da je vodik neminovnost te da se bez vodika neće moći zamisliti narednih 10 do 20 godina na području tehnologije, a i na području industrije. Prema njihovim procjenama do 2030. godine Hrvatska bi trebala vidjeti barem 6 crpnih stanica za vodik. Prva od tih crpnih stanica koja će biti sagrađena treba biti u Zagrebu odnosno u Lučkom i bit će korištena za autobuse, osobne automobile i kamione. Istovremeno je udruga sa gradom Visom sklopila ugovor i radi prvu punionicu vodika na tom otoku pa će ondje biti i punionica za brodove ukoliko, ukoliko se to zakonom regulira odnosno ukoliko ćemo definirati i standarde za punionice za vodena prevozna sredstva odnosno za vodni promet. Čuli ste odgovor na moju repliku gospodina tajnika iz ministarstva i nadam se da će se to riješiti s obzirom da je taj projekat već zapravo krenuo i ukoliko to ne reguliramo zakonom imat ćemo problema. Ovo su planovi i predviđanja udruge, a u prijedlogu zakona nažalost na nekoliko mjesta se spominje vodik kao gorivo za cestovni promet i nema vodnog prometa i nema željeznice. Predlagač zakona u svom objašnjenju na tu primjedbu navodi da se čeka da na radnoj skupini Vijeća EU završi rasprava o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju … za alternativna goriva gdje se između ostalog raspravlja i o uvođenju vodika u ostala područja prometa, uključujući vodni i željeznički promet. E sad, iz ove napomene je evidentno da Hrvatska najvjerojatnije kasni sa usklađivanjem sa Direktivom iz 2019.g. pa se postavlja pitanje jesmo li dobili opomenu za to neusklađivanje, nadam se da će tajnik odgovoriti, sa EU direktivom i sad to moramo napraviti hitno? Jer najmanje je u jednu ruku su suspektno da istovremeno imamo na plenumu prijedlog zakona kojim se usklađujemo sa direktivom, a istovremeno u Odboru za eu poslove i matičnim odborom stajalište RH o novoj uredbi kojom bi se ta ista direktiva trebala ukinuti. E sad, sad nam još slijede i pravilnici nakon ovog donošenja ovog zakona slijede i pravilnici i veoma je izgledno da će nova direktiva biti usvojena prije završetka naših poslova ovdje u Hrvatskoj vezanih za usklađivanje sa starom još važećom direktivom pa se postavlja pitanje što ćemo nakon toga? Znali slijedi nam ponovo vjerojatno krajem godine opet isto usklađivanje, vjerojatno promjena zakona i ponovo novi pravilnici ili ako to nije tako molim vas da me kasnije u završnoj riječi ispravite. Nadalje, koristim priliku da postavim pitanje predlagaču zakona za nama kao turističkoj destinaciji koju posjećuju između ostalih i mnogi nautičari nama koji imamo veliki broj otoka s koji su kopnom povezani brodskim i trajektnim linijama nije u interesu da napravimo iskorak i da bez EU parlamenta i bez Vijeća EU definiramo u našem zakonu i razvoj infrastrukture za punionice vodika i za vodni promet. Mislim da je to izrazito važno s obzirom da se ovo pitanje mora postaviti i zbog nautičara koji će sigurno početi koristiti vodik kao gorivo u svojim plovilima, a isto tako i zbog naših stanovnika na otocima i brodara koji će sigurno tražiti alternativu za naftne derivate. Moramo napomenuti da je dobro što se prepoznalo da se treba voditi računa o punionicama alternativnih goriva te da se i propisuju standardi koji se moraju poštivati s ciljem da bi se zadovoljili svi korisnici vozila koja imaju pogon na alternativna goriva, tu prvenstveno mislim na punionice električnom energijom. A isto tako pozdravljam da se u zakonu definiraju standardi koji se trebaju poštivati prilikom izgradnje i puštanja u promet punionica vodikom. Još jedanput napominjem da bi u zakonu trebalo predvidjeti i pravila i standarde za punionice vodikom za vodni promet, bez obzira na uredbe EU i Vijeća Europe jer evo kao što sam rekao to je trenutno u raspravi u Vijeću EU radnim skupinama i mislim da bi nam se moglo desiti da ćemo za taman kad donesemo sve pravilnike vezane uz ovaj zakon morati ponovo mijenjati zakon i donositi nove pravilnike. Podsjećam da kada smo napravili prvi iskorak u odredbama Zakona o trošarinama da je EU to prihvatila i uključila taj iskorak u EU zakonodavstvo te smatram da je i ovdje prilika da napravimo takav iskorak jer vjerujem da mnoge članice EU imaju iste ili slične probleme, posebice članice Eu koje su uz more, znači one koje su na Sredozemnom moru, koje imaju razvijen turizam, koje imaju nautičare, koji dolaze u njihove zemlje, mislim da će imati iste ili slične probleme, a da ne govorimo o trajektnom i brodskom prometu koji će vjerojatno jako brzo prijeći na to alternativno gorivo. Tako da mislim da bismo mogli napraviti jedan mali iskorak i već sad kad se kod nas u saboru su te rasprave vezane za alternativna goriva i punionice alternativnih goriva da to i predložimo i kao takvo damo i u zakonu našem takvo rješenje, a i da to predložimo prema Europi, s obzirom da i onako moramo dati mišljenje na uredbu koja je trenutno u raspravi u Vijeću Europe.

Dakle, ja bih ovdje kroz ovu pojedinačnu raspravu htjela naglasiti tri stvari. Prva stvar ono da još jedanput objasnim ono što sam postavila pitanje državnom tajniku, dakle o čemu je riječ. Mi imamo u različite zemlje EU imaju različito složena ministarstva, mi imamo dakle imamo ministarstvo koje je zaduženo za gospodarstvo i zaštitu okoliša odnosno održivi razvoj kakogod hoćemo zvati i ministarstvo koje je zaduženo za infrastrukturu, dakle nedvojbeno je da je kroz direktivu i sve ostalo ministarstvo koje je zaduženo za gospodarstvo zaduženo i za politiku alternativnih goriva, dakle govorim o politici alternativnih goriva za politiku kako ulaganje i sve ostalo. A ministarstvo koje je zaduženo za infrastrukturu je zaduženo za ovaj zakon koji govori Zakon o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva. Dakle, šta će bit gorivo, šta će biti u tom smislu politike tu politiku radi Ministarstvo gospodarstva, a ovo ministarstvo radi politiku odnosno bavi se načinom na kojim će se i pod kojim uvjetima gdje i kako postavljati punionice. I zato je ovo da je nadležno za upravni nadzor nad provedbom ovog zakona ne može biti ministarstvo zaduženo za energetiku nego samo ono ministarstvo u kojoj nadležnosti je taj zakon on će ga provoditi i bit zaduženo za nadzor. Tu se moram malo reflektirati i na inspekcijski nadzor, dakle mi imamo onaj veliki državni inspektorat i u taj inspektorat je ušli su skoro inspektori glavnine inspektora iz svih ministarstava, iz ministarstva od ministra Butkovića koji je onda i sad bio ministar nisu jer je on htio da inspekcija odnosno imao je mogućnost da inspekcija ostaje, ostane kod njega. Dakle, mi moramo jasno znati vezano uz alternativna goriva i kako će se razvijati tržište, dakle tržište motora će odlučivati, motora koji se ugrađuju u jedrilice, u barke, u, koji se koriste u željeznici, koji se koristi u cestovnom prometu, ovisno o niz stvari oni će ko gorivo se odlučit ili za daljnji razvoj ili za vodik ili za bio plin ili neke druge opcije ili na električni pogon. To će ovisiti o tržištu, o tehnologijama i o svemu, a mi tim moramo pratiti našu infrastrukturu, pa nećemo mi infrastrukturu raditi za gorivo kojeg nema ili kojeg kod nas neće biti ili ako se mi odlučimo da kompletan javni prijevoz radimo na elektroautomobile, dakle gdje je pogon električna energija, pa nećemo radit punionice za onog što neće bit pogon, ali to, o tome odlučuju ja bih rekla neki veliki svjetski igrači. Dakle, u Hrvatskoj nemamo proizvodnje u tom smislu da, ali veliki svjetski igrači će se u jednom trenutku biti prisiljeni i odlučiti i reći željeznica će ić, ja sad stvarno govorim onako iz rukava, u jednom trenutku kompletna željeznica ide na vodik ili će reć lokalni prijevoz, dakle lokalni prijevoz odlučit ćemo se da idu na kombinaciju tog i tog i to će razvijat i mi ćemo to kupovat na nekakvom tržištu i nećete kupovat nešto što već nije uhodano i nije napravljeno. I mi ove punionice radimo za to što se netko odlučio, a ne ono da mi sad kažemo moramo imati tri punionice ovakve, dve ovakve, 26 ovakvih, ovisno kako bude. Dakle, sve, sve je jača, govorim o automobilskoj industriji, industrija koja razvija automobile na električni pogon. Nešto što je možda, imamo tu svi već dosta godina osim državnog tajnika, on je od ove mlađe generacije, pa mi smo jučer imali izmjenu jednog zakona gdje uvodimo aute bez vozača. Dajte razmislite pre 10.g. to smo mogli vidjeti u filmovima o James Bondu, a to postaje stvarnost. Dakle, što ja hoću reći? Ovo je nešto što apsolutno u smislu treba podržati, ali nešto što traži jednu ozbiljnu raspravu i vidjeti šta ćemo mi to u smislu našeg gospodarstva i politike se odlučiti da dalje razvijamo. Neko drugi će možda odlučivat za nas jer ako će biti razvijanje i ako će i brodovi koje ste vi spominjali i barke, oni su danas na dizel motor. Oni će u budućnosti možda biti električni motori, a možda neće, a možda će bit vodik, a možda će bit nešto o tome. O tome će ovisiti infrastruktura punionica.

Poštovana zastupnice, moram se složit s vama u većem dijelu vaše rasprave. Ono što malo je zbunjujuće rekli ste da ćemo odlučivati koje ćemo punionice raditi s obzirom na to kako će se razvijati svjetska industrija motora koje će se ugrađivati u pojedina vozila i sa time se slažem. Ne vjerujem da će nas neko od alternativnih goriva mimoići i mislim da ćemo morati imati punionice za sva alternativna goriva. Međutim, postavlja se pitanje kojom ćemo dinamikom trebati izgrađivati punionice za pojedino alternativno gorivo s obzirom na to da to ovisi ono što ste rekli kojom će se dinamikom zapravo razvijati motori za pojedina vozila, to je prva stvar. Druga stvar, ono što je zapravo malo uznemirujuće za nas koji evo trenutno danas govorimo o zakonu, to su ove ingerencije koje ste spomenuli i moram vas pitati da li smatrate da li je sad dovoljno vremena da se sve te ingerencije usklade i da se nakon toga zakoni inspekcijske službe, da se zakon donose i da inspekcijske službe i svi ostali normalno rade. Dakle, nemam, nemam tu nekakvih dilema iz jednostavnog razloga što ova infrastruktura zapravo prati neke druge odluke. Prema tome, meni se čini da će to sve zajedno u tom smislu biti okej, samo nekako mi se čini da formalno to treba biti ovaj posloženo. Dosta ima zemalja gdje je i gospodarstvo i infrastruktura zajedno, dakle isto ministarstvo, pa onda ovdje ne bi bio ovaj prijepor o kojem sam ja govorila. Ali ono što je zaista priča, dakle u kojem, u kojem smislu će to ići, pa nije električna energija, pa nije sad se vi uštekate i sve okej, pa električna energija se negdje proizvodi. Pa tu smo nedavno, sam ja za ovom govornicom rekla da mi moramo donijeti odluku koji nam je stav prema nuklearnim elektranama. Pa nije to sad vi tamo nešto malo imate, dakle i ta električna energija se negdje proizvodi i način na koji se proizvodi je tema da vidimo odnos prema klimatskim promjenama i ostalima. Prema tome, sve to zajedno je negdje povezano, samo u nekakvim filmovima na kraju dođemo na nulu, nikad nije nula. Pojedinačna rasprava poštovanog zastupnika Mira Bulja.

Evo zaključno, iz ove rasprave ja sam zaključio da će biti ono što tržište kaže da alternativna goriva, punionice, ako tržište interese pokažu oni će se napraviti i to će bit ono što zaključno jel jednostavno šta država može može regule napravit tj. regulativu uskladit sa ne znam europskim regulativama, naime ne znam s čim i to je to što se tiče ovoga dijela. Znači tržište će pokazati punionice, autoindustrija će tada i veliki igrači ulagati u punionice, država će napraviti obaveze šta mora usklađivanja zakona i tih normi i akata koje mora uskladiti i to je cijela priča. Međutim, ja bih još jednom napomenuo da je vrlo bitno i značajno da Ministarstvo prometa izgrađuje infrastrukturu za razvoj i opstanak poglavito ruralnih područja.

Ja ponavljam još jednom poglavito evo ponavljam za Dalmatinsku Zagoru ta infrastruktura je te vertikale prometne spojevi na autocestu ona je u biti zaobiđena na taj način ne samo Sinj koji spominjem cetinski kraj nego vrgorački kraj, imotski kraj, kninski kraj, drniški kraj to područje od Krke do Neretve koje je izgubilo 100.000 ljudi od kad su županije osnovane, 100.000 ljudi. I baš sam pratio, to mi je posebno drago, znam da na području cetinskom imamo rast samo u jednome naselju, a to je u Mjesnom odboru u Suhaču za 1% je rast od Krke do Neretve samo u jednome mjestu. Sad zbog čega ja ne znam, kolega Sanader vjerojatno zna. Još jednom bi napomenuo kratko, ovo će industrija napravit, autoindustrija, država će napraviti regulativu, norme, a infrastruktura je vrlo bitna. I još jednom ponavljam državnom tajniku mladi ste imate snage i energije, znači Dalmatinska Zagora je prometno izolirana krenut ćemo od Krke do Neretve pa i prema vašem kraju Ravnim kotarima te poveznice su vrlo bitne, ne treba obećavat recimo kao što je bila aerodrom da će bit onda na … u Šibeniku kako se zove, pa će ić prema Kninu nekakva cesta, znam da je tu bilo nekakvih obećanja koje su davali u prošloj parlamentarnoj kampanji, međutim da infrastruktura može približiti zaleđe sa velikim gradovima, ja još jednom ponavljam može, a ovo zakonodavstvo treba uskladiti naravno sa tržištem. Tržište će utjecat na izgradnju punionica alternativnim gorivima u ovome slučaju govorimo vjerojatno o električnim autima, vodik vjerojatno budućnost i ako bude i to je to i tu pristaje sva filozofija.

Slijedi završna rasprava, prva je u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovanog zastupnika Pere Ćosića.

Kao što je već rečeno predloženim zakonom izmijenit će se i dopuniti postojeći pravni okvir za korištenje alternativnih goriva u prometu i razvoj infrastrukture. Zasigurno je vrijeme da razvijemo ovu potrebnu infrastrukturu kako bi postigli razvoj održivog prometnog sustava te smanjili negativne učinke za okoliš. Jedan od glavnih prioriteta današnjice je zasigurno izgradnja klimatski otporne budućnosti. Donijeli smo već niz mjera kojima se nastoji smanjiti emisije zagađivača iz prometa, naročito kada znamo da u ukupnim emisijama stakleničkih plinova iz prometa dolazi njih 25% od čega je 70% generirano iz cestovnog prometa. Stoga smo donijeli zakon kojim se promiču cestovna vozila u cestovnom čista vozila u cestovnom prometu, donijeli smo Zakon o biogorivima za prijevoz te sada imamo ove izmjene i dopune Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva. I smatram da je izuzetno važno uskladiti realizaciju cijelog eko paketa ovih zakona. Imamo i nacionalni okvir politike za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu. Stoga se ovim izmjenama i dopunama zakona kao i provedbenim propisima usklađujemo sa europskom regulativom, ispunjavamo obveze iz NOP-a, a ujedno smatramo preduvjete za daljnji razvoj infrastrukture za alternativna goriva. To je važno da bismo uspješno ostvarili zelenu tranziciju te uspjeli realizirati klimatske ambicije za 2030., a to je smanjene emisija za najmanje 55% EU radi na reviziji svog zakonodavstva u području klime, energetike i prometa u okviru paketa spremni za 55% kako bi se postojeći propisi uskladili sa ambicijama za 2030.i 2050. U paket će biti uključeno niz novih prijedloga, stoga evo mi moramo biti spremni učiniti sve što možemo kako bi se na najmanju moguću mjeru smanjila ovisnost o nafti i ublažio sadašnji negativni učinak na okoliš.

Ovim prijedlogom zakona ujednačuju se tehničke specifikacije stanica za punjenje i opskrbu alternativnim gorivima kako bi bili kompatibilni sa svim tehnologijama vozila, kao i ostale tehničke specifikacije koje doprinose interoperabilnosti prometa. U RH alternativna goriva koja se koriste u prometu su električna energija, vodik, biogoriva i prirodni i ukapljeni plin. Osim ukapljenog plina i biogoriva nažalost u RH se slabo koriste ostala alternativna goriva u prometu i još uvijek imamo premalo prevoznih sredstava koji ne koriste, ne koriste nafte derivate. Zeleni plan nije samo nije samo okolišna politika on je gospodarska i geopolitička potreba, što je najbolje vidljivo upravo sada kako pandemija i gospodarska previranja značajno utječu na gospodarstvo te standard i život građana. I nacionalni plan oporavka donosi reforme u cilju gospodarske transformacije Hrvatske, kriteriji za dodjelu sredstava su projekti koji u sebi uključuju zelenu tranziciju i zaštitu okoliša. Zbog svega danas rečenog, a da bi evo dostigli ambiciozne klimatske ciljeve smatram da svi dionici i nadležni resori moraju doprinijeti njegovoj realizaciji. Naše je političko opredjeljenje da pridonosimo da Europa postane prvi klimatski neutralan kontinent. U okviru ovoga i drugih zakona iz područja da potičemo proizvodnju i korištenje alternativnih goriva u prijevoz, a svim korisnicima vozila na alternativna goriva uključujući znači i plovila i zrakoplove trebamo biti omogućeno jednostavno kretanje EU pri tome koristeći onu osnovnu infrastrukturu kao što su autoceste, luke i zračne luke što zahtjeva potpunu interoperabilnost ove predmetne infrastrukture.

Završna rasprava u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata poštovanog zastupnika Željka Pavića.

Poštovani predsjedavajući, gospodine tajniče, kolegice i kolege evo danas smo ovdje čuli cijeli niz iznesenih stavova o punionicama alternativnih goriva, čuli smo i malo reklame o cesti u Dalmatinskoj zagori odnosno u zaleđu i mislim da s obzirom da smo puno čuli o njoj vjerojatno će i tamo biti velika koncentracija tih alternativnih, punionica alternativnih goriva. Neće kolega Bulj zamjeriti, šala mala. No, mislim da u ovom zakonu ne trebamo više puno diskutirati, čuli smo gotovo sve imamo imali broj članaka zakona koje trebamo mijenjati, koje trebamo prilagoditi. Ono što bih zamolio samo gospodina tajnika da stvarno odgovori na ona pitanja koja smo postavili, nije ih puno, imamo 2-3 pitanja, a posebice na ono moje pitanje da li mi kasnimo i jesmo li dobili opomenu iz EU s obzirom na to da smatramo da smo malo zakasnili sa usklađivanjem sa direktivom koja je trenutno na snazi, znači Direktiva 2014/2019 i pitanje je da li ćemo uspjeti do usvajanja nove direktive koja će zapravo istovremeno i poništiti ovu staru direktivu odnosno stavit će staru direktivu van snage, da li ćemo do donošenja nove direktive uspjeti uskladiti sve naše akte koji su vezani za ovaj zakon, pogotovo pravilnike ili ćemo i tu kasniti i možda ćemo čak i kad ćemo donositi te pravilnike već imati, već imati i novu direktivu sa kojom ćemo se morati usklađivati. Nadam se da to nije slučaj, ali ako je slučaj evo bilo bi dobro da to čujemo od gospodina tajnika. Od njegovog odgovora ovisit će i naša rasprava na klubu gdje ćemo odlučiti hoćemo li podržati ovaj zakon, a tražit ćemo i informacije od odbora na kojima će se raspravljati o uredbi o novoj direktivi. Tako da ćemo nakon toga kad sve skupa sumiramo donijeti odluku na našem klubu zastupnika. Povreda Poslovnika Miro Bulj. Hvala lijepo. Ma kolega Pavić je povrijedio Članak 238., omalovažavajući prometnicu vrlo značajnu koju sam spominjao, ne samo tu nego sve ove vertikale. To su vrlo značajne prometnice, dio infrastrukture koje su vrlo bitne za Dalmaciju. Ja govorim o poglavito Križice – Kukuzovac, to je spoj Cetinske krajine sa Splitom, tako da nije to uludo rečeno. To je san doli nas Dalmatinaca, ta cesta. U ime predlagatelja poštovani državni tajnik Josip Bilaver. Evo, vrlo kratko, cesta će bit. Što se tiče kašnjenja i Europske komisije nema nikakvih kašnjenja kao što vidite ovo je redovna procedura, nema, nema hitna procedura, nema packi tako evo nadam se da ste zadovoljni s odgovorom i da ćete onda na klubu i podržati ovaj zakon. Naravno zahvaljujem svima na ovom, na ovoj kvalitetnoj raspravi, sve kvalitetne sugestije i prijedloge ćemo uvažiti i u konačnom prijedlogu zakona. Evo očekujem da ćemo imati i veliku potporu ovdje u saboru. Zahvaljujem.

To bi bila spoznaja ne samo za mene nego za veliki dio ljudi u Dalmaciji tako da očekujem da kažete, ne možda večeras, ali evo da što prije to kažete. Što se tiče alternativnih goriva još ću jednom ponoviti, to će tržište odrediti, naravno da je država dužna regulirati to tržište. Hvala državnom tajniku. S ovim smo iscrpili raspravu, zaključujem raspravu, glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.